Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Krećemo sa iznošenjem stajališta, prvi na redu danas poštovani kolega Zekanović. Izvolite.

Idemo na treću raspravu kolega Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. Izvolite.

Kolegice i kolege. Tresla se brda rodio se miš, ovako bi mogli opisati najavljenu rekonstrukciju vlade koja bi se trebala odigrati ovaj petak. Andrej Plenković je definitivno politički rekorder po broju ministara koji su bili u njegove dvije vlade. Kroz prvu vladu je protutnjalo vjerovali ili ne čak 35 ministara, njih 15 je bilo razriješeno, jedan dio jer su iz kvote Mosta bili, jedan na osobni zahtjev, a ostatak zbog brojnih afera, nepotizma, klijentelizma i sumnje na korupciju. Pa sjetimo se samo nekih imena Lovro Kuščević, Goran Marić, Gabrijela Žalac, Tomislav Tolušić, Martina Dalić, Milan Kujundžić, Pavo Barišić ovaj niz se nastavlja i u aktualnoj vladi odlaskom ministra Darka Horvata koji je uhićen zbog korupcije, a dva ministru su već pred izlaznim vratila, to je ministar Aladrović, također, zbog toga što je, pod sumnjom na korupciju i pod istragama DORH-a, kao i potpredsjednik Vlade Milošević i pitanje svih pitanja je tko je sljedeći?

Vrlo lako moguće da će i on za nekoliko tjedana biti razriješen dužnosti. To samo pokazuje da Andrej Plenković ili nema kvalitetan kadar ili bira loše odnosno, ono što je najgore, koruptivne ljude jer nikako drugačije si ne možemo objasniti da toliko ministara u 6 godina napusti Vladu RH zbog sumnje na korupciju. U 6 godina vladavine Ive Sanadera je manje ministara napustilo vladu nego u 6 godina vladavine Andreja Plenkovića, a Ivo Sanader, svi znamo je bio sinonim političke korupcije. I po najnovijim podacima Transparency Internationala koji su izašli krajem siječnja 2022. g. što se tiče indeksa percepcije korupcije, Hrvatska je na 63. mjestu sa svega 47 od potencijalnih 100 bodova. Ono što je najgore, Hrvatska stagnira ili pada na ovoj ljestvici. Ispred nas je jedna Ruanda, jedna Gruzija, jedna Bocvana, Butan i niz drugih zemalja, a da ne pričamo o zapadnoeuropskim zemljama. Ovom lošem rejtingu je nažalost doprinijela i Vlada RH odnosno njeni već sada bivši ministri. Naime, uvijek se kaže riba smrdi od glave, a ne od repa.

kolegice i kolege. Svjedoci smo nečuvene javne svađe i međusobnih optužbi čelnog čovjeka Vlade RH i predsjednika RH. Danas, 2022. g. kad smo u teškoj gospodarskoj krizi koja ima samo daljnje napredovanje na štetu hrvatskih građana, kad se nastavlja iseljavanje građana RH, kad smo doživjeli demografski slom, kad nam ministri odlaze kao na traci iz Vlade i kad je u svijetu evidentno veliki rat koji se odvija na teritoriji Ukrajine tema političkog djelovanja u Hrvatskoj je tko je veli udbaš odnosno nasljednik propale totalitarne ideologije. Postavlja se pitanje gdje je građanska Hrvatska. Gdje je ona Hrvatska koja je ušla u EU i trebala bi baštiniti njen sustav vrijednosti, gdje je Hrvatska koja je politički pobijedila '91., a vojnički '95. godine? Građanske Hrvatske nema, nestala je iz javnog prostora, a demokratski sustav se evidentno guši. 30 godina nakon '91. kao prijelomne godine, u javnom prostoru se upućuju teške optužbe sa najviših političkih pozicija i od ljudi i političari koji bi trebali biti ili jesu najbolje informirani u RH. Tako Milanović optužuje Plenkovića da je iz udbaške obitelji i da je on društvo Perkovića i Mustaća, a u isto vrijeme Plenković osuđuje Milanovića da je ruski špijun i da nanosi tešku štetu RH, kako u EU, tako i NATO-u. U oba slučaja radi se o teškom kaznenom dijelu. Nažalost institucije represivnog aparata u RH šute. Postavlja se pitanje zbog čega? Danas je RH teško podijeljena zemlja, teško podijeljeno društvo u kome su na jednoj strani narod, a na drugoj strani političke interesno-ideološke skupine koje su okupirale institucije RH. I ja bih rekao da ovo nije sukob Plenkovića i Milanovića, to nije sukob različitih politika, za mene je to sukob na hrvatskoj ljevici. 13 u 1. mjesecu kaže da sve zemlje koje su izišle iz komunizma moraju preispitati svoju komunistički prošlost, a također, da nedvosmisleno se moraju distancirati od zločina koji su počinjeni u ime komunizma u tome vremenu. Temeljem toga postavlja se i pitanje postoji li službene i snažne indicije da je Milanović i Plenković stvarno jesu to za što se međusobno optužuju i postoje ozbiljne sumnje. Naime, Milanović neosporno podržava određene strukture, kao što je recimo Dodig, svojim politikom u BiH šteti interesu hrvatskog naroda, također, njegovo djelovanje međunarodno gdje sada napada Finsku i Norvešku se može svesti samo pod čuvanje zapadnih granica srpskog sveta, u ovom slučaju, ruskog sveta. Također, i Plenković, kad se gledaju njegova kadrovska rješenja kroz ovih 6 godina, neosporno pokazuju da Plenković svoj bazen kadrova koristi isključivo iz bivšeg komunističkog sustava. Zato u svjetlo ovakvog političkog stanja u RH i teške svjetske krize i rata u Ukrajini gdje smo možda na pragu novog svjetskog rata, u ime Kluba Za pravednu Hrvatsku pozivam sve parlamentarne stranke da se uključe u raspravu kako promijeniti Ustav i zakone i jasno definirati ovlasti Vlade RH, predsjednika RH po pitanju prije svega, obrane, sigurnosti i vanjske politike. Sabor mora preuzeti tu povijesnu ulogu i svoju odgovornost. Cilj mora biti funkcionalna država i dobrobit hrvatskog naroda. U suprotnom, mi kao saborski zastupnici prešutno prelazimo preko udara na same temelje hrvatske države. Trebaju nam nove ideje, trebaju nam nove politike, trebaju nam novi ljudi. Ovaj model vladanja je trajno potrošen.

Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Danas nam je na dnevnome redu Konačni prijedlog Zakona o ranom i predškolskome odgoju. Ja ću vam pokušati dočarati kako se rješava nedostatak mjesta u vrtićima i što se događa kada osnivač zauzme čvrsti stav kako niti jedno dijete ne smije ostati ispod crte. Prošle godine po preuzimanju dužnosti nismo mogli ekspresno riješiti taj problem izgradnjom novih vrtića, ali smo zato poduzeli apsolutno sve što se moglo riješiti u što najkraćem roku da povećamo taj kapacitet pa smo u nekim vrtićima iskoristili postojeće dvorane, prenamjenjivali smo i domarske stanove koji postoje u vrtićima sve kako bismo osigurali da nitko ne bude ispod crte. Od dvorana, stanova, pomoćnih prostora nastajali su dnevni boravci djece u uvjetima vrlo upitne sigurnosti i kvalitete u gradu Osijeku. Kretanje djece i tjelesne aktivnosti važne su za zdravo odrastanje no osnivačima je čini se ipak važnije nešto drugo. Slažemo se da svako dijete ima pravo na vrtić, ali na kvalitetan i siguran vrtić. Znate li koliko je djece u ovim skupinama? Znate li da sa njima u smjeni radi samo jedan odgojitelj. Vrtići nisu servis za čuvanje djece dok su roditelji na poslu, nego su mjesta koja potiču zdrav psiho socijalni rast i razvoj djeteta u kojima se djeca socijaliziraju, obrazuju i odgajaju. U ovakvim uvjetima koje sam prethodno navela daleko se to i događa. 11. travnja 2022. godine krenuli su upisi u osječke dječje vrtiće, te povodom toga gradonačelnik Radić velevažno najavio nova osigurana mjesta za njih i to čak 181. Međutim, s obzirom da smo jako dobro upoznati sa kapacitetima naših vrtića kao i sa svim ostalim problemima u sustavu predškolskoga odgoja sa kojima se susrećemo svakodnevno i o čemu smo već progovorili ne mogu a da se ne zapitam i opravdano iskažem zabrinutost o kojim, gdje i kakvim slobodnim mjestima govori naš gradonačelnik. Bojim se da će se de facto dovesti do legaliziranja situacije jedan odgojitelj na 35 djece i daljnjih srozavanja uvjeta rada naših zaposlenih u čitavome sustavu. Broj djece u skupinama već je sada prevelik jer se državni pedagoški standard ne poštuje, a smještajnih kapaciteta je premalo. Samo u gradu Osijeku nedostaje minimalno 5 vrtića. Do sada je situacija u vrtićima kaotična. Odgojiteljice rade u uvjetima koji su nehumani. Tu se ne radi, tu se dan svodi na preživljavanje i očuvanje zdravog razuma nakon radnoga vremena pitajući se da li su djeca stigla sretno doma u komadu, bez ozljeda. Potrebno je osigurati prostor od pet metara kvadratnih po djetetu jasličke dobi. Mi imamo primjer jasličke skupine u skoro svakom vrtiću u kojem je 25 djece nagurano u 30 metara kvadratnih s jednim odgajateljem u smjeni. To je ekstrem, a 26 djece u jasličkoj skupini više nije ekstrem nego je vrlo česta pojava. Mnogi se čude kao i ja, kao roditelj vrtićanaca kako nema više nesreća jer kontinuirano se ostavljaju djeca bez nadzora odrasle osobe. S novim najavljenim skupinama situacija će se u potpunosti eskalirati. U drugim zemljama EU imate jednog odgajatelja na oko 9 djece, a mi imamo jednog na oko 25. Očito će se i do sada to promijeniti, pa ćemo imati jednog na oko 35. Možemo zaključiti da je našim osječkim vrtićancima osigurano manje prostora nego zatvorenicima u zatvorima. Umjesto da težimo nadstandardu naša djeca nemaju ni standard koji smo im obvezni omogućiti. Svako dijete zaslužuje vrtić kao sigurno i poticajno okruženje za učenje i razvoj. Najavljenom reorganizacijom osigurat ćemo možda 181 mjesto više u odnosu na prošlu godinu, ali pod još lošijim uvjetima nego sada kako su zaposlene u sustavu koje su već na samome rubu nevidljive, ignorirane u svom vapaju za pomoć, u poboljšanju uvjeta rada. Tako i za našu djecu koja će biti prepuštena dobroj volji odgojiteljica da ne budu samo objekti koje treba pričuvati dok su roditelji na poslu. Sigurnost i kvaliteta moraju biti imperativ. Sa ove govornice kao roditelj vas još jednom molim da ne zanemarujete, ne diskriminirate i povedete brigu o našoj djeci. Najavljena reorganizacija nije rješenje već loša odluka koja će imati dugoročne posljedice za sve sudionike. Ono što nam ne treba to je kvalitetan zakon koje daje zadovoljno dijete plus zadovoljan roditelj, plus zadovoljan radnik. Imajte to na umu.

Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, da li se broj stanovnika smanjio u posljednjih 10 godina za gotovo 10% od ukupnog broja hrvatskih stanovnika, sa 4 milijuna 284 hiljade na 3 milijuna 888? Mnogo i uglavnom optužujući jedni druge. Da li se dogodio potres na Baniji i devastirao i osiromašio ionako devastirano i osiromašeno područje Hrvatske koje je nekada imalo preradu metala, preradu mesa i preradu drveta i moglo je živjeti samo od toga? Jeste, ali tad smo se mobilizirali i u cijelosti solidarizirali. Snažno i kratkotrajno. Da li se dogodila ruska invazija na Ukrajinu i da li se događa sveopća mobilizacija NATO-a i EU u snabdijevanju Ukrajine sve većom količinom i sve ozbiljnijom vrstom naoružanja? To smo snažno osudili i solidarizirali se s ukrajinskim narodom. Prilično euforično u početku, a sada sve više rutinski. Da li rast cijena i inflacija na dnevnoj i progresivnoj osnovi smanjuje vrijednost rada i zarade našeg radnika i otežava uvjete poslovanja našeg poslodavca, otežava plaćanje životnih troškova i troškova proizvodnje? Smanjuje i otežava unatoč naporima vlade unatoč mjerama da se obuzda rast cijena i inflacija. Da li se događaju klimatske promjene zbog kojih se podiže razina mora, smanjuje količina pitke vode, povećava isušivanje tla koje smo do jučer obrađivali i nestaje ozonski omotač kao zaštita od ubojitog sunčevog zračenja? Znamo mi to sudjelujemo na UN-ovim konferencijama bili smo i na pariškoj konferenciji o klimatskim promjenama. Sve smo to znali i time se bavili. Kratkotrajno i kampanjski kao što većinu stvari radimo i znamo. I pri tome zaboravili ono najvažnije, zaboravili smo na UDBU. Svo naše bavljenje potencijalnim demografskim slomom Hrvatske, potresom na Baniji, opasnošću da se Ruska invazija na Ukrajinu pretvori u rat u cijeloj Europi i svijetu, obuzdavanjem rasta cijena, inflacija, globalnim zagrijavanjem i pretvaranjem planete Zemlje u prostor potopa i suše besmisleno je ako se ne bavimo UDBOM jer UDBA je iza svega toga. Spominjana Srpska pravoslavna crkva tu ne znači ništa. A jedini mi znamo kako s njom, kako s UDBOM. Kako s onim čega više nema. Mi smo nacija političkih, medijskih i inih genija. Čisti udbogeniar genarij. Ako to ne shvati svijet će propasti, a mi nećemo biti krivi nikome drugome osim sebi samima. Imamo jednu povredu Poslovnika, poštovani zastupnik Škoro je dignuo. Povrijeđen je Članak 238., kolega Pupovac je dobro govorio da je potres na Banovini uništio dosta toga, međutim propustio je reći da je na Banovini i prije potresa bila teška situacija, prije svega zahvaljujući srpskoj agresiji i uništavanju Banovine tijekom 1991. godine i godina koje su slijedile pod okupacijom. Čisto javnosti radi.

Dobro. Sad smo i sa time završili, pa ćemo ići na prvu točku a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, drugo čitanje, P.Z. br. 235 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Prva poštovana zastupnica Sabina Glasovac u ime kluba. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku kako bismo još jednom razmotrili ovaj Konačni prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Cilj je RH bi trebao biti da svakom djetetu u RH osiguramo dostupan, priuštiv i kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Kako bismo postigli kvalitetu u vrtićima odnosno u predškolskim ustanovama moraju raditi obrazovani kadrovi odnosno obrazovani odgojitelji i odgojiteljice. Rješenje koje se nudi ovom, ovim zakonom da se u vrtiće puštaju zapravo učitelji razredne nastave koji će u 2 godine se na neki način prekvalificirati može i smije biti samo privremeno nikako trajno rješenje. Drugo, nećemo uspjeti osigurati dostupnost i cjenovnu prihvatljivost vrtiće dokle god ne osvijestimo činjenicu da država mora preuzeti ulogu u financiranju odnosno sufinanciranju predškolskog odgoja i obrazovanja jer ovakav način financiranja koji ovisi o proračunskim mogućnostima pojedinih jedinica lokalne samouprave dovodi do iznimno velikih razlika koje su uzrok višestruke diskriminacije djece prema mjestu stanovanja odnosno rođenja i imovinskom statusu njihovih roditelja, a s druge strane na razlike među plaćama i materijalnim uvjetima zaposlenika u istim tim vrtićima odnosno predškolskim ustanovama ovisno o njihovom mjestu rada. To je nešto na što mi kao država ne smijemo pristati.

Tražim stanku u ime Kluba MOST-a. Ne znam je li ministar Fuchs ikada promijenio dječje pelene, ali čini mi se da je ministar Fuchs promijenio dječje pelene da bi znao da jedna odgajateljica ne može paralelno mijenjati dječje pelene i paziti na 20-ero djeca koja su pod njezinom nadležnošću. I da se ovakvim kaosom u predškolskom odgoju i obrazovanju koje on ovim zakonskim prijedlogom nastavlja produžavati direktno ugrožava sigurnost naše djece. Ovaj zakonski prijedlog ugrožava tu sigurnost naše djece jer omogućava uvođenje nestručnog kadra u brigu o našoj djeci. Ne osigurava jedinstvenu cijenu dječjih vrtića za cijelu RH. Ne brine se za prava pripravnika budućih odgajatelja. Propušta zaštititi prava djece s poteškoćama u razvoju i omogućava nastavak nepoštivanja pedagoškog standarda koji dovodi do pretrpanih vrtića s premalo odgajatelja koji se s toga ne mogu brinuti za našu djecu. To bi ministru možda bilo jasno da je sam jednom promijenio pelene. Ne smijemo dozvoliti da se preko koljena, na štetu naše djece i zaposlenika u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja pokušavaju dohvatiti EU standardi, a za koje nismo stvorili nužne, minimalne preduvjete u broju potrebnog stručnog osoblja i smještajnih kapaciteta. Ministri koji predlažu zakone kojima je cilj samo formalno zadovoljavanje briselskih kriterija odnosno vlast koja ne čini sve da zaštiti najranjivije članove svojeg društva nije vlast koja zaslužuje našu podršku. Mogu se samo nadati da će ova rasprava i amandmani koji će zajednički oporba predložiti u velikom broju doći do toga da se ovaj zakonski prijedlog izmijeni na način da zaštiti i odgajatelje u sustavu i našu djecu. Tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi se još jedanput konzultirali oko ovog konačnog prijedloga zakona, ali i kako bi još jedanput istaknuli da je najgore što se za neki zakon može dogoditi, a to je da ga osporava struka. To se upravo događa ovdje jer ovaj zakon osporavaju upravo ljudi iz struke pa tako primjerice dodatnu doradu ovog zakona traže Sekcija predškolskih pedagoga Grada Zagreba i pridruženih članica koja broji više od 10 hrvatskih županija, Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatska psihološka komora, Sekcija predškolskih logopeda Hrvatskog logopedskog društva, Sekcija edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja, Hrvatska komora medicinskih sestra i niz doktora znanosti iz područja pedagogije, psihologije, rehabilitacije, znači upravo onih koji su godinama radili sa djecom. I to je u startu poraz ovog prijedloga zakona gdje idemo 2 koraka unazad jer se s jedne strane daje prevelika ovlast ministru da može donijeti pravilnik o broju djece u odgojno obrazovnim skupinama, a s druge strane se omogućava navodno zbog nedostatka odgojiteljske struke da učitelji primarne nastave mogu uz prekvalifikaciju raditi u vrtićima odnosno sa djecom predškolske dobi čime se dodatno omalovažava predškolska struka. Naime, ovaj reciprocitet nije ponuđen predstavnicima predškolske struke da mogu predavati djeci u osnovnoj školi.

Hvala predsjedavatelju. Tražim stanku u ime Kluba Centra i GLAS-a u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Kolege zastupnici i zastupnice i jutrošnja rasprava tijekom slobodnih govora i ove stanke, a sve ono što ovih dana možemo čuti u javnom i političkom prostoru pokazuje koliko je ova tema zapravo svjetonazorsko političko pitanje. I sada vidimo jedne te iste ljude koji osporavaju političke poteze na razini Grada Zagreba, govore o kulturi smrti i sličnim pojavama, a istovremeno u odnosu na ovaj zakon govore o tome da je eto najveća problem, najveći problem to što nemamo dovoljno, nemamo osiguranu dovoljnu stručnost kadrova u vrtićima. Prije svega moramo početi biti iskreni prema svim građanima RH pa reći što želimo. Želimo li osigurati svoj djeci jednaku mogućnost pristupa vrtićima, mjesta u vrtićima, kvalitetu obrazovnog i edukacijskog programa ili želimo da djeca ostaju kod kuće sa svojim majkama? Kako ćemo osigurati financijsku konstrukciju, kako ćemo objasniti da majke sa više djece možda primaju veću naknadu za to što ostaju kod kuće, a nakon toga su nezaposlene nakon što djeca navrše 15-ak godina jer eto nisu radile, nemaju radnog staža, a istovremeno tete u vrtićima primaju manje, manje, a brinu se o možda 20 ili 30 djece.

U čem je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238., kolegice Orešković meni je drago što vi podržavate ovaj zakon očigledno koji ne podržava nitko iz struke, a s druge strane podržavate mjeru „roditelj odgajatelj“

Dobro, naravno to nije bila povreda Poslovnika nego replika pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Orešković, vi isto imate povredu Poslovnika. Ja nisam govorila o tome podržavam li ili ne podržavam ovaj zakon nego govorim o tome da je kompletna politička scena nekonzistentna. Želimo li djecu u vrtićima ili želimo djecu ostaviti kod kuće s njihovim majkama? Jedno kontrira drugome u smislu javnih politika. Govorim o tome u kojem pravcu Hrvatska želi ili misli da želi ići.

Izvolite. Također tražim stanku u ime Kluba zastupnika HDZ-a kako bismo još jednom ukazali na kvalitetu izmjena i dopuna Zakona o ranom predškolskom odgoju i obrazovanju tim više što se pokazalo da se kroz dva čitanja sada dakle u konačnom obliku pred nama nalazi zakon koji je još kvalitativno poboljšan i koji je, koji će zapravo doprinijeti kvaliteti predškolskog odgoja i obrazovanja u RH kao dijelu jedne sveopće reforme odgojno obrazovnog sustava. Bilo je ovdje riječi od ponekih kolegica i kolega o tome da ova vlada ne vodi brigu o svoj djeci predškolske dobi jednako, ne vodi brigu o regionalnoj ujednačenosti i rasprostranjenosti, priuštivosti predškolskog odgoja i obrazovanja, a jednako tako ne vodi računa o tome da je jedinicama lokalne samouprave u smislu održivosti potrebna pomoć. U tom smislu naglašavam da se upravo Člankom 24. zakona prijedloga konačnog ovog zakona naglašava i propisuje mogućnost osiguravanja sredstava u državnom proračunu koja su neophodna za završetak financiranja iz projekata EU za izgradnju dječjih vrtića kojima je osnivač jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave, a jednako tako ovim zakonom se po prvi puta omogućavaju i osiguravaju sredstva iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, regionalne samouprave dakle naše općine i gradovi na temelju upravo mjerila koja će uredbom propisati Vlada RH. Da Vlada RH itekako za razliku od svih dosadašnjih vlada itekako [[Upadica: Hvala lijepa.]] vodi brigu o predškolskom [[Upadica: Hvala.]] odgoju i obrazovanju [[Upadica: Hvala lijepa.]] svjedoče i sredstva uložena dosada.

Tražim stanku u ime Kluba Za pravednu Hrvatsku u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom naglasili da je ovaj zakon izuzetno važan ne samo sa stanovišta predškolskog odgoja nego i s činjenice da smo mi zemlja koja je u demografskoj katastrofi. Međutim, u ovom dijelu bi bilo ružno gurati faktografiju ili statistiku u ideologiju zato što statistika kaže da je malo vrtića ne samo u Gradu Zagrebu nego u cijeloj Hrvatskoj. Statistika kaže da nedostaje odgajatelja, a sada zakon regulira tko se i na koji način i kako može prekvalificirati. Pa se te kako mi to volimo kolokvijalno reći tete u vrtiću degradiraju do razine da se neke druge struke mogu prekvalificirati u njihovu struku, a one se ne mogu upgradeati ili prekvalificirati u neku drugu struku. Ja mislim da je statistika i statistički podatak da je mjera „roditelj odgajatelj“ dala rezultate u Gradu Zagrebu. Pogledajte broj novorođene djece, on svugdje opada u Hrvatskoj samo je u Gradu Zagrebu zadržan barem na 95% nekog prosjeka prije uvođena te mjere dok je svugdje drugdje to palo. Dakle, statistika pokazuje neke stvari i ne treba brkati statistiku i ideologiju u ovom slučaju jer ovdje je samo pitanje novca. Ili imamo novca i želimo ga dati za odgoj naše djece ili nemamo? Ova država proizvede 400 milijardi kuna bruto društvenog proizvoda, ali maca popapa jedno 300 milijardi, a najviše oni koji su na vlasti.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Tomislav Paljak, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju koji uređuje sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja donesen je davne 1997. g., a njegove su odredbe neznatno mijenjane 2007. i 2013. g. Međutim, aktualne društvene okolnosti i potrebe zahtijevale su prilagodbu odredbi toga Zakona, kao i usklađivanje sa strateškim dokumentima, a rezultat toga je zakon pred vama. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Glavni cilj izmjena zakona je omogućiti pohađanje ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja svakom djetetu u dobi od 6 mjeseci do polaska u školu, odnosno stvoriti mogućnosti za povećanje obuhvata djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, sadašnji program predškole provodi se u godini prije polaska u školu u trajanju od 250 sati. No, djeci koja nisu uključena u sustav redovitoga sustava predškolskoga odgoja i obrazovanja, takav sustav ne može omogućiti stjecanje temeljnih spoznaja i vještina potrebitih za uključivanje u sustav osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Što smo izmijenili u odnosu na prvo čitanje? Tijekom plenarne rasprave u prvom čitanju jedna od primjedbi se odnosila na prijevoz djece do dječjeg vrtića. Tu smo primjedbu prihvatili i zakonom smo propisali da općine i gradovi koji na svom području nemaju organiziran program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja mogu sufinancirati ili financirati prijevoz djece do dječjeg vrtića u onoj jedinici lokalne samouprave u kojoj se za tu djecu održava program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nadalje, jasnije se propisuju svi kurikularni dokumenti temeljem kojih se izvodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma dječjeg vrtića. Nacionalni kurikulum odnosi se .../nerazumljivo/... i donosi se sukladno okvirnom nacionalnom kurikularnom dokumentu i on utvrđuje načela odgojno-obrazovne ciljeve i očekivanja te pristupe i načine rada s djecom rane i predškolske dobi, kao i oblike vrednovanja. Nacionalnim kurikulumom predškole utvrđuju se pak, načela odgojno-obrazovni ciljevi i odgojno-obrazovno očekivanja te vrijeme trajanja programa s planom i načinom izvođenja. U odnosu na prvo čitanje, konačnim prijedlogom mijenjala se i odredba vezana uz upis djece u dječji vrtić. Naime, zbog nedostatka prostornih uvjeta svakom djetetu rane i predškolske dobi u ovom trenutku nije moguće osigurati upis u vrtić te je do stvaranja navedenih uvjeta potrebno propisati kriterije prednosti upisa. Stoga je dodana odredba temeljem koje svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u dječji vrtić ili školsku ustanovu u kojoj se izvodi radi i predškolski odgoj i obrazovanje. Za dijete koje je obvezno pohađati predškolu, osnivač odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužno je osigurati mjesto u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi koja provodi obvezni program predškole, a prednost pri upisu u vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše 4 godine života. Iznimke koje su bile propisane u 1. čitanju, a vezane uz upis djece roditelja invalida Domovinskog rata, djece iz obitelji s 3 ili više djece, djece oba zaposlena roditelja, djece s teškoćama razvoju i kroničnim bolestima i druge djece u nepovoljnijem položaju nisu mijenjane. No temeljem zaprimljenih prijedloga, dodana je odredba prema kojoj se navedeni kriteriji primjenjuju u svim dječjim vrtićima kojima je osnivač jedinica lokalne i područne samouprave s tim da prednost pri upisu uređuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom. Zatim smo temeljem zaprimljenog prijedloga s prvog čitanja, u konačni prijedlog zakona dodali i odredbu vezano uz sustav upravnoga vijeća dječjega vrtića, točnije propisali smo da članovi upravnog vijeća koje imenuje osnivač trebaju imati završen najmanje preddiplomski studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ESTS bodova, a ne vidi iz reda javnih radnika, kao što je do sada bilo propisano. Osobito želim istaknuti odredbe vezane uz financiranje koje su dodane nakon prvog čitanja zakona. RH ima jednu od najnižih stopa sudjelovanja djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, a kao jedna od prepreka ističe se nedostatna infrastruktura. Regionalne razlike obuhvaćenosti djece su izrazito izražene, ona je najviša u najrazvijenijim županijama. U rjeđe naseljenim, ruralnim i prometno izoliranim krajevima, dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja je otežan i stoga je fizička udaljenost dječjih vrtića velika, a broj ustanova manji. Kako bismo osigurali izjednačavanje mogućnosti za svu djecu i povećali obuhvat djece, potrebno je prethodno stvoriti infrastrukturne uvjete. Stoga smo za povećanje kapaciteta predškolskih ustanova osigurali 1,62 milijarde kuna iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Prvi natječaj za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, opremanje vrtića u vrijednosti od 1,22 milijarde kuna objavljen je 22. travnja, a prijave će se zaprimati od 3. svibnja. Na njega se mogu prijaviti općine, gradovi i županije. Cilj je do kraja 2026. stvoriti dodatnih 22 500 mjesta u predškolskim ustanovama, odnosno stvoriti uvjete da 90% djece u dobi od tri godine do polaska u školu može sudjelovati u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Očekujemo da će to omogućiti bolji obrazovni ishod djece. Ministarstvo planira i drugi poziv za one gradove, općine i županije koje ne bi bile spremne za prvi. Upravo u kontekstu ovog poziva izuzetno je bitno spomenuti da smo kroz zakon omogućili da se iz državnog proračuna osiguraju sredstva i osiguraju neophodna za završetak investicija financiranih iz projekata EU, za izgradnju dječjih vrtića kojima je osnivač jedinica lokalne i područne i regionalne samouprave, a koji se nalaze na područjima sa najlošijim indeksom razvijenosti. Jednako tako propisali smo mogućnost da se iz državnog proračuna prvi puta imamo takvu, dakle izrijekom navedenu formulaciju u zakonu, da se iz državnog proračuna osiguraju sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a temeljem mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske. Smatramo ovo izuzetno bitnom novinom. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je uvažilo sve prijedloge za koje smo procijenili da mogu pridonijeti kvaliteti sustava ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. Međutim, treba spomenuti i odredbe koje su bile i u prvom čitanju, a odnose se na pomoć i potporu djetetu od upisa u dječji vrtić kao i mogućnost zapošljavanja pomoćnika za djecu s teškoćama i stručno-komunikacijskih posrednika u ustanovama koje provode rani i predškolski odgoj i obrazovanje, te mogućnost elektroničkoga upisa u dječji vrtić. Što se tiče zaposlenika, radi lakše zapošljivosti odgajatelji i stručni suradnici moći će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme i kao pripravnici, ali uz obvezu polaganja stručnoga ispita u propisanom roku. Moći će napredovati na tri, a ne samo dvije razine u položenom zvanju – mentor, savjetnik i izvrsni savjetnika. Također ravnatelja na puno radno vrijeme imat će svaka predškolska ustanova osobi za ravnatelja dječjeg vrtića koja je prije imenovanja imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme za posao odgajatelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću nakon isteka mandata omogućit će se povratak na radno mjesto za kojeg su imale sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Na kraju želio bih se osvrnuti na neke odjeke koje je ovaj zakon imao u javnom prostoru, a evo sudeći prema ovom uvodu vidim da će imati i dalje. Vezano uz ovaj zakon problematiziralo se s jedne strane o mogućnosti zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja u dječjem vrtiću uz uvjet stjecanja kvalifikacija odgajatelja. Stoga smo konačnim prijedlogom zakona dodatno pojasnili i uredili odredbe koje se odnose na mogućnost zapošljavanja učitelja i to kao nestručnih osoba uz uvjet stjecanja kvalifikacije odgajatelja u roku od dvije godine. Dakle, učiteljima koji su završili diplomski studij primarnog obrazovanja omogućuje se zapošljavanje u dječjem vrtiću u kojem do stjecanja potrebne kvalifikacije mogu raditi samo u skupini u kojoj je zaposlena osoba koja ima uvjete za odgajatelja. Ističemo da već postoji mogućnost stjecanja kvalifikacije odgajatelja studijem uz rad, ali nije postojala mogućnost zapošljavanja učitelja na vrijeme dulje od pet mjeseci, a oni se nalaze u našim vrtićima i oni rade. Uz navedeno učitelj se može zaposliti samo ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelje. Druga tema koja je bila izrazito zastupljena u javnom prostoru odnosi se na tzv. brisanje odredbi državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe vezano uz broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama. Činjenica jest da je tijekom prvog čitanja zaprimljeno više primjedaba na odredbe navedenoga standarda, te da se razmatrala i mogućnost propisivanja broja djece u odgojno-obrazovnim skupinama pravilnikom, a ne standardom ne prejudicirajući uopće brojke o broju djece u skupinama i hoće li oni ići na štetu ili na korist boljih standarda i boljih uvjeta rada u vrtićima odlučili smo, dakle jer je ideja pravilnikom bila da se dodatno reguliraju specifične situacije koje nisu predviđene standardom kojim je određen broj djece u pojedinim odgojnim skupinama, odnosno da se pravilnikom dodatno reguliraju odredbe vezane uz veličinu dječjih vrtića koja ovisi o broju djece u dječjem vrtiću i broju odgojno-obrazovnih skupina. No, s obzirom na brojne netočne i nepotpune informacije iznesene u javnom prostoru o ovoj temi potrebno je jasno istaknuti da nije bilo predviđeno i stavljanje van standarda, van snage, niti je bilo propisano stavljanje izvan snage odredbi vezanih uz broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama. U konačnici je odlučeno da će veličina dječjeg vrtića i broj djece u obrazovnim skupinama se formirati i dalje sukladno standardu. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ostaje na snazi, no izmjenama i dopunama ovoga zakona predviđeno je da se ne primjenjuju njegove odredbe samo vezane uz program predškole, tzv. glava šest. Drugim riječima na taj smo način omogućili dulje trajanje programa predškole koji ih se sada za djecu koja nisu uključena u redovite programe ranoga i predškolskog odgoja izvodi u trajanju od 250 sati što je premalo, osobito za djecu koja su u riziku, odnosno djecu koja žive u ekonomski nepovoljnijim uvjetima kao i djecu koja nedovoljno znaju hrvatski jezik. U prilog duljem programu predškole govore i brojna međunarodna istraživanja koja pokazuju da djeca koja su dulje vrijeme tri ili više godina pohađala raniji predškolski odgoj i obrazovanje ostvaruju bolje prosječne rezultate nego njihovi vršnjaci koji su ga pohađali jednu godinu ili kraće. Dakle, rezultati Timsa 2011-2015. Zaključno. Ovo zakonsko rješenje unijet će značajne promjene u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a djeci rane i predškolske dobi omogućit će se bolja dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i kvalitetan odgoj i obrazovanje.

Predškolski odgoj i dječji vrtići su prva mjera za opstanak ljudi poglavito u nerazvijenim područjima. Mi moramo shvatiti da trenutno 40% jedinica lokalne samouprave nema financijski kapacitet da financira za jedno dijete vrtić, 40% od 500 i nešto jedinica lokalne samouprave. Stoga ovo treba preuzeti država, ujednačiti plaće ravnateljima, a DPS standardi koje imamo i uvjete koje imamo u vrtićima naravno da treba osigurati država. Lokalna samouprava koja nema svoje … kapacitete ona je demografski mrtva ako nema vrtić, ona je mrtva i ako to nismo shvatili još od 2000.g. kada je u Barceloni Vijeće Europe donijelo da svako dijete od 3. do 7. godine će biti do 2020. osiguran dječji vrtić, mi se tu nismo pomakli i to je problem. Hvala poštovani zastupniče. Da, točno samo što to nije predmet ovoga zakona da bismo išli prema ovom smjeru znate i sami da bismo morali mijenjati kompletni Zakon o decentralizaciji, a to je jedan drugačiji postupak. Mi ovdje govorimo o izmjenama zakona iza kojeg stojimo i držimo da svaka od tih izmjena drži kvalitativan iskorak u dobrom smjeru prema boljem standardu djece u našim vrtićima. U čemu je povrijeđen poslovnik? Hvala lijepo potpredsjedniče.

Sad je dosta, pazite neću dozvoljavati da se zlorabi institucija povrede poslovnika. Vrlo jasno unaprijed to kažem. Prekidat ću čim vidim da se počinje zlorabiti i davati drugu pa i treću opomenu jer ovo više nema nikakvog smisla. Ovo se pretvorilo u potpunu sprdačinu doslovno. Prema tome, ja vas lijepo molim držimo se svi poslovnika. Državni tajniče, htio bih vas pitati evo radi javnosti da nam odgovorite otvoreno, kako vi gledate kao državni tajnik? Dakle, znamo s jedne strane da sve više poreza ide na državu jer ide, dakle govorit ću jednostavnim jezikom da me građani razumiju. U tu kasu države sve više poreza se slijeva i onda nam lokalna samouprava ostane na njoj veliki teret i ljudi jednostavno ne mogu osigurati dovoljan broj ni vrtića, a onda kamoli i teta odnosno odgajateljica, ajmo govoriti i nazivati ih pravim imenom. Zanima me, zar vi stvarno ne vidite problem u tome kao državni tajnik da bi država trebala pomoći, hvala kolege što ste pristojni i uviđavni, da bi država trebala snositi teret odgajateljica, a onda na takav način lokalna samouprava može kvalitetnije ulagati u cijelu infrastrukturu i u sustav vrtića. Ja naravno iza ovoga što je vezano u okviru ovog zakona odnosno izmjena stojim i kao državni tajnik i kao voditelj radne skupine shvaćam ovu problematiku i zato sam ovdje posebno naglasio po prvi puta mogućnost da se onim jedinicama lokalne samouprave koje jesu u proračunskom problemu ili u infrastrukturnoj izgradnji u konzumaciju ovih velikih sredstva koje nam dolaze iz Europe uđe sa pozicija državnog proračuna u smislu dovršetka projekta s jedne strane, a s druge strane omogućava se da se u onim jedinicama koje neće biti fiskalno održive temeljem mjerila i uredbe koju će donijeti Vlada RH također ta održivost omogući iz državnog proračuna. A ova problematika oko zapošljavanja je kažem Uvaženi državni tajniče. Predškola je samo deklarativna obaveza i zakonom određena kao javna potreba da djeca butu uključena u program predškole najmanje jednu godinu pred polazak u školu, a preporuka i potreba je barem dvije godine. Za predškolu Ministarstvo znanosti i obrazovanja odvaja sramotnih 20 kuna mjesečno po djetetu i ta cijena nije mijenjana unazad 15 godina. Iznos od tih mizernih 20 kuna mjesečno, vrtići dobivaju tek na kraju obračunskog razdoblja odnosno već lagano kad djeca završe program predškole. Program predškole dodatni je trošak za jedinice lokalne samouprave, jedva da uspijevaju financirati boravak djece u vrtićima, stoga apeliram da se država više uključi u financiranje predškolskog odgoja ako misli ikada više imati od dosadašnjih 70% djece predškole dobi uključenih u sustav. Da, ovdje intencija zakona jest da se već obuhvat djece odnosi na predškolce odnosno da se ne samo ta jedna godina prije ulaska u osnovnu školu odnosno vidite da smo u kriterijima stavili 1. travanj dakle godine upravo da bismo to pomaknuli na dvije godine ako je ikako moguće uvažavajući fiskalne mogućnosti jedinice lokalne samouprave.

Poštovani državni tajniče. I nama i vama, svima nam je ovdje jasno da ste vi zapravo htjeli ukinut državni pedagoški standard, a ja bi ovim putem htjela čestitati i Udruzi „Sidro“ i sindikatima, a i svima nama u opoziciji što smo vas u tome spriječili što smo digli svoj glas. Mene zanima evo vi kao državni tajnik niste nikad ovdje rekli da izvješće godišnje koje se treba podnositi HS-u o DPS-u nije nikad podneseno, vi o tome nemate uopće potrebu raspravljati i svima nam je jasno da vi zapravo vodite trku s vremenom i da želite samo izgraditi zgrade. Ne zanima vas kako će se hladni pogon, kako će se kadrovi, kako će se ostalo financirati već ćete po dobrom starom običaju kao što ste i prošli puta napravili kad ste program ruralnog razvoja izgradili vrtiće onda ste navrat nanos iz državnog proračuna onako ispod stola kroz tadašnje Ministarstvo demografije osigurali novce za financiranje tzv. hladnog pogona. Mi iz ovih izmjena zakona također ne vidimo kako planirate sve ostalo [[Upadica: Hvala, poštovani državni tajnik.]] sufinancirati u prvom redu plaće odgojitelja i ostalog [[Upadica: Hvala vam lijepo, hvala.]] stručnog kadra.

Nije točno da smo htjeli staviti izvan snage državni pedagoški standard, ali je činjenica da smo uz jedan instrument pravilnika imali ambiciju to još i bolje urediti, a ne lošije što je ne znam bilo prejudicirano odmah i dočekano na nož, a nije bilo potrebe. Odgovorno tvrdim nije bilo potrebe za to. I što se tiče infrastrukture, točno je bez infrastrukture nema ni sadržaja.

Poštovani državni tajniče svakako podržavam ovaj zakon, a posebice stoga što će on osigurati veći obuhvat djece u dječjim vrtićima odnosno veći broj djece u dječjim vrtićima. Podsjećam da je od 2017. godine vlada premijera Plenkovića u rani predškolski odgoj i obrazovanje uložila 2 milijarde kuna i na taj način izgradila ili obnovila ili rekonstruirala, adaptirala 500 vrtića što je iznimno bitno. Dodatno na to osigurana je milijarda i 630 miliona kuna kroz NPO kao što ste i sami rekli i prošli je tjedan premijer Plenković upravo predstavio javnosti prvi natječaj vezano uz izgradnju vrtića u vrijednosti od 1,22 milijarde kuna za novih 22.500 mjesta u dječjim vrtićima.

Točno jest da je u zadnjih 5 godina uočen značaj, značajan, značajna izgradnja dječjih vrtića i veći obuhvat djece nego što je bio dosada i činjenica je da po NPO-u imamo vrlo jasne indikatore gdje nas prati Europska komisija i koji će dakle zahtijevati da upravo u onom vremenskom periodu u kojem će biti konzumiran ovaj novac moramo imati taj obuhvat djece o kojoj, o kojoj pričamo, da. Ja stvarno smatram da su ove izmjene zakona nužne. Osim toga već smo rekli kako se RH i u svojoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji odredila da će do 2030. godine biti 97% djece odnosno obuhvat djece koja bi trebala pohađati vrtić. Puno je bilo ulaganja čuli smo, najavljeno je još i vezano uz ta ulaganja mnoge jedinice lokalne samouprave izgradile su i uvele su predškolski odgoj na svom području.

Da taj broj se srećom smanjuje, mislim da je najnovija brojka 58 jedinica lokalne samouprave nema ni jedan dakle objekt koji, u kojemu bi se vršio rani predškolski odgoj i obrazovanje. Tendencija između ostaloga i ovoga zakona i ovog javnog poziva je da svi imaju uvjete odnosno da u slučaju gdje postoji potreba, a to će se posebno bodovati ako malo pažljivije iščitavate taj javni poziv tamo gdje će se udruživati jedinice lokalne samouprave i stvarati svoje područne odjele i ustanove oni će biti još bonitetno više ovoga vrednovani i mislim da ćemo doći do potpunog obuhvata na prostoru cijele RH. Slijedeća replika poštovane zastupnice Baradić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, znamo koliko se dosada završilo investicija financiranih iz projekata EU za izgradnju ili obnovu dječjih vrtića te su se time proširili i kapaciteti. Prije nekoliko dana evo već smo čuli vlada je predstavila natječaj sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u vrijednosti 1,22 milijarde kuna u okviru poziva izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Obuhvat mora do '26. biti 22.500 djece koja sada ne polaze niti jedan oblik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Možemo se mi ovdje ideološki sporiti što je bolje, da li je bolje da djeca budu doma sa majkama odgajateljicama ili da budu bolje u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, mi držimo da je sustav taj koji mora omogućavati svoj djeci da budu i sudjeluju u njemu, a obuhvat je upravo taj.

Poštovani državni tajniče, nakon svega što smo čuli i vidjeli zapravo reakcije koje su izazvale predložene izmjene zakona ja vjerujem da vam je jasno što o njemu misle i roditelji i struka, a nama i dalje ostaje nejasno zašto zapravo imate toliko malo sluha. Naime, moje pitanje vama je s obzirom da je u međuvremenu između 2 čitanja predstavljeno ulaganje iz NPO-a u infrastrukturu za ustanove za predškolski odgoj što je naravno pohvalno, no ipak ulaganje u ovaj sektor nije obuhvatilo sve potrebne komponente, jer će do samog povećanja kapaciteta proći još nekoliko godina tako da će dobar dio djece morati pohađati vrtiće u susjednim općinama i njihovi roditelji podleći će plaćanju ekonomske cijene od 1500 kuna.

Ali što se tiče plaćanja i što se tiče obveza i odnosno ono što je zakonski određeno i usmjereno prema osnivačima i u smislu materijalnih uvjeta i standarda ovisi naravno o osnivačima i predmet je drugog zakona.

Evo podacima iz elektroničke baze za 2021.-2022. ima 1811 objekata namijenjenih isključivo za izvođenje redovitih programa. Stopa upisa u dječje vrtiće i njezina rasta vrlo su nejednako raspoređeni diljem Hrvatske. U nekim jedinicama lokalne samouprave bilježi se rast veći od 75%, a u nekima jedva 30%, pa da bi sva djeca imala jednaka prava i mogućnost predškolskog odgoja i obrazovanja Vlada je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 2021. godinu sufinancira izgradnju i dogradnju, rekonstrukciju, opremanje predškolskih ustanova sa 1,22 milijarde kuna.

Hvala lijepa poštovana zastupnice. Razdoblje i rokovi su nam zadani, ambicije su nam jasne i bez obzira tko god što mislio o tome mislim da ove situacije nisu pogodno tlo za veća razmimoilaženja zato što ako ne donesemo ovaj zakon, pa čak i ako netko smatra da je loš on je jednostavno nužan i pretpostavlja ovo o čemu danas govorimo. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče evo jedan od glavnih ciljeva zasigurno ovog Konačnog prijedloga zakona jest kako su ovdje evo kolege i kolegice u više navrata ustvrdili što veći doseg, što veći obuhvat na svim područjima Republike Hrvatske, ja bih rekao ravnomjeran pristup svim našim područjima, znači obuhvata djece u ranoj predškolskoj dobi u sustavu odgoja i obrazovanja. Mene zanima što u situacijama kad određene jedinice lokalne samouprave jer znamo da su upravo općine i gradovi uglavnom osnivači dječjih vrtića, predškolskih ustanova. Ako nemaju na svom području vrtić mi smo nekada zvali kolokvijalno mala škola i dobro je i pohvalno što se satnica i što je vremensko razdoblje onih učenika godinu dana prije škole produžilo. Nekada su to županije financirale ovu malu školu ili predškolsko razdoblje. Da li će i dalje županije to financirati ili je to bio njihov slobodan izbor ili nekakva zakonska regulativa da upravo oni moraju, a ne jedinice lokalne samouprave financirati? Što se tiče predškole u smislu financiranja ostaje onako kako je bilo i do sada, dakle kako je vezano na kraju krajeva rekao sam zakonom u kojem osnivač određuje i kriterije i standarde. Ovdje govorimo naravno o mogućnosti da se uz male sredine, odnosno demografski dosta diskutabilne, odnosno sredine koje su u tom smislu deprimirane omogući da na objektima područnih škola se mogu izrađivati vrtićki kapaciteti, da se jedinice lokalne samouprave mogu udruživati i stvarati svoje područne ustanove dakle uz matičnu da mogu uz jednu upravu imati više jedinica za raniji predškolski odgoj i obrazovanje. I mislim da je to, a i kroz javni poziv je vidljivo da je to posebno još nagrađivano u smislu broja bodova.

Tijekom javne rasprave a osobito između prvog i drugog čitanja prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona u javnom i stručnom prostoru se pojavila bojazan zapravo struke odgojitelja, odnosno strah odgojitelja od ugroženosti od strane učitelja u smislu prednosti, davanja prednosti učiteljima kod zapošljavanja u vrtiću i kao nestručnih osoba. Pokušavam razumjeti bojazan struke odgojitelja i podupirem odgojitelje, međutim voljela bih kada biste još jednom upravo radi struke koja nas vjerojatno sad prati i sluša upravo radi javnosti i upravo radi odgojitelja i odgojiteljice u dječjim vrtićima čiji rad duboko cijenim i poštujem, da još jednom objasnite članak 11. koji je u drugom čitanju izmijenjen i u njemu je preciznije definirana mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja kao nestručnih osoba, ali samo u slučajevima [[Upadica Reiner: Hvala.]] ako se na natječaj ne jave odgojitelji. Hvala lijepa poštovana zastupnice na ovom pitanju. Naravno da smo tražili rješenja koja će dugoročno biti održiva, odnosno koja će biti najbliža struci koja je već sada deficitarna. I s obzirom da je praksa već sada takva da učitelji razredne nastave rade zato što ih je previše na tržištu, a odgajatelja je premalo već sada rade u vrtićima ne mogu ostvarivati svoje, svoja radna prava na dulje od 5 mjeseci, a njihova obrazovna kvalifikacija, dakle magistri primarnog obrazovanja. Činjenica jest da RH ima najobrazovaniji kadar odgajatelja i to u europskim čak dakle i svjetskim razmjerima, da je i to jedan od razloga zbog čega ih nema puno.

Poštovani zastupnik Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicama, evo mi želimo stanje u ranom i predškolskom odgoju učiniti boljim. I ovo sve što radimo je upravo na tragu toga. Moje pitanje vama baš nastavno na ovo što ste rekli da su naši odgajatelji preobrazovani u odnosu na EU i smatram da imate zemlje EU gdje kad čovjek završi Filozofski fakultet može uz određenu, određenu nadopunu, naobrazbu predavati zapravo većinu predmeta. Znači ne može predavati matematiku, fiziku, informatiku, elektrotehniku, ali zato može ne znam povijest, zemljopis, filozofiju, sociologiju itd.

Smatram da apsolutno ne, ako je što prirodno u našem obrazovnom sustavu i nešto što se razvija paralelno onda su to upravo odgajatelji i učitelji razredne nastave bilo da govorimo o bivšem sustavu u kojem su bili srednjoškolski centri, u koje sam ja išao gdje sam u srednjoj školi bio nastavnički smjer odnosno imali smo odgajateljski smjer i nastavnički u 3 razredu srednje škole, direktno smo se na bazi toga upisivali u pedagoške akademije, zajedno smo završavali dakle te dvogodišnje pedagoške akademije i mislim da te razlike, dakle jedan i drugi životni poziv je raditi sa djecom nisu tolike da bi trebale stvarati ovakve podjele i ovakve dubioze, a pogotovo ne govorit da se radi o nekakvom permanentnom dakle ozakonjenju nestručnosti, nipošto. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

To važi za sve, važi za dakle i za ovaj primjer o kojemu govorite. Ako ti uvjeti nisu zadovoljeni tada se ne može dobiti dozvola za rad dakle jer program mora dobiti dozvolu. Činjenica jest da osnivač formira svoja povjerenstva koja utvrđuju jesu li oni u skladu sa državnim pedagoškim standardom odnosno jesu li u skladu sa zakonom, ali zakon je tu za sve isti. Dakle, djeca ne mogu i ne smiju ići u prostore koji nisu adekvatni i koji nisu za to namijenjeni. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče obzirom da dolazim iz jedinice lokalne samouprave koja je jedna od najodgovornijih za pitanje predškolskoga odgoja zanimalo bi me koje su zapravo po vama glavne pozitivne promjene koje očekujete da će doći uslijed ovog zakona.

Da, poštovani zastupniče upravo zbog toga i radimo detaljnu analizu primjene državnog pedagoškog standarda u praksi, nakon toga ćemo izaći na saborske odbore kao što sam rekao i vidjeti je li taj državni pedagoški standard održiv ili nije, koliko se on primjenjuje odnosno koliko se ne primjenjuje. Naravno da on s jedne strane zadaje glavobolje onima koji moraju održavati taj standard i financirati, a s druge strane zadaje glavobolje onima koji moraju raditi sa tom djecom ako se radi o nepoštivanju dakle propisanog broja djece bilo u jasličkoj bilo u vrtićkoj dobi od 3 do 7 godine u smislu brojnosti u skupinama sa kojima se radi. Vidjet ćemo nakon toga i hoćemo li onda temeljem te analitike mijenjati standard ili ne. Poštovani državni tajniče, odgajatelji danas po završetku fakulteta moraju godinu dana biti pripravnici, odraditi pripravnički staž i nakon toga polagati stručni ispit. Ovim zakonom vi predlažete da svi učitelji razredne nastave odmah počnu raditi kao odgajatelji, imaju 2 godine za prekvalifikaciju. I mene interesira zašto bi ijedan maturant upisao bilo koji smjer za raniji predškolski odgoj ako može završiti razrednu nastavu i u roku 2 godine se prekvalificirati i imati doslovno 2 zanimanja. Znači može predavati i u školi i može biti odgajatelj u vrtiću. Pa me zanima koliko vi smjerova za rani i predškolski odgoj odnosno za odgajatelje mislite ukinuti jer će očigledno biti nepotrebni. Poštovana zastupnice ne bih naravno o tome špekulirao niti bi prejudicirao što će se dogoditi, neće dogoditi. Apsolutno se slažem da ako postoji mogućnost ovakva, dakle kvalifikacije, stjecanja kvalifikacije koji je u skladu sa standardom zanimanja i koji je vezan uz Hrvatski kvalifikacijski okvir da se mora to omogućiti i u kontra smjeru samo to nije predmet ovoga Zakona nego će biti predmet Zakona o odgoju i obrazovanju. Poštovani državni tajniče. Evo, sami ste spomenuli danas da su naši odgajatelji možda i najbolje obučeni unutar EU, no zar nije onda upravo diskriminirajuće prema toj struci i omalovažavanje te struke da omogućite učiteljima primarne nastave da rade sa djecom predškolske dobi zbog, kako kažete, nedostatka same predškolske struke, a s druge strane, ne nudite reciprocitet. Ne nudite tu mogućnost odgajateljima da rade u osnovnim školama. Nikad nisam čuo da zbog nedostatka liječnika se nudi stomatolozima ili veterinarima da se mogu prekvalificirati i raditi u bolnicama i raditi sa pacijentima. Mislim da se s ovakvim pristupom uistinu omalovažava sama struka odgajatelja. Ne slažem se, naravno. Analogija ne može biti ista, a to da li, to ste u pravu i to sam maloprije rekao, hoće li, dakle, u kontra smjeru biti omogućeno magistrima odgajateljima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja da također, stjecanje kvalifikacije idu u primarno obrazovanje, bit će, samo ćemo to razmatrati kroz Zakon o odgoju i obrazovanju koji je upravo u izradi, to mora biti zbog sustava jednakosti, a hoće li to poticati ljude da upisuju ta zanimanja, mi vjerujemo da hoće, želimo to jer će kada izgradimo sve te kapacitete i kada dođe do obuhvata ovoga o kojemu pričamo, to će značiti da ćemo imati potrebu, po našim procjenama za još 5 tisuća novih zapošljavanja u tom sektoru. Poštovani državni tajniče, imam 2 pitanja. Prvo je, osobno smatram da nećemo uspjeti doseći obuhvat koji je predviđen aktima EU i zanima me koje su posljedice toga ako ne uspijemo doseći traženi obuhvat? A drugo je pitanje konkretno i odnosi se na čl. 13, odnosno na djecu s teškoćama u razvoju. Odgajatelj, jedan odgajatelj, ljudi toga nisu svjesni, jedan čuva 20-ero djece. U ovim zakonskim izmjenama predlaže se da komunikacijski stručnjak može, a ne mora biti tu za djecu s teškoćama u razvoju. Dakle taj odgajatelj, osim što odlazi presvući djecu, pa onda valjda ostalu djecu čuvaju dobri anđeli, još se mora i brinuti za djecu s teškoćama u razvoju, itd.

Prvi dio pitanja, ako se neće ispuniti indikator koji je zadan NPO, on će imati zakon ... [[Govornik se ne razumije.]] posvuda posljedice na sve ono drugo što je aplicirano preko NPO-a jer tako funkcionira rad, naravno, EU i EU komisije i zato se to kontrolira i zato ćemo apsolutno učiniti sve da taj uvjet bude ispunjen kao što je to do sada bio slučaj na svim dijelovima koji su vezano uz NPO, primjerice uz vaučere koje smo imali nedavno. Ovaj drugi dio, zašto može, zato upravo jer jedinice lokalne samouprave neće sigurno blagonaklono gledati na poslodavca koji će im propisati da nešto moraju, a da to taj koji to propisuje nije u obvezi plaćati, zbog toga ta formulacija da može, a zakon sada prvi puta predviđa mogućnost pomoćnika, odnosno asistenata za ulazak u dječje vrtiće, isto kao i komunikacijske ... [[Govornik se ne razumije.]] dakle može, zato je ta formulacija.

Poštovani državni tajniče, Hrvatska kao članica EU kroz Barcelonski sporazum preuzela je niz obveza, jedna od njih je da se do 2010. osigura cjelodnevna puna skrb za 33% djece od rođenja do 3. g. života. Do 2020., da se poveća obuhvat djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, najmanje 95% Dolazim iz Istarske županije gdje svjedočimo da su mnoge jedinice lokalne samouprave same krenule u izgradnju dodatnih smještajnih kapaciteta u vrtićima i zapošljavanje novih kadrova. Kada je, kada su te jedinice lokalne samouprave tražile podršku Vlade, financijsku podršku kroz amandmane i kroz proračun, one su redovito odbijane.

Evo, imate na, na vrlo zornom primjeru što je učinjeno, što se čini, a uskoro će, kao što sam rekao, u javnu raspravu i Nacionalni plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja. Ovaj dio pitanja zašto nije bilo direktnih intervencija na vaše traženje vam ne mogu odgovoriti, ali činjenica da nisam vidio argumentaciju ni struke o kojoj govorite ni ove zajednice ni onih koji prosvjeduju protiv zakona, dakle, što bismo trebali stopirati nešto što je nulta pretpostavka uzimanja i konzumacije ovih europskih sredstava koja su nam na raspolaganju. Možemo raspravljati, ali opstruirati uopće donošenje zakona i izmjena ovog zakona je po meni neodgovorna. Zahvaljujem se poštovani državni tajniče. Romska zajednica predškolu ocenjuje izuzetno korisno za pripremu romske djece u osnovnim školama. Međutim, bez obzira na pozitivni pomak, vrlo je malo romske djece u vrtićima. Znamo niz razloga zbog čega, što stvara pritisak na predškole da u nerealno kratkom vremenskom roku pripremi djecu za osnovnu školu. Zbog toga pripremljenost romske djece za osnovnu školu i dalje nije adekvatno, posebice kada je riječ o poznavanju hrvatskog jezika. Rješenje bi svakako moglo biti u tome da se donese odluka kako će predškola biti obavezna za romsku djecu jer ukoliko u startu ne budu imali jednake polazne pozicije, deficit će s vremenom bit samo veći i produbit će razlike između romske djece i djece iz ostale populacije. Moje je pitanje jel se može očekivati u skoroj budućnosti pomak u tom pravcu u uvođenju obavezne predškole? [[Upadica Reiner: Hvala.]] Hvala. Točno je da imamo izvrsnih primjera integracije djece pripadnika romske nacionalne manjine u predškolski odgoj i obrazovanje, ali ne u onolikom obuhvatu koje bi nas zadovoljavalo i koji bi bio prihvatljiv. Činjenica da smo svjesni poteškoća u tom smislu.

Činjenica jest da naše primarno obrazovanje traje najkraće u Europi i da tu neke stvari moramo mijenjati. Poštovana zastupnica Puljak. Poštovani tajniče ako sam vas dobro razumjela malo prije rekli ste kako je opstruiranje ili donošenje ovog zakona zapravo jako neodgovorno jer izgleda nećemo moći iskoristiti i dobiti sredstva NPO ako ne usvojimo izmjene ovog zakona, a zapravo slijedite nekako politiku HDZ-a. Često nas ni na odboru kad god šta kritiziramo, dobro niste rekli da ne volimo Hrvatsku. Obično se kaže ako nešto kritiziramo, eto ne volite Hrvatsku. Ali ja bih vas pitala evo vidimo sad su prosvjedi struke bili prije nekoliko dana, čak je bilo 53 grada jer su bili prosvjedi i odgojitelja struke itd. Sada su pripremili jako ozbiljne amandmane, dvadesetak, tridesetak amandmana. Jeste li ih spremni, vjerojatno će ih svi iz oporbe sve te iste amandmane predložiti.

Apsolutno mislim da se meni ne može inputirati nekakva nebriga o sadržaju onoga o čemu danas govorimo ni profesionalno, ni ljudski. Što se tiče nekakvog apostrofiranja u smjeru HDZ-a također ne, ja nisam član HDZ-a, nemam razloga na taj način niti komunicirati, niti je to bila ideja. Amandmane nisam vidio. Činjenica jest da smo kroz tri saborska odbora na prvom čitanju i kroz cijelu ovu proceduru uoči ovog drugog čitanja uvažili više primjedaba nego što smo ih odbacili. Vidjet ćemo, razmotrit ćemo sadržaj i predmet ovih amandmana. Ja kroz čitavu javnu raspravu, čitav taj proces nisam uočio suštinske razloge zbog čega ovaj zakon ne bi bio dobar i zbog čega on ne bi bio prihvatljiv. Ja se ispričavam, ali to je moje mišljenje. Stojim iza toga. Evo možda odmah nastavno na ovo što ste rekli zašto nije prihvatljivo. Zato što ste u obrazloženju ovog zakona rekli, za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna proračunska sredstva državnog proračuna, a isto tako ste rekli da sredstva za provedbu svih obveza koja proizlaze iz ovog zakona, jedinice lokalne (područne) samouprave osiguravaju u okviru raspoloživih fiskalnih kapaciteta pojedine jedinice jer ovaj zakon ne propisuje rok za njihovu provedbu. Cjelokupna rasprava ovdje i svi ovi amandmani će zapravo pasti u vodu što neće sa ovim zakonom riješiti neujednačena dostupnost raspoloživih mjesta i neće se riješiti priuštivost vrtića, odnosno nećemo imati dovoljan broj kapaciteta. To ću kasnije u pojedinačnoj raspravi i vrtići će i dalje biti skupi za naše građane. Poštovana zastupnice možda neće biti u kompletnom obuhvatu kao što ste rekli, ali da će iskorak u tom smjeru biti velik i značajan, a koji je vidljiv na kraju krajeva iz materijalne komponente to sigurno da iza toga stojimo i da će prema standardima koji će sigurno biti bolji za našu djecu na prostoru cijele Republike Hrvatske iza toga stojimo. Naravno da se ovdje kose interesi oni koji to moraju plaćati sa potrebama boljih uvjeta što zaslužuju naša djeca i da tu jednostavno naravno možemo u nedogled raspravljati, ali sigurno da kao poslodavci nismo i nalogodavci bili u poziciji da namećemo sa ovih pozicija nove obveze onima koji to moraju ispoštivati, a mnogi su u problemima i toga smo svi naravno svjesni. Poštovani državni tajniče, ovim zakonskim izmjenama je propisano da u skladu sa potrebama djece sa poteškoćama u razvoju uz odgojitelja može biti zaposlena i treća osoba, odnosno treći odgojitelj ili jedan pomoćnik za djecu s poteškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik. To nije u skladu sa odredbama Konvencije o pravima djeteta i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom prema kojoj se djeci sa razvojnim poteškoćama mora omogućiti i polaženje dječjeg vrtića. Potrebno je istaknuti kako Konvencija o pravima djeteta navodi kako dijete sa poteškoćama u razvoju treba imati ispunjen i pristojan život u uvjetima koji jamče dostojanstvo, jačaju djetetovo oslanjanje na vlastite snage i olakšavaju njegovo sudjelovanje u zajednici uz što istovremeno Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom naglašava kako nipošto ne smije biti diskriminacija po osnovi invalidnosti. Poštovana zastupnice vi ste svjedočili činjenici da do sad uopće nije bilo u zakonskim okvirima prepoznata ova mogućnost koja je sada dana u smislu i pomoćnika i u smislu komunikacijskih posrednika i trećeg odgajatelja. Sad je dana. A što se tiče naravno prava prvenstva upisa djece sa teškoća ono je stajalo i dalje stoji naravno, a kriteriji koji će od tih uvjeta koji imaju prednost pri upisu u vrtić će i dalje biti na osnivaču. Dolazim iz Međimurja, tako da imam ipak nešto uvida u probleme romske populacije glede predškolskog obrazovanja. Mi recimo u Međimurju naravno osiguravamo i besplatan prijevoz i besplatnu prehranu međutim svega 31% djece je obuhvaćeno u dobi od 3 do 6.g. predškolskim odgojem i obrazovanjem, do 70% djece se tokom osnovne škole gubi u sustavu, 31% Roma od 15 do 18.g. pohađa srednju školu, dakle problemi postoje, rješenja mi nudimo je li na lokalnim i regionalnoj razini. Što vi mislite da će se promijeniti u dobrom smislu s ovim zakonom i što vi kao država ćete napraviti glede bolje integracije i obrazovanja Roma jer ne možete ipak sve prebacivati na jedinice lokalne i regionalne samouprave? Postoji naravno poštovana zastupnice vi to najbolje znate čitav niz programa i čitav niz, a u Međimurju dakle stvarno dobrih primjera gdje ta integracija ide odnosno gdje poticanje u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece romske nacionalne manjine je napravilo određene pomake i rezultate. Naravno bez obzira što je potpuno besplatno, ne vi imate primjer da su potpuno besplatni ovoga za roditelje dječji vrtići za romsku djecu svejedno motivacija vrlo često nije takva da ih se uključuje iz razno raznih razloga.

Gospodine državni tajniče, ne znam jeste vi sebe dobro čuli kad ste maloprije izjavili da u zakonu niste propisali da se svakom djetetu s teškoćama mora osigurati pomoćnik ili stručni komunikacijski posrednik zbog toga jer bi u tom slučaju vi morali kao država preuzeti obvezu plaćanja istog. To je sramota, pa platite, pa to su naša djeca i na toj prvoj stepenici institucionalnog odgoja i obrazovanja što je predškolski, rani predškolski odgoj i obrazovanje, tu se upravo trebaju izjednačavati šanse i pokušati ostvarivati koliko tolike jednake mogućnosti za ulazak u osnovnu školu. Mene uopće ne čudi ovakav zakon kada su vaši stavovi ovakvi.

Hvala lijepa. Ne, govorio sam dakle o formulaciji koje je u okviru ovoga zakona, a ono što bi se slažem možemo mijenjati, ali onda moramo napraviti kompletnu promjenu u zakonodavnom sustavu i možemo o tome naravno otvoriti raspravu. Ja jesam za to, ali nemojte mi govoriti da sam ja protiv apsolutno ulaženja i naravno pomoćnika za djecu, pa to, to mislim apsolutno bilo kome ko radi u odgoju i obrazovanju ne pada na pamet, ja samo govorim zašto se nalazi u zakonu takva formulacija. Poštovani državni tajniče, najljepši dio ljudskog života čini djetinjstvo, dakle namjera je Hrvatske da više od 90% bude smješteno i u institucionalnom obliku skrbi kao što je vrtić. Međutim normalnim životom obuhvaća se i sudjelovanje sa civilnim društvom, sa vjerskim zajednicama, konkretno domovima za stare i nemoćne, sa crkvom, sa udrugama. Kako ste u ovom zakonu predvidjeli da ne bi došlo do zlouporaba, dakle moramo i to biti svjesni da bez obzira što mi želimo tu suradnju mora postojati određena kontrola onih koji rade ili koji će raditi s djecom?

Poštovana zastupnice, to o čemu naravno pričate je omogućeno s jedne strane kraćim problemima koji su, koji moraju proći naravno proces dobivanja suglasnosti kroz našu agenciju i onda se mogu primjenjivati između ostaloga i pri institucijama o kojima vi govorite. Nadležnost nadzora u formalnom smislu jest na, na prosvjetnoj inspekciji, ali što se tiče dobrodošlosti dakle tih inicijativa, a ako se zadovolje ovi preduvjeti o kojima pričamo je naravno nešto što se slažem da treba poticati i da u tom smjeru treba razvijati naše društvo, a pogotovo dobro ste rekli u situaciji kad brinemo o onom periodu života koje bi nam svima trebao biti najljepši, a ja vjerujem da nam je i bio, to je svakako djetinjstvo. Poštovani državni tajniče, zamislimo jednu situaciju da dolazimo u bolnicu na jedan lakši operativni zahvat, pitamo ko će nas operirati, pa evo ovaj čovjek, al on nije baš specijalizirao to što će danas raditi, ali je 2.g. bio uz doktora koji je to specijalizirao. Čisto da pokušam malo eto parafrazirati ovu situaciju u kojoj se navodi da poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij itd. itd., ali uz njega mora biti osoba sa adekvatnim obrazovanjem i u roku 2.g. ta će se osoba dodatno adekvatno nadamo se obrazovati i to po posebnom programu za kojega u ovome trenutku ne znamo ni kako će izgledati ni što točno podrazumijeva. Ja sam govorio o najsrodnijim dakle programima, najsrodnijim zanimanjima, kazao sam već da analogija sa liječničkom strukom ovdje nije primjerena, ali reći ću da nije točno da ne postoje programi, postoje i oni će se s obzirom na našu komunikaciju sa predstavnicima ostalih sveučilišta primjenjivati kao što je to recimo primjer trenutno u, na riječkome. Poštovana zastupnica Orešković. Zahvaljujem. Dostupnost vrtića svima pod jednakim uvjetima jedno je od temeljnih demografskih pitanja, dakle ne svodi se demografija na broj novorođene djece nego kakva je njihova životna perspektiva, a ona počinje od vrtića i tu imamo nekoliko problema, prvo je infrastruktura. Tu ste već pogriješili odbijanjem amandmana na proračun na zahtjeve jedinica lokalne samouprave. Drugi problem je problem kadrova u tim vrtićima, njihovo nezadovoljstvo lošim uvjetima rada, a vi sada griješite i u planiranju obrazovnog sustava za edukaciju tih kadrova. I treća stvar je kvaliteta samog predškolskog programa. Niste vodili računa o tome što se sve provjerava prilikom upisa te djece u osnovne škole i kakve kompetencije predškolska vrtićka djeca po postojećim programima stječu.

Da, naravno da je infrastruktura bitna, naravno da sadržaj je veći predmet rasprave i da možemo se tu sporiti o načinu i metodologiji kako ćemo nešto implementirati. Mi mislimo da je ovo dobar smjer, kažem, ne prejudiciram dok ne vidim tekst i prijedloge amandmana, odnosno način na koji ćemo prema tome funkcionirati, ali sve dobre, dobro iznesene primjedbe i logične zahvate koji su bili apostrofirani između prvog i drugog čitanja jesmo uvažili i jesmo stavili u tekst zakona, konačnog prijedloga. Poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. Poštovani državni tajniče. Dakle, smisao i cilj ovog Zakona bi trebao biti da se osiguraju uvjeti da bi sva djeca u Hrvatskoj do određenog, dakle do određene godine mogli steći predškolski odgoj, jer, možemo se svi složiti, bez obzira kojoj opciji pripadamo, da je to nešto što je baza za sve dalje. Ako znamo da je to smisao i cilj, onda si naravno, moramo postaviti i pitanja kojim alatima do tog možemo doći? Jedan od alata je da se osiguraju alokacije odnosno mjesta gdje mogu ići u vrtić. Drugo su financijski uvjeti koliko to košta, kako se svi mogu ovaj i da li si svi mogu priuštiti i to znamo da ne mogu i kako zapravo omogućiti da sva djeca idu financijski, ali treće je, koliko nam treba odgojitelja ako sva djeca u Hrvatskoj idu? Koliko nam treba? Dakle već sad bi trebale biti upisne kvote takve da za 2030. to osiguramo Jesmo, naravno da pitanje kvota i s obzirom, u tom dijelu samostalnosti sveučilišta i posrednu ulogu ministarstva pojačat ćemo aktivnosti u tom smjeru. Pojačat ćemo onaj dio stimulacija, a što možemo, možemo dakle izdašnijim stipendijama stimulirati upise tamo gdje vidimo da su deficitarna. Činjenica je da upravo ovo sa razrednom nastavom i radimo zbog toga što će se otvarati i potrebe za novih 5 tisuća radnih mjesta, da su indikatori vrlo jasni, nije ono, za svu djecu, ali od 3 do 7 godina je 90% nam je indikator vrlo izazovno i činjenica jest da moramo imati nekakvu drugu strategiju, odnosno u drugom dijelu razmišljati dugoročno jer ćemo inače biti u velikom, velikom problemu. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Činjenica je da u određenim dijelima Hrvatske, evo npr. u mome Zadru se producira i završava jako puno odgajatelja, tamo ima i učitelja, ali odgajatelja posebno. Činjenica je da u nekim drugim dijelovima Hrvatske odgajatelja nema dovoljno. Dakle intencija zakona je upravo ili da se pojača ta migracija zapravo onih koji su zainteresirani za tu vrstu posla ili da upravo uključite učitelje i onda na taj način zapravo podstaknete da steknu određene kvalifikacije za predškolski odgoj. Ono što je primjedba bila, a vi ste to uvrstili u zakon, da se upravo napravi i uredi pravilnikom na koji način i koji status će imati onda ti takvi učitelji u odnosu na odgajatelje. Hvala lijepa. Da, ponovit ću. Razredna nastava dolazi u obzir samo kada se za određeno radno mjesto ne javi odgajatelj, bez obzira je li govorimo o magistrima ranoga i predškolskog obrazovanja, bez obzira da li govorimo o ... [[Govornik se ne razumije.]] , bez obzira da li govorimo o odgajateljima koji dolazi iz drugih sustava EU gdje je dovoljno čak i srednja stručna sprema, ali imaju nostrifikaciju prema MI sustavu i oni moraju biti ovdje zapošljavani po uvjetima kao stručnjaci, a kažem, ima i takvih primjera gdje srednja stručna sprema naravno, to radi i ima potpuno pravo. Dakle iza svih njih kad niti njih nema, onda dolazi razredna nastava u ovim uvjetima o kojima danas govorimo i mislim da sad pričati o tome da forsiramo nekakav sustav nestručnosti na samo da bismo promovirali razrednjake je u najmanju ruku netočan i nepravedan. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, podržavam ove izmjene i dopune zakone, ali bih vas molila da još jedanput vidite da li je moguće možda preciznije definirati neke članke zakona, kao npr. čl. 24 i čl. 37. Tu se navodi da u skladu s potrebama djece s teškoćama u razvoju može raditi treći odgojitelj ili jedan pomoćnik za djecu s teškoćama u razvoju ili stručni komunikacijski posrednik uz suglasnost osnivača. Mislim da je jako bitno znati da li se radi o predstavničkom tijelu, gradskom odnosno općinskom vijeću ili izvršnom tijelu, načelniku odnosno gradonačelniku. Jednako tako i čl. 37 kaže da se imenuje vršitelja dužnosti, ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran pa bi tu bilo dobro to preciznije definirati jer imamo puno slučajeva gdje gradsko odnosno općinsko vijeće nema isti sastav i ne pripada istoj političkoj struji kao gradonačelnik, načelnik pa mislim da bi te mogli biti zasuti nakon toga primjedbama, prijedlozima i upitima na ovo Razmotrit ćemo, ovakva formulacija je mislim bila i stavljena prema imputu Ministarstva uprave hoće li to u nekakvoj perspektivi dovoditi do problema ovlasti kako se na pojedinim razinama osnivača one formiraju u smislu izvršnog tijela, dakle da li predstavničkog ili direktno izvršnog ne znam. Vidjet ćemo što u tom smislu je moguće napraviti ako vi smatrate da će na taj način stvari biti čišće i preciznije odnosno donositi manje problema onima koji te odluke donose. Poštovani zastupnik Pavić.

I htio bih vam skrenuti pozornost da ne trebate istraživati gdje nema kvalificirane radne snage. Nema ih u ruralnom dijelu Hrvatske i tu trebamo popunjavati. A kako? Evo kolegica je maloprije spomenula možda da se migracije na neki način motivira ljude da se migrira, međutim gledajte treba onda osigurati mjesto i bračnom drugu. Imamo jedan sustav koji trebamo nekako upregnuti da bi to sve skupa funkcioniralo. I nadalje, još jedno pitanje, da li ste možda razmišljali da se osobe koje se mogu zapošljavati i u drugim institucijama kao što su npr. medicinske sestre i logopedi da se plaćaju iz državnog proračuna? To je veliki teret za dječje vrtiće, a mislim da bi to bilo u redu da ljudi koji rade u tom vrtiću imaju istu plaću kao što imaju recimo u domu zdravlja ili nekoj drugoj instituciji. Poštovani državni tajnik. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Da, ja sam isto na tragu vašega razmišljanja, bilo bi to dobro ako se dogodi potreba da tamo gdje stručnog kadra nedostaje da mu se onda uz sam posao omogući eventualno i druge mogućnosti koje bi uključivale kompletnu obitelj ili bračnog druga kao što ste rekli. Ok, to je jedan dio koji nadilazi sad moju domenu u okviru ovoga zakona, a opet ovo što ste rekli kao sljedeća mogućnost relaksacije onoga što je vezano uz obveze čelnika u jedinicama lokalne i područne samouprave vidjet ćemo.

Poštovani državni tajniče. Nisam čuo sve replike pa možda neko postavio pitanje, ali ako nije evo ja ću ga postaviti prvi put. U mnogim jedinicama lokalne samouprave postoje privatni vrtići koji su dijelom subvencionirani sredstvima lokalne samouprave. U nekima je ta subvencija jednaka kao i kod vrtića gdje je osnivač lokalna samouprava u drugim odnosno većini lokalnih samouprava je znatno manja. Moram naglasiti da su negdje privatne inicijative spasile lokalnu samoupravu sa otvaranjem svojih vrtića. Postoji či mogućnost da se kroz zakonski okvir prisili na neki način lokalne samouprave da se izjednače cijene ili da se taj dio subvencije da iz države? Uglavnom, ne vidim zašto bi ista usluga bila plaćana na dva različita načina ako je usluga ista, a možda ponekad čak i kvalitetnija. Da, govorio sam u onom dijelu gdje je to moguće, dakle u situaciji kada će kapaciteti biti prisutni i bit će napravljeni, ali fiskalna održivost neće biti moguća i da onda prema mjerilima uredbom vlade se to može plaćati direktno iz državnoga proračuna. Činjenica je i dobro ste rekli ima odličnih primjera gdje je taj spoj javnog i privatnog ustvari u win-win situacijama na neki način spasio neke jedinice lokalne samouprave, a što se tiče obuhvata investicija vezano kroz NPO i stvaranja javnih ustanova koje onda imaju obvezu naravno vođenja cijelog sustava to će se vjerojatno u potencijalnom nekom dijelu privatnog poduzetništva rješavati kroz međusobne ugovore, ali naravno uz onaj dio koji zahtijeva Europska komisija. Hvala vam lijepo državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne onda otvaram raspravu o ovoj točci. Hvala. Skrećem pozornost da su se javili praktički svi klubovi i značajan broj pojedinačnih rasprava, predviđam da će to trajati negdje barem šest sati sljedećih pa krenimo što prije onda i prvi će biti Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Damir Bakić i Ivana Kekin. Najprije poštovani zastupnik Bakić. Izvolite. Evo na početku samo nekoliko dakle ovih osnovnih koordinata, ja ću ih ponoviti premda ih je državni tajnik rekao. Dakle, prema Nacionalnoj strategiji do 2030. udio djece u dobi od tri godine do školske dobi obuhvaćen predškolskim odgojem i obrazovanje trebalo bi povećati na 97%

Kao cilj navodi se zato u NPOO-u izjednačavanje mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Stoga je NPOO predvidio uložiti u izgradnju i opremanje infrastrukture čak 1,6 milijardi kuna. I zaista nedavno prije šest dana premijer je predstavio natječaj sufinanciran iz NPOO-a u vrijednosti od 1,22 milijarde u okviru istoimenog poziva, dakle izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija itd. To će prema riječima premijera osigurati kapacitet za dodatnih 22,5 tisuće djece u predškolskim ustanovama. Državni tajnik je rekao da je ovaj zakon preduvjet zapravo, jedan od preduvjeta naravno da bismo te ciljeve ostvariti, pa idemo sad vidjeti koliko će ovaj zakon stvarno tome pomoći, što može bolje ili što recimo možda u njemu nedostaje. Dakle, kad se već govori o osiguranju jednakih mogućnosti kako smo zapisali u NPOO-u evo i ovo, nigdje, nigdje u zakonu nema odredbe o predškolskom odgoju i obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina. Bilo bi nužno da zakon o tome nešto kaže i na adekvatan način barem, barem osigura neki okvir i neki temelj za to.

Drugo, želio bih nešto reći što se tiče vjerojatno najkomentiranijeg i bit će najkomentiraniji članak ovog zakona, a to je čl. 7. kojim se otvara mogućnost zapošljavanja u sustavu učitelja razredne nastave naravno uz obavezu dokvalifikacije. Više o tome će govoriti kolegica Kekin, al ja bih istaknuo dvije stvari koje ovdje evidentno nedostaju. Prije svega treba nam preciznija odredba o programima dokvalifikacije i njihovom licenciranju. Drugo, jedna recentna studija pokazala je, imamo je više-manje svi na klupama da, da imamo taj podatak da je, da je gotovo 20% kvalificiranih odgojitelja trenutno radi u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na određeno vrijeme. Zato mislimo da zapravo niti jedna ustanova u sustavu ne bi smjela zaposliti nestručnu osobu čak i uz obavezu dokvalifikacije kao što ovaj zakon predviđa dok istovremeno zapošljava kvalificirane odgojitelje na određeno vrijeme. I na kraju kad govorimo o onome čega nema, ono najvažnije, a slično je spomenula i kolegica Mrak-Taritaš. Dakle, odlučili smo idućih 5.g. dograditi kapacitete za 22,5 tisuće djece, uložiti 1,2 milijarde kuna. Dakle i ovdje kao svaki put planiramo uložiti u građevine ne vodeći računa o ljudima, a gdje su ljudi, gdje je 2 tisuće, barem 2 tisuće novih odgojitelja koji nam trebaju da rade s tih 22,5 tisuće nove djece u vrtićima jer ovako kako radimo to nije ni oporavak ni otpornost, odavno je trebalo započeti sa energičnom širokom društvenom akcijom, s poticajima, stipendijama, stimulacijama, sa širokom akcijom propagiranja struke i privlačenje mladih ljudi u profesiji, potpuno je isto kao i u nastavničkim profesijama u deficitarnim zanimanjima, a da krenemo već sutra zakasnili smo, međutim bolje je još uvijek sutra nego prekosutra.

Hvala vam. Dakle, nadovezat ću se na kolegu Bakića koji je već rekao dakle da ove izmjene i dopune zakona su došle pred nas kako bi navodno stvorile okvir u kojem ćemo doseći taj, te famozne barcelonske ciljeve i doista omogućiti velikoj većini naše djece što jednakiji i što pravedniji start na početku njihovog odgojno obrazovnog puta koji će u većem dijelu svih aspekata odrediti njihove buduće živote. No iako je to proklamirani cilj iz ovoga što smo vidjeli on se nikako ne može ostvariti s ovakvim izmjenama i dopunama. Prvi dio razloga leži u ovome što je rekao kolega Bakić, dakle u tome da se zapravo propušta ponovno baviti ključnim problemom kojeg imamo, a to je manjak kvalificiranog osoblja, dakle time se ove izmjene i dopune bave površno i bave se kratkoročno, bave se prijelazno, dakle rješavaju problem kompenzacijski, doduše one prepoznaju da postoji manjak, ali taj manjak rješavaju prekvalifikacijom učitelja, mislim mi to pozdravljamo i to je bolje nego da imamo sustavno kršenje državnog pedagoškog standarda, ali ostaje dakle pitanje zašto nisu uključene i srodne struke, a ostaje još veće pitanje koje je već spomenuo kolega, a to je zašto se sistemski ne pristupi problemu manjka kadra, ako on postoji i znamo da postoji zašto se ne povećaju upisne kvote, zašto se ne motivira mlade ljude da se upišu na te fakultete, zašto se sustavno krše njihova radnička prava, zašto tako visoki postotak odgojiteljica i odgojitelja radi na određeno, zašto im se konstantno produžuju ugovori na određeno, zašto nije riješeno pitanje pripravništva itd. Dakle, najvažnija, a ujedno zbog manjka i takvog evidentnog najslabija karika našeg odgojno obrazovnog sustava kvalificirana radna snaga ostaje i dalje sistemski zanemareno pitanje. Drugi i još važniji set razloga zbog čega taj cilj o jednakoj šansi na početku neće biti ostvaren leži u činjenici da ove izmjene i dopune zakona propuštaju ispraviti dosadašnje uzroke nejednakosti nego dapače upravo te dosadašnje nepravednosti oni i dalje perpetuiraju. Krenimo od toga da financiranje vrtića i dalje ostaje na leđima jedinica lokalne uprave i samouprave i dakle imamo jednu jedinu kariku u odgojno obrazovnom sustavu koju financira lokalna uprava i to je vrtić što u praksi znači da će dijete koje je rođeno u bogatoj općini imati mogućnost da upiše 100 različitih programa, jezike, sportske programe, Montessori, sve će biti obilato sufinancirano ili čak u potpunosti u nekim općinama, a dijete u siromašnoj općini će biti sretno ako mu se vrata vrtića ne zatvore jednom kad prestanu doticati sredstva iz EU fondova. Dakle toliko o jednakim mogućnostima. To je prva stvar. Druga stvar propustili ste ponovno propisati jasne i univerzalne kriterije o tome tko ima prednost pri upisu u vrtić. To i dalje ostaje svakom načelniku općine da odredi za sebe, pa jako dobro znamo i čujemo sa terena da ponekad prednost pri upisu u vrtić imaju oni koji poznaju načelnika i koji je načelnik nazvao na telefon. Dakle, tako to ponekad izgleda kada ministarstvo propusti propisati univerzalne kriterije. Opet toliko o jednakim šansama. Osim toga i dalje se propustilo jasno odrediti kako uopće računamo cijenu vrtića nego se i to prepušta ili jedinicama lokalne samouprave ili ravnateljima privatnih vrtića koji to rade, a dodatno ono što je rekao kolega Bakić, dakle zanemarena su djeca nacionalnih manjina i što je vjerojatno najgore zanemarena su djeca sa teškoćama u razvoju. Dakle, mi ćemo podnijeti niz amandmana naravno u nastojanju da sugeriramo barem djelomična poboljšanja.

će govoriti poštovana zastupnica Selak Raspudić, a dijelit će vrijeme sa poštovanim zastupnikom Mirom Buljom.

U traženju stanke postavila sam retoričko pitanje je li naš ministar ikada promijenio dječje pelene? Isto vrijedi i za državnog tajnika i sve one koji su sudjelovali u izradi ovakvog zakonskog prijedloga i kojega sada promoviraju, jer da je netko doista mijenjao dječje pelene onda bi znao da je trenutna situacija u predškolskim odgojnim ustanovama neodrživa. Kako to izgleda? Imate dijete koje je još uvijek u pelenama, izvrši nuždu, vi kao odgajateljica koja pod sobom ima dvadesetoro djece odete do sanitarnog čvora da promijenite tu pelenu, a tko za to vrijeme čuva ostalu djecu? Citirat ću jednu odgajateljicu koja mi je doslovce rekla, svaki dan kad idem kući ja sam sretna što me nitko nije uhitio i što su sva djeca preživjela. E pa to je stvarnost našeg vrtićkog odgajanja djece. A da imamo one koji su upućeniji u sam proces onda vjerujem da nikada ne bi došli sa ovakvim zakonskim izmjenama koje imaju samo jedan cilj zadovoljiti Bruxellske kriterije sa kojima se svi možemo u teoriji složiti, ali u praksi se nećemo složiti oko načina, a način je preko koljena, preko koljena ugrožavajući sigurnost naše djece i prava naših odgajatelja. Jer ono što je ovdje cilj da pojednostavimo je sljedeće potrpati što više djece u što kraćem roku u vrtiće tako da bismo formalno zadovoljili kriterij, a nismo stvorili niti kapacitete, niti osigurali potrebno osoblje a već i danas u ovakvoj situaciji direktno ugrožena sigurnost naše djece. Dozvolite mi da podsjetim na doista cinično objašnjenje predlagatelja zakona koje nas upućuje na to kako će se uspjeti u pothvatu zadovoljavanja ovih kriterija proširivanja obuhvata djece. Kaže sljedeće: „S obzirom na to da se do 2030. predviđa ukupan pad broja djece rane i predškolske dobi za 15% to bi trebalo smanjiti izazov dostizanja sto postotnog upisa. S obzirom da su nam sve politike uključujući i demografsku i visoka razina korupcije toliko negativne da ljudi masovno iseljavaju i da imamo demografski pad eto isto će nam sada biti rješenje za problem neadekvatne vrtićke skrbi jer će biti manje djece. Znači ako HDZ uspješno nastavi sa ovakvom vladom, ovakvim politikama, nedostatkom demografske vizije i korupcijom smanjit će se broj djece pa više nećemo imati ovakve probleme. Ukratko osvrnut ću se na dva zakonska akta s obzirom na količinu vremena u pojedinačnoj raspravi nastavit ću sa dodacima. Članak 12. važećeg zakona propisuje zahtjev kvalitete i sigurnosti opreme i namještaja kojima se opremaju dječji vrtići, ali se ne propisuje da oni moraju odgovarati propisanoj kvaliteti. Znate kako se danas nabavlja oprema u dječjim vrtićima? Tako što odgajatelji se moraju ponižavati na način da žicaju, doslovce žicaju roditelje da im udjele sredstva. A na to nadovezano doista nevjerojatno objašnjenje koje sam dobila u ranijoj replici kada sam zahtijevala minimum toga da se uvaži amandman da djeca s teškoćama u razvoju moraju imati komunikacijskog stručnjaka, ne samo mogu. Rečeno mi je slušajte to se neće svidjeti jedinicama lokalne samouprave jer one nemaju novaca i one očekuju da mi to platimo. Odlično! Vi to platite. Ako smatrate da je to toliko bitno da to stavljate u zakon, onda to obvežite a sami to i platite. Jer država koja se ne može pobrinuti za svoje najosjetljivije društvene skupine, ne samo djecu, nego djecu s teškoćama u razvoju nije država, odnosno nije vlast koja rukovodi državom koja zaslužuje našu podršku. Ministri još jednom ću ponoviti koji predlažu zakone kojima je cilj samo formalno zadovoljavanje Bruxellskih kriterija, odnosno vlast koja ne čini sve da zaštiti najranjivije članove društva nije ona vlast i onaj zakon koji ćemo mi podržati. Sigurnost naše djece mora uvijek biti na prvom mjestu, a isto tako preduvjet te sigurnosti su upravo odgajatelji s pripadnim pravima i plaćama koji se za tu istu djecu brinu, a ne kao danas da masovno odlaze iz sustava u trenutku kad su najpotentniji s 10, 15 godina staža jer ne mogu izdržati ovaj pritisak i da Bogu zahvaljuju svaki put kad idu kući što su preživjeli još jedan radni dan. Je li to Hrvatska kakvu zaslužujemo? Možda da netko i od onih koji pišu zakone promijeni koje pelene pa se i založi za drugačije izmjene zakona.

Državni tajniče sa suradnicima, ključna tema demografska poglavito u nerazvijenim područjima je mogućnost jedinica lokalne samouprave zato ovo i je u biti ono o čemu tribamo raspravljati kod donošenja ovoga zakona jer bez zaključaka ako samo zakon donosimo kao mrtvo slovo na papiru da bi premostili određene stvari onda taj zakon nema smisao. U ovome zakonu mora biti cilj koji je zadan i gdje je Hrvatska bila 2000. godine u Barceloni Vijeće Europe je donilo da sva djeca 90% djece do 2020. godine imaju osigurane dječje vrtiće. I onda su razvijenije države su financirale nerazvijena svoja područja kao što mi imamo Liku, Gorski kotar, Zagoru, Slavoniju ne znam Zagorje su financirali država da bi opstali ljudi na tome području. Jel danas malo tko može opstati kao mlad čovjek, mlada obitelj na području gdje nema osiguran dječji vrtić. Međutim, 40% jedinca lokalne samouprave u RH nema mogućnosti osigurati i za jedno dite financijski kapacitet dječji vrtić. Što će biti u Lici, što će biti u Dalmatinskoj zagori. Ja mogu kao gradonačelnik kazati ono što sam dočekao, a vjerojatno tako i moji kolege drugi gradonačelnici pa mogu reći taj problem. Šta sam počeo, sad se gradi jedan vrtić, zahvaljujem se crkvi koja se gradi, grad sufinancira jedan dio crkve i tu će biti dječji vrtić

Međutim, što je problem? Problem je u tome što se mi svi gradonačelnici ja se trudim evo da se financira podigao sam sufinanciranje roditeljima sa 950 kuna na 1.450 kuna, svako drugo dijete je besplatno u dječjem vrtiću u Sinju. Međutim, gdje je tu država? Ja mogu dati i za škole gdje je županija proziva i dajem za škole koje županija osnivač zato što nije briga. Tako i za zdravstvo. Međutim, dječji vrtići su osnova svega. Ja moram pohvaliti tu te tete, podigao sam i njima plaća naravno … [[Govornik se ne razumije.]] sa financijskim kapacitetima koje imamo. Međutim, mi u Dalmatinskoj zagori, Lici, Gorskom kotaru, zaleđu dalmatinskom cijelom, mi jednostavno imamo problem financijskih kapaciteta. I najvećim dio tih općina nema mogućnost plaćati tete. Zato vi morate preuzeti, zašto bi u jednome gradu teta imala plaću 4.000 kuna, a u drugome 10.000 kuna i onda je sustav nepravedan.

I mislim i smatram i znam, sad evo i gradonačelnik koji ima praksu da je dječji vrtić osnovni osigurat dječji vrtić roditeljima koji rade i koji žele raditi osnovna demografska mjera. I država se mora uključiti i zbog Ustava koji ih poziva na jednakost i pozivam i pravobraniteljicu za djecu da se tu očituje i da te djelatnice tj. naše tete imaju iste plaće, al tu ne može bez države jednostavno nemoguće jel jedinica ovo u dobroj namjeri govorim, jel će nam odseliti sve jer niti jedan roditelj neće ostati u jedinici lokalne samouprave gdje mu nije osiguran dječji vrtić.

U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata sad će govoriti poštovana zastupnica Romana Nikolić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Hrvatska je na samome dnu u broju pokrivenosti djece predškolskim odgojem u odnosu na druge zemlje EU koja nam je nametnula obvezu da do 2022. godine uključimo 95% djece predškolske dobi u vrtiće. Prema zadnjim statističkim podacima udio trogodišnjaka obuhvaćenim predškolskim odgojem u EU Hrvatska ima 56% dok je na prvome mjestu Francuska sa 99,50% Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta trenutno u Hrvatskoj u 76 općina i gradova uopće nema organiziranoga vrtićkoga smještaja djece. Zbog nedostatnih i prebukiranih vrtića svake godine na listama čekanja ostane čak 5.000 djece predškolske dobi. Vlada je nedavno predstavila natječaj za izgradnju i opremanje vrtića sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti vrijedan 1,22 milijarde kuna kojem je cilj otvoriti novih 22.500 mjesta. A danas imamo Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju koji ne prati najavljenu vladinu mjeru. Nerealan je, ako smo svjesni da s početkom jeseni dolazi nova generacija vrtićanaca odnosno jasličara. Koliko će se do jeseni vrtića sagraditi ili sanirati, opremiti? Kao najčešći uzrok neostvarivanja prava na upis u vrtić navodi se nezaposlenost roditelja i pri tom se zaboravlja da je vrtić odgojno obrazovna ustanova kojoj je cilj kognitivni i psihosocijalni razvoj djeteta. Ovim se diskriminiraju u djeca i roditelji te se promovira društvena nejednakost čime se krši Konvencija o pravu djeteta koja zagovara najbolji interes djeteta. Najbolji interes djeteta obuhvaća i dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja i ona bi trebala biti jedna od stupova kvalitetne pronatalitetne politike. Znate li koliko je djece sada u skupinama, znate li da s njima u smjeni radi samo jedan odgojitelj? Vrtići nisu servis za čuvanje djece dok su roditelji na poslu nego su mjesta koja potiču zdrav psihosocijalni rast i razvoj djeteta u kojima se djeca socijaliziraju, obrazuju i odgajaju. A da budemo sigurni da će se to sve i provoditi imamo državni pedagoški standard koji je krovni dokument koji djeci osigurava ostvarivanje njihovih prava, a zaposlenicima u sustavu predškolskog odgoja kao i roditeljima služi kao alat za obranu istih, pa su vladajući došli na ideju ukidanja DPS-a i uvođenja pravilnika od strane samog ministra s kojim bi određivao broj djece u odgojno obrazovnim skupinama, kao i potrebna kvadratura i broj zaposlenih, ali su uz pritisak struke i roditelja ipak odustali. Državni pedagoški standard točno propisuje koliko djece smije biti u skupini, koliko odgajatelja mora biti uz djecu, koliko velike moraju biti sobe u kojima djeca borave, kakvo mora biti dvorište i čitav niz odredbi kojima je djeci zajamčen siguran boravak u vrtićima, a i on se ne poštuje i to treba osvijestiti. Cijena vrtića za roditelje ovisi o mogućnostima lokalnih proračuna, te svaka jedinica posebno donosi odluka o tome kolikim će iznosom sufinancirati punu cijenu vrtića koja se kreću od 1.400 do 3.300 kuna, a koliko će participirati roditelji.

Nedostatak stručnog kadra problem je već 20.g., a nitko se ne pita zašto nam nedostaje ljudi, zašto ljudi nisu u struci, zašto naši odgojitelji rade u turizmu ili idu u druga zvanja i zanimanja, zašto djeca sa teškoćama u razvoju ili darovita djeca često nemaju nekoga na raspolaganju koji će im pomoći da se integriraju u skupinu i ostvare svoj potencijal. Godinama naši odgojitelji rade na kratkim ugovorima što je potpuno suprotno Zakonu o radu, čak rade za istog poslodavca na istim poslovima jer postoji čudno tumačenje zakona i nema sudske prakse vezano za to. Tako su naši odgojitelji stalno u prekarnome radu, nemaju sigurnost zapošljavanja i nikad ne znaju koliku će plaću ovaj mjesec dobiti. To odbija ljude i zbog toga ne žele raditi ovaj posao, a i kada vidimo u kakvim uvjetima moraju raditi ne čudi činjenica da skoro nitko ni ne želi raditi u ustanovi. Novo zakonsko rješenje niti u jednoj od pet dimenzija kvalitete, pristupu osoblju, kurikulumu, praćenju i vrednovanju, te upravljanju i financiranju nije donijelo bolja rješenja od postojećih. Mnoge od predloženih izmjena čak su i lošije u odnosu na aktualne propise, narušavaju postojeću kvalitetu, nisu usmjerene na dobrobit djece, a posredno i dugoročno ni dobrobit društva u cjelini. Uvođenje izmjena bio bi korak nazad u odnosu na postojeće stanje. Broj upisane djece u skupini neće bit propisan niti određen tako da možemo očekivati povećan broj djece u skupinama i to iznad danas postojećeg ograničenja. Trenutno u svakoj jasličkoj i vrtićkoj skupini po smjeni radi jedan odgojitelj na 25 do 30-oro djece čime je već narušena kvaliteta predškolskog odgoja i obrazovanja. Uvođenje promjena znači da će još više mališana boraviti u sobi od 30 kvadrata, o njima će brinuti manji broj odgojitelja nego što je potrebno, a zapošljavat će se i nestručni kadar koji je jeftiniji. Napominjemo, manjak odgojitelja moguće je nadoknaditi omogućavanjem stjecanja kvalifikacije za zvanje odgojitelja svim srodnim zanimanjima, no to nikako, nikako ne može biti ograničeno samo na učitelje po posebnom programu za koji u ovom trenutku nije jasno kako će izgledati i što točno podrazumijeva. S obzirom na manjak odgojitelja na tržištu rada suglasni smo sa privremenim zapošljavanjem srodnih zanimanja na mjesto odgojitelja kao nestručna zamjena u slučaju da se na natječaj ne jave odgojitelji, ali isključivo u ograničenom vremenskom periodu do 2.g. Isto tako kako postoji veliki nedostatak mjesta u vrtićima, a sredstva za osnivanje predškolskih ustanova su ograničena i nedostatna, te se pojavljuje potreba za razvojem djelatnosti dadilje kao nadogradnje sustava skrbi o djeci stvaranjem zakonodavnog okvira za djelatnost dadilje stvoren je temelj za sigurno i standardizirano obavljanje ove djelatnosti. Ovim putem bi se omogućilo samozapošljavanje jednog dijela nezaposlenih osoba. Djeca s teškoćama u razvoju još jednom su zaboravljena i nisu stavljena u kategoriju može nego umjesto mora, a darovita djeca nisu čak ni spomenuta. Ovo je jedna od najvećih diskriminatornih odredbi koje sadrži ovaj zakon. Ono na čemu inzistiramo je da sukladno potrebama djece s teškoćama u razvoju, pomoćnici i komunikacijski posrednici moraju zaposliti se u dječjem vrtiću. Postoji potreba dodatnog zapošljavanja samih odgojitelja, minimalno po 3 odgojiteljice u svakoj skupini. Također smanjiti broj djece u grupama na maksimum 15-oro djece u skupini, tada će svako dijete dobiti adekvatnu naobrazbu tijekom pohađanja predškolskog odgoja, nezaposleni roditelji će ostvariti radni odnos i potaknut će se tako buduće studente u upisivanju predškolskoga odgoja jer će ih posao nakon završetka studija čekati u jednoj od ustanova predškolskog odgoja. RH koja je kao potpisnica obvezna to ispoštovat do 2022.g. nije stvorila preduvjete za ispunjenje te obveze. Na nedostatak kapaciteta odgojitelja i financijskih sredstava reagirala je donošenjem prijedloga zakona koji će sniziti već ionako upitnu kvalitetu sustava ranog i predškolskog obrazovanja. Kvaliteta ovog sustava nužna je za dobar početak optimalnog razvoja svakog djeteta. Koje su zapravo kratkoročne mjere na koje Klub Socijaldemokrata inzistira? Otvoriti veći broj vrtića, osigurati nesmetani rad predškolskih ustanova tijekom ljetnih praznika, obveza uključenja djece sa teškoćama u razvoju, osigurati da u svakom vrtiću postoji skupina koja prima djecu čiji roditelji rade u smjenama, rad vrtića subotom i nedjeljom gdje postoji potreba, omogućiti upis djece u predškolske programe tijekom cijele godine, mogućnost da nezaposleni roditelji mogu povremeno ostaviti dijete u vrtiću, najviša cijena programa ne bi smjela prelaziti 10% neto prosječne plaće, zaposliti radne terapeute, JLS trebaju se uključiti u sufinanciranje programa privatnih i alternativnih vrtića. Dugoročna mjera na kojoj Klub Socijaldemokrati inzistiraju je osigurati jamstvo da svakom djetetu s navršenih godinu dana života je mjesto u predškolskom odgoju. Ovakav konačni prijedlog zakona ne mijenja radne uvjete, ne zaustavlja diskriminaciju djece, odgojitelja, roditelja, ne pruža jednakost djece sa teškoćama u razvoju, darovita djeca nisu ni spomenuta, prednosti upisa piše se svašta, o izmjenama financiranja je kaos, a o nedostatku stručnog kadra nestručni i jeftini kadar. S obzirom da se od prvog do zadnjeg članka ne postiže cilj koji bi ovaj zakon trebao i predstavljati, a to jednako dostupan, kvalitetan i siguran vrtić za svu djecu pod jednakim uvjetima što i dokazuje niz podnesenih amandmana od oporbenih klubova zakon treba iznova pisati i stoga Klub Socijaldemokrati će podnijeti zaključak za treće čitanje. Izvolite. Predsjedniče, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima i poštovane kolegice i kolege, nažalost za veliki broj djece i njihovih roditelja u Hrvatskoj mjesto u vrtiću je mislena imenica, a mnogobrojna područja uopće nemaju ni vrtića ni jaslice. Ako ih ima kronični je nedostatak prostora. Uključenost djece u program ranog i predškolskog odgoja kreće se od 0 do 70% dok je nacionalni prosjek otprilike 55% Hrvatska je u prioritetima i planovima odlučila do 2030. godine uključiti 95% djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. U EU nasuprot tome je u prosjeku 93% djece u dobi do 4 godine do početka dobi obaveznog obrazovanja upisano je u predškolski odgoj, a dok je situacija znatno drugačija u pogledu mlađe djece. U EU nećete vjerovati samo je 30% djece mlađe od 3 godine pohađa rani predškolski odgoj. Pristup i kvaliteta dva su glavna pitanja ovog programa s kojim se trenutačno suočavaju donositelji politike i u europskim zemljama. Omogućavanje pristupa svima bez osiguranja kvalitete možda ne bi donijelo željenu dobrobit djeci. Isto tako pružanje visokokvalitetnog ranog predškolskog odgoja bez osiguranja dostatnih kapaciteta isto tako nije prihvatljivo. Zato je to bio i još uvijek jest jedan od glavnih prioriteta politike u velikom broju i europskih zemalja. Različita gledišta u europskim zemljama na pristup i kvalitetu odražavaju u se u cjelokupnom uređenju sustava ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Ako sustav hoćemo unaprijediti i poboljšati činjenica je da se država mora uključiti u taj dio obrazovanja jer su velike razlike u proračunskim mogućnostima jedinica lokalne samouprave koji istodobno imaju autonomiju u pogledu donošenja odluke o tome kolika će sredstva uložiti u rani predškolski odgoj. Osim infrastrukture za koju je Vlada RH osigurala iznos od 1,6 milijardi kuna iz Nacionalnog plana oporavka na koji se sve jedinice lokalne samouprave mogu prijaviti, mislim da je od 1. svibnja otvoren natječaj, time je planirano povećanje kapaciteta predškolskih ustanova skoro za 22.500 mjesta, ali nužna je ovdje i izmjena zakonskog okvira. Zakonom se među ostalom predlaže uspostavljenje nacionalne mreže dječjih vrtića kako bi se poboljšalo planiranje potrebe izgradnje i dogradnje predškolske ustanove s ciljem smanjenja razlike u razvijenosti i time se omogućilo veći prihod djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te što je onaj možda najbitnije, a često se ovdje zanemaruje, čuli smo uređuje se i mogućnost osiguranja sredstava za fiksalnu održivost dječjih vrtića čijim osnivač jedinice lokalne i područne samouprave i to na temelju mjerila kriterija razvijenosti. Također je pohvalno da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja prilikom izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju poslušalo i struku i odustalo od ideje da se broj djece u odgojno obrazovnim skupinama više ne propisuje državnim pedagoškim standardom. Iako mislim da nije dobro što je prihvaćen prijedlog kojim se omogućuje zapošljavanje učitelja primarnog obrazovanja na radno mjesto odgojitelja i smatram da je riječ o nespretnom i nedovoljno kvalitetnom rješenju u svrhu nadomještanja nedostatka stručnih kadrova. Nije tajna da su danas veliki problem brojnih vrtića osim nedostatka prostora i loši uvjeti u kojima osobito u zagrebačkim vrtićima jedan odgajatelj radi samo u smjeni sa 20 i više djece. Znamo i sami kad ne možemo doma sa 2 djece izaći na kraj, a gdje sa njih 20. Nedvojbeno je zbog nedostatka stručnog osoblja to veliki problem, a prijedlog zakona taj problem rješava omogućavanjem brze prekvalifikacije u svrhu stjecanja zvanja odgojitelja isključivo učiteljima primarnog obrazovanja. Činjenica je da odgojitelja nedostaje ali predložena rješenja ne čine mi se i najsretnijim iako je smišljena u najboljoj namjeri. Ako je to baš nužno treba učitelje također omogućiti rad na radno mjesto odgajatelja kao nestručno zamjene dok zvanje odgajatelja treba stjecati pod istim uvjetima koje vrijedi za odgajatelje predškolske djece. Također smatram da mogućnost da ravnatelji dječjih vrtića bude osoba sa završenom višom tj. dvogodišnjom školom nije dobro rješenje s obzirom na to da svi članovi stručnog tima imaju završeno visoko obrazovanje. Zašto ravnateljima nije uvjetovano da u tijeku mandata završe još dodatno obrazovanje kako bi stekli visok stupanj obrazovanja. Znamo i sami da često kod nas u obrazovnom sustavu netko kad dođe na mjesto ravnatelja uglavnom to obuhvaća funkciju koja traje do kraja života. Tako i barem većina njih to smatra. Problem predškolskog programa koji je obavezan za svu djecu godinu prije polaska u školu ne provodi se s obzirom na to da roditelji djecu ne upisuju pa ostaje pitanje na koji način će se roditelji potaknuti na ispunjavanje obaveza upisa djece odnosno tko će i kako kontrolirati ispunjavanje tih obaveza. Obavijest o upisima postoje svake godine, ali ih roditelji zanemaruju jer smatraju da njihovo dijete nije spremno za školu pa će dobiti odgodu ili ne znaju da je program obavezan i da dijete moraju upisati. Osvrnuo bi još i na nešto što nije povezano sa zakonom, a kako ja dolazim iz Zagreba vezano je sa predškolskim odgojem i obrazovanje u Gradu Zagrebu, o tome sam čak i u replici ministru, državnom tajniku naveo, a tiče se prijedloga zagrebačke gradske uprave o prenamjeni mjesnih odbora zbog manjka kapaciteta u dječjim vrtićima. Doista ne razumijem od kud ideja da se potpuno neadekvatni objekti prenamijene za boravaka male djece. U velikom broju tih objekata ne postoje adekvatni uvjeti koji se odnose na grijanje, sanitarne čvorove i toplu vodu. Nepoznato je i koliko će u konačnici koštati prenamjena tih prostora s obzirom na to da se moraju uskladiti sa mjerilima DPS-a pogotovo sada kada znamo da je u NPOO su predviđena mogućnost participiranja iz tih sredstava za izgradnju novih vrtića. Mjesni odbori su prostorije koje služe građanima za razna događanja i jednostavno ne mogu shvatiti kako se netko pored svih ostalih mogućih praznih gradskih prostora uopće sjetio takve bedastoće. Zaključno, smatram da se ovim izmjenama zakona uz određene nedostatke ipak znatno poboljšava standard predškolskog odgoja te se omogućuje poboljšanje uvjeta u dječjim vrtićima kako prostornih tako i kadrovskih. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Danas je pred nama zakon koji je izazvao golemo zanimanje struke, javnosti, čak i znanstvenika jer se radi o zakonu koji je jako bitan za djecu i njihovo obrazovanje. Osim zanimanja zakona, a posebno u prvom čitanju te tijekom javnog savjetovanja izazvao je zaista ogromno negodovanje i zabrinutost svih aktera. Ujedinili su se brojni sindikati, udruge, odgajatelji, roditelji, znanost pisale su se peticije, skupljali potpisi, najavljivao prosvjed, a sve kako bi se ukazalo na manjkavosti, ali i na štetne posljedice donošenja zakona. Ono što je predstavljalo najveću zabrinutost bila je mogućnost stavljanja izvan snage državnog pedagoškog standarda o minimalnom broju djece po skupini što bi za posljedicu imalo povećanje broja djece po skupinama, a što je očekivano izazvalo brojne oštre reakcije. Državni pedagoški standard vrlo je bitan jer definira zakonske uvjete od onih prostornih, tehničkih, kadrovskih, brojčanih koji moraju biti osigurani da bi djeca kvalitetno prolazila kroz sve odgojno obrazovane procese u vrtiću, a koji uz naravno odgovarajuće i primjerene kompetencije odgajatelja utječu na razvoj svakog djeteta. Treba naglasiti da je vrtićka dob ključna za otkrivanje djetetovih potreba, ali i potencijala stoga bi svaki propust nažalost itekako se mogao negativno odraziti na odgoj, ali i odrastanja djece. Ono što svakako moram reći naravno ovisi od županije do županije, negdje je stanje bolje, negdje lošije, ali općenito uvjeti rada većini predškolskih ustanova već su duže vrijeme alarmantni. Uskoro kreću upisi u vrtiće i jaslice za 2022. i '23.g. što većina roditelja predstavlja izuzetan stres jer ne znaju hoće li uopće dobiti mjesto za svoje dijete odnosno djecu iako udovoljavaju svojim uvjetima. To je zato što nažalost u većini vrtića kapaciteti su popunjeni, a odgajatelji preopterećeni. Ono to je jako tužno za svako dijete je to da vrtić nikako ne bi smio postati čuvalište već bi to trebala biti odgojno obrazovna ustanova što znači da bi se odgajatelji morali moći posvetiti svakom djetetu na odgovarajući način u skladu s njegovim potrebama. Ne smijemo zaboraviti da je prošle godine samo u četiri najveća hrvatska grada Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci ostalo neupisano više tisuća djece. Jednostavno nema mjesta ni u gradskim ni u privatnim vrtićima, unatoč tome što su grupe popunjene i više nego bi trebale biti. Situacija jest neodrživa kako za roditelje, kako za odgajatelje, kako za sigurnost djece, ali rješenje nikako nije još dodatno popunjavanje i onako pretrpane grupe. Mi moramo pod hitno raditi na unapređivanju kvalitete odgojno obrazovnog rada u vrtićima upravo radi dobrobiti, ali i sigurnosti naše djece i to nisu floskule, to je nešto što je nužno i što je potrebno čim prije jer činjenice od koje se ne može pobjeći jest to da vrtića kronično nedostaje i da su odgojne skupine pretrpane. Ono što također struka vidi kao problem ovog zakonskog rješenja jest mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja na radno mjesto odgajatelja kako bi se tako nadomjestio nedostatak stručnog kadra, no ovo stvarno je ad hoc rješenje jer iako je činjenica da odgajatelja nedostaje velika je razlika između ova dva radna mjesta, između ova dva studija zato što odgajatelji nakon studija moraju 12 mjeseci biti pripravnici, položiti stručni ispit dok bi učitelj uz brzu prekvalifikaciju stekao zvanje odgajatelja. Konačnim prijedlogom zakona ipak su se specificirali i postrožili uvjeti za prekvalifikaciju odnosno dokvalifikaciju kao i za rad takve osobe jer ipak ne može odmah raditi samostalno, već može raditi samo uz još jednog ovlaštenog odgajatelja, ali struka i dalje nije zadovoljna ovakvim zakonskim rješenjem jer realno ovo je brzinsko rješenje, ali glavni problem se i dalje dublje gura pod tepih. Struka također ističe kako je odnos zakonskog prijedloga prema djeci s teškoćama u razvoju upitan jer i dalje ostaje određena samo mogućnost da se djetetu kojem je to potrebno osigura pomoćnik odnosno komunikacijski posrednik. No u čl. 24.a st. 3. nisu specificirane kompetencije koje mora imati ta osoba već je samo naveden stupanj obrazovanja, a ne navodi se ni radni status kako ni konkretne zadaće tih osoba. Sve u svemu znamo za dugogodišnji problem predškolskih ustanova, no neko konkretno rješenje se ne nalazi. Naravno treba jasno istaknuti da nije u svim dijelovima Hrvatske ista situacija. No ondje gdje ima problema treba konačno naći konkretna i dugoročna rješenja. Mislim da je svima u interesu da naša djeca dobiju adekvatno predškolsku skrb i odgoj. Naglasak je prvenstveno na tome da dobiju, a nakon toga da zaista bude kvalitetno i temeljito. Također tu se treba pomoći i odgajateljima koji zaista imaju jako puno zahtjevnog posla. Činjenica je da nam što hitnije trebaju novi vrtići kako roditelji ne bi trebali tražiti neke alternative i to najčešće vrlo skupe. Pohvalna je činjenica da se zakonodavac brine o pitanju smještaja djece u vrtić ili školsku ustanovu u kojoj se izvodi radi i predškolski odgoj za obrazovanje, osobito u ruralnim područjima, ali ostaje otvoreno pitanje financiranja tih obveza koje bi po prijedlogu ovog zakona trebale biti u ingerenciji ili na teret jedinica lokalne samouprave. Ovdje smatram bitni naglasiti kako država mora iznaći sredstva u ovom proračunu kako bi zajedno sa jedinicama lokalnih samouprava provela ovaj zakon. Apeliram na ministra da posluša argumente struke i da iznađe način kako na kraju cijele ove priče isključivo radi ispunjavanja ciljeva koje moramo dostići po Barcelonskom sporazumu ne ispaštaju djeca jer bi to za sve nas roditelje, građane, donositelje zakona bilo nedopustivo. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, evo prvo bih se osvrnuo na izjave kolegice Orešković koja se začudila mojoj tezi iza koje i dalje stojim da svi oni koji su podržali ukidanje mjere „majke odgajateljice“ promoviraju politiku smrti. Rak rana hrvatskog društva je demografija i oni koji to ne shvaćaju žive u nekom paralelnom svijetu. Za razliku od kolegice Orešković ja sam bio godinama u izvršnoj vlasti i donosio niz mjera koje su vrlo bitne za demografsku obnovu društva upravo za obitelji sa 3 i više djece. I upravo sam ja jedini ovdje u Hrvatskom saboru dao prijedlog da se mjera „majke odgajateljice“ uvede na razini cijele države jer bi ona posebice došla do izražaja u pasivnijim krajevima gdje inače žene imaju drastično niže plaće od ostatka RH. Upravo u tim krajevima je demografski najlošija slika, od istočne Slavonije, Baranje, Srijema, Dalmatinske zagore, Banovine, Like. Nažalost vladajući su to odbili. Ti isti vladajući koji u Gradu Zagrebu optužuju gradonačelnika Tomaševića što je ukinio tu mjeru. Tako da cinizmu i farizejstvu nikad kraja. No, vratimo se mi samom zakonu. Najgore što se može dogoditi za jedan zakon kad vam struka taj zakon osporava. To se upravo događa sa ovim konačnim prijedlogom zakona. Pa tako među ostalim brojni stručnjaci smatraju da ovaj zakon mora ići na doradu kao što je Sekcija predškolskih pedagoga Grada Zagreba i pridruženih članica koja obuhvaća Grad Zagreb i više od 10 hrvatskih županija, Hrvatska psihološka komora, Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi Hrvatskog psihološkog društva, Sekcija predškolskih logopeda Hrvatskog logopedskog društva, Sekcija edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja, Hrvatska komora medicinskih sestara.

I to samo pokazuje da ljudi koji imaju iskustava u radu sa djecom predškolske dobi uistinu imaju pravo reći ukoliko nešto u zakonu nije dobro i ukoliko nešto treba mijenjati. Naime, ovim zakonom koji ima niz manjkavosti resorni ministar ima ogromne ovlasti te on donosi pravilnik kojim će se utvrditi broj djece u odgojno obrazovnim skupinama. Dolazi do rušenja državnog pedagoškog standarda koji je izglasan upravo ovdje u Hrvatskom saboru. Osim toga omogućava se učiteljima primarne nastave ili razredne nastave da zbog manjka odgajatelja mogu raditi u vrtićima uz obveznu prekvalifikaciju i na taj način se omalovažava upravo odgajateljska struka koja je kako i državni tajnik kaže jedna od najškolovanijih u EU. Pa se postavlja pitanje zar nije diskriminirajuće dozvoliti jednoj struci srodnog zanimanja prekvalifikaciju zbog navodno nedostatka odgajatelja, a istovremeno ne ponuditi reciprocitet odnosno omogućiti odgajateljima da isto tako mogu predavati u osnovnim školama razrednu nastavu uz mogućnost prekvalifikacije. Ne može izlika biti nedostatak odgajatelja na tržištu. Mi imamo godina nedostatak liječnika ali nisam čuo ni iz jednog ministarstva da nude mogućnost prekvalifikacije veterinarima, stomatolozima da postaju liječnici opće struke ili specijalisti jer ih nemamo dovoljno na tržištu.

Naime, nažalost informacije koje imamo pokazuju nam zabrinjavajuću činjenicu kako mnogi odgajatelji rade na zamjenama uz kratke ugovore o radu, a neki čak i po 10 i više godine na ugovore na određeno što nije u skladu sa Zakonom o radu. Upravo ta neizvjesnost ponukala je mnoge odgajatelje na druga radna mjesta pa i na odlazak iz države. No, tu nije kraj i pripravnici znaju skupljati kratkim zamjenama svoj pripravnički staž mjesec po mjesec kako bi sakupili potrebnih 12 mjeseci i stekli pravo na polaganje stručnog ispita. Pitamo se ako je država propisala obvezu pripravničkog staža onda mora naći i način kako isti osigurati. Ovakvim pristupom teško ćemo privući, a kamoli zadržati stručan kadar u predškolskim ustanovama. A da ne pričamo o neujednačenim ekonomskim cijenama vrtića jer su oni većinom u vlasništvu JLS, pa u startu roditelj odnosno djeca nemaju iste početne pozicije jer ovise jesu li rođeni odnosno je li žive u nekoj bogatijoj općini koja će financirati u 100%-tnom iznosu vrtiće kao što imaju neki gradovi i općine ili žele pak u siromašnijoj općini ili gradu gdje su roditelji primorani po djetetu plaćati po tisuću i više kuna.

U ime Kluba Hrvatskih, u ime Kluba SDP-a sad će govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica sabora Sabina Glasovac, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovana načelnice. U ime Kluba SDP-a želim reći par riječi o ovom konačnom prijedlogu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju za koji mi je prvo žao što mu se nije izmijenio naziv jer mi trebamo govoriti o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, a ne samo o predškolskom odgoju i obrazovanu, to je prvo. Drugo, hvalevrijedna je inicijativa i težnja ovoga zakona da RH sukladno europskim trendovima se obveže da do 2030.g. poveća obuhvat djece u vrtićima od četvrte godine do polaska u školu na 97% obuhvata i tu nema ništa sporno.

Međutim mi u novim zgradama nismo oskudijevali ni prethodnih nekoliko godina kad su nam bili na raspolaganju fondovi EU. Međutim naš ključni problem je da ne gledamo dugoročno, ne gledamo vizionarski i ne gledamo što ćemo s tim zgradama kada iste osiguramo na način hoćemo li uspjeti postići ono što nam svima treba biti ključni cilj, a to je zapravo ostvarivanje odnosno omogućavanje ključnog prava svakom djetetu na pristupačan i kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Da bismo u tom cilju uspjeli mi moramo osigurati znači nekoliko preduvjeta, a to je dostupnost, cjenovna pristupačnost i kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dva su ključna problema s kojim se suočavaju već sada jedinice lokalne uprave i samouprave.

To vidimo po Gradu Zagrebu. Godinama se imalo novca, imao se ogroman proračun, međutim bivši pokoji gradonačelnik nije činio apsolutno ništa da bi gradio i osiguravao nova vrtićka mjesta. Zato danas i jesmo u situaciji da govorimo o jednoj mjeri koja je trebala zapravo smanjiti pritisak na vrtiće koji se nisu gradili na način da se djeci brani odlazak u vrtiće, a da se ženama brani odlazak na tržište rada. To je put kojim ne smijemo ići jer je u više navrata dokazano istraživanjima zašto je iznimno važno da svako dijete prije polaska u školu pohađa, pohađa jedan oblik programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Nije ni Osijek daleko kada govorimo o poštivanju odnosno ne poštivanju državnog pedagoškog standarda. To je jedan problem. Drugi, problem je, su one JLS, često i one manje koje nemaju toliko sredstava, ali imaju osjećaj za čovjeka i imaju osjećaj za dijete i oni osiguravaju dovoljan broj vrtićkih smještajnih mjesta, čak i lijepo sufinanciraju tako da bi što manji teret pao na te roditelje da moraju plaćati basnoslovne cijene vrtića za koje nemaju novca, ali događa se to da se oni suočavaju s ovim drugim problemom da de facto nemaju sredstava kako bi održavali hladni pogon i troškove koji ti vrtići za sobom nose i taj problem neće nestati kada mi izgradimo iz europskih fondova još novih vrtića do 2030.g., kada osiguramo još 22 tisuće novih mjesta, neće, taj problem će se samo produbiti. Zašto to govorim? Govorim to zbog toga što jedna od ključnih prepreka u namjeri da Hrvatska kao zemlja uspije u ispunjenju ovog cilja da imamo 97% obuhvata djece do polaska u školu od četvrte godine u vrtićima će biti upravo to financiranje i to je političko pitanje. To je jedno od ključnih političkih pitanja RH. Ovakav način financiranja naprosto više ako je do sada i bio koliko toliko održiv, a nije, više neće biti takav. Zašto? Zato jer postoji znači ako uzmemo pretpostavku da je financiranje isključivo u nadležnosti JLS od kapitalnih ulaganja u infrastrukturu do financiranja tekućih troškova održavanja, režija, opreme zaposlenika, to znači da postoji 556 mogućih oblika njihova uređenja. Autonomija JLS u pristupu pružanja usluga ranog i predškolskog odgoja znači da premda se odgovornost ostavlja na lokalnoj razini ne postoje norme ili standardi zadani na državnoj razini koji se tiču cijene ili financiranja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i nedostatak bilo kakvog ujednačavanja, mehanizma ujednačavanja između jedinica lokalnih samouprava, također će pojačati nejednakost između tih jedinica lokalnih samouprava pa je tako stopa upisa u najrazvijenijim jedinicama lokalnih samouprava 5 puta veća od onih u najmanje razvijenim pa tako neke jedinice lokalne samouprave imaju obuhvat preko 75%, a neke dostižu jedva 30%, što se vrlo jasno može vidjeti iz izvora UNICEF-a. U prosjeku u 2018. g., malo više od 10% proračunskih sredstava jedinica lokalnih samouprava utrošeno je na rani i predškolski odgoj i obrazovanje, na jaslice i vrtiće, što je drugi najveći financijski izdatak nakon cestovne infrastrukture. Decentralizacija ovlasti bez osiguravanja sredstava i značajne odgovornosti za pružene usluge izravno vodi do velikih razlika u troškovima i načinima financiranja, što u konačnici vodi do toga da na djetetove mogućnosti pristupa ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju ozbiljno utječe mjesto stanovanja. To znači da dijete koje je rođeno u Umagu, njegov roditelj će cijenu vrtića platiti nula, odnosno uopće ju neće platiti, a dijete koje je rođeno, primjerice, u Konavlima, će platiti roditelj 800 kuna. Djeca nisu kriva zbog toga gdje su rođena i kakvi su prioriteti njihove jedinice lokalne samouprave i o tome, gospođe i gospodo moramo ozbiljno ovaj razmišljati. U ovom trenutku, u Hrvatskoj se 0,59% BDP-a izdvaja za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a od toga samo 1%, od tog 0,59%, 1% dolazi iz državnog proračuna, ostatak dolazi iz jedinice lokalne samouprave, tu se taj balans mora učiniti. Druga prepreka namjeri ovog zakona, jednako kvalitetno obrazovanje je zapravo ovaj nedostatak stručnog kadra i uvođenje srodnih zanimanja u praksu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja. Nemamo dovoljno stručno zastupljenog kadra. U redu. Privremena mjera može biti ovo da se učiteljima primarnog obrazovanja omogući da u roku od 2 godine se prekvalificiraju, da uđu u dječje vrtiće, ali ne pod uvjetima koje ste vi propisali. Oni ne mogu imati posebno, oni moraju tretirani kao pripravnici, kao i svi drugi, moraju položiti stručni ispit, može se opći dio, recimo, zanemariti, ali naprosto to ne može i ne smije biti dugoročna mjera. Ja vas pitam, ako smo znali da je 2018. g. po jednom istraživanju je potreba za odgojiteljima bila negdje oko 3000, a svake godine upisujemo kvotom negdje oko 500, ja vas pitam, što smo napravili, odnosno što paralelno uz ovaj Zakon radite da 2030. g. s predstavnicima fakulteta osigurate adekvatan broj stručno zastupljenog kadra koji će moći nositi kvalitetu rada u odgojno obrazovnim skupinama u vrtićima. I da zaključim, odnosno da privodim kraju. Namjera je jedno, a put je drugo. Znači moramo preuzeti kao država dio odgovornosti, razmisliti o novom modelu sufinanciranja kako bi pravo djeteta bilo upravo to pravo neovisno o imovinskom stanju njegovog roditelja ili tome gdje je rođen, jednako tako voditi računa o onima koji rade u vrtićima, da njihova radna prava ne bi bila različita odnosno ovisila o tome gdje im je mjesto rada. Ovaj Zakon mora biti pravedan i mora jamčiti jednakost za apsolutno svako dijete u Hrvatskoj. Reći ću još nešto u pojedinačnoj raspravi, imat ćemo dosta amandmana, nisam se sad osvrtala na pojedinačne dijelove zakona koji zasigurno ima dobrih, ima manje dobrih rješenja, ali mislim da smo pred velikim izazovom, da moramo shvatiti ozbiljnost situacije i da ne smijemo tražiti instant rješenja kako ćemo povući što više sredstava iz EU fondova.

Evo, pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i podržavamo ovu odličnu namjeru kojoj je cilj da se rani i predškolski odgoj učini najboljim, a to je iznimno važno za cjeloviti razvoj osobnosti. Različita znanstvena istraživanja pokazala su kako djeca koja su pohađala dječji vrtić odnosno sustav predškolskog odgoja i obrazovanja postigli bolji rezultat u školi. Rani predškolski odgoj i obrazovanje temelj je cjeloživotnog obrazovanja pojedinca pomoću kojeg kreira, osigurava jednake mogućnosti svima. Donošenjem odluke o obaveznom pohađanju programa predškole 2014. g. za svu djecu od 6,5 i 7 godina te dvije godine prije polaska u školu, djecu s teškoćama u razvoju i djecu kojima hrvatski jezik nije materinji jezik omogućene su jednake obrazovne mogućnosti svoj djeci u Hrvatskoj. Osim navedenog, važno je istaknuti da je Rezolucija Vijeća EU o Strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire od 2021. do 30 predloženo sudjelovanje djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju najmanje 96% u dobi od 3.g. do uključivanja u obavezno osnovnoškolsko obrazovanje. Države članice, pa tako i RH složile se u pogledu navedenog cilja na razini EU koji je potrebno ostvariti. Prema Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. obuhvat djece od četvrte godine do početka obaveznog obrazovanja predškolski odgoj i obrazovanje trebalo bi se povećati na 97% Stopa upisa u dječji vrtić i njezin rast vrlo su neujednačene i nejednako raspoređene diljem naše domovine.

To pretpostavlja ozbiljnu nepravdu sustava jer djetetova šansa da iskoristi prednost koju pruža sustav upisa u rani predškolski odgoj i obrazovanje uvelike ovisi o tome gdje živimo. Nadam se da će ovaj zakon riješiti te dileme i da će sva djeca širom lijepe naše domovine imati jednake uvjete i biti uključene u primarno obrazovanje odnosno u rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Zbog toga je i dalje potrebno raditi na širenju kapaciteta za smještaj djece u dječje vrtiće. Prvi preduvjet dobrog planiranja i stvaranja novih kapaciteta je izrada mreže škola dječjih vrtića na nivou RH, a ovim se zakonom to predlaže da bude ministar taj koji će donositi izradu nacionalne mreže dječjih vrtića. Iako smo u posljednjih godinu dana izgradili, rekonstruirali, dogradili ukupno 498 vrtića ukupne vrijednosti 2 milijarde kuna, te su povećani ne samo kapaciteti za smještaj već i obuhvat djece u programima predškolskog odgoja i obrazovanja.

Porast broja djece uključen je u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz zadržavanje postojeće kvalitete zahtjeva i osiguravanje kadrovskih preduvjeta za rad s djecom i to najprije visokoobrazovnih odgajatelja, prvostupnika magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Zbog dobrobiti djece, a s obzirom na to da istraživanja jasno upućuju kako samo visokokvalitetni pedagoški programi vode pozitivnom odgoju i obrazovnom učinku odnosno socijalnim, kognitivnim, emocionalnim i tjelesnim razvojima djece. Minimalni preduvjet širenja dostupnosti predškolskog programa je zadržavanje zatečene razine omjera broja odgajatelja i djece. Dostatan broj odgajatelja, a time i povećani obuhvat djece u predškolskim programima moguće je osigurati izmjenama odredbi koji će omogućiti pripravnicima, kao i osobama bez položenog stručnog ispita zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz uvjet da se u propisanom roku položi stručni ispit, kao i način da se zakonski omogući prijelaz radnika iz jednog vrtića u drugi vrtić. U ustanovama u kojima ima nedovoljno mjesta za upis svu djecu treba napraviti kriterije da bi se mogao ostvariti prednost, prednost prilikom upisa. Tu se misli na djecu koja su rođena do 1. travnja tekuće godine i koja su navršila 4.g. života, oni bi trebali imati prednost, nakon toga roditelj invalida djece Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje i više djece i, itd. Nadalje, s ciljem stvaranja dodatnih kadrovskih uvjeta u predškolskom odgoju i obrazovanju ovim zakonskim prijedlogom daje se mogućnost zapošljavanja učitelja primarnog obrazovanja za izvođenje programa predškole ne samo u školskim ustanovama već u dječjim vrtićima uz obvezno stjecanje kvalifikacije za odgajatelje. Hrvatski klasifikacijski okvir gdje kaže da na raspisani natječaj ako se ne javi stručna osoba odnosno odgajatelj onda se može zaposliti učitelj primarnog obrazovanja uz uvjet da stekne kvalifikaciju odnosno u roku 2.g. položi predviđene kolegije. Dakle, moramo ovdje razjasniti, ne može učitelj jednako konkurirati na natječaj kao i odgajatelj tamo gdje postoji odgajatelj, znači odgajatelj automatizmom ima prednost, a u onim mjestima gdje se ne javi odgajatelj onda se može zaposliti učitelj primarnog obrazovanja uz ove uvjete.

Po meni obavezan kolegij za učitelje i odgajatelje su suradnja vrtića i škole, neophodno je uskladiti kurikule predškole i 1. razreda osnovne škole radi lakšeg prijelaza i definirati tko će i gdje provoditi programe predškole.

Pomoćnici u vrtiću za rad s djecom s teškoćama ne mogu biti ljudi koji će ajmo reći steći određenu kvalifikaciju i dovoditi ih u istu poziciju kao odgajatelje s fakultetskom diplomom i radnim iskustvom. Provedena istraživanja su zapravo pokazala da oni nemaju dovoljno kompetencije raditi sa tom djecom i važno je istaknuti kako se omogućava zapošljavanje trećeg odgajatelja ili pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju kao i stručni komunikacijski posrednik u ustanovama koje provode rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Sami smo svjedoci da smo imali ovdje dobru stvar kad su bili u pitanju upisi u srednju školu. Znači stvorila se kritička masa koja je bila zadovoljna s tim, tako da mislim da će i uvođenjem elektronskog upisa u dječji vrtić puno olakšati evidenciju, rokove unosa podataka kao i potrebe zaštite podataka od zloupotrebe, uništavanja gubitka, neovlaštenih promjena ili pristupa a u skladu sa odredbama popisa koji se uređuju, zaštita osobnih podataka kao i vođenje podataka za pojedinačnu ustanovu. Klub HDZ-a zahvaljuje na donošenju zakona Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, dobar dan. Dakle u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku želim onima rijetkima koji nas gledaju reći i naglasiti još jedanput da je Hrvatski sabor kako to uče i djeca na predmetu politika i gospodarstvo zakonodavno tijelo u kojoj se većina formira na način da 76 ljudi stvori tu većinu i onda podržava sve ono što Vlada RH pošalje ovdje, a mi ostali, posebice saborski oporbeni zastupnici smo statisti koji pokušavaju ukazati na neke stvari. Međutim, ovo je zgoda da jedan zakon oporbeni zastupnici mogu braniti zbog toga što je ne jedna nego 8 koliko sam ja vidio na dopisu, barem 8 odgovornih stručnih, strukovnih udruga poslalo svoje primjedbe na 16 stranica. Mi smo Hrvatski sabor, mi smo reprezent hrvatskoga naroda. I ako nam to ti ljudi kažu i ako to ljudi traže od nas što se opirete toliko? Koji je to vaš interes da ne prihvatite ono što govori struka? A hrvatska javnost mora znati da mi oporbeni zastupnici svi da se skupimo na hrpicu ne možemo skupiti tih 76 ruku i kazati nemojte raditi ovakav zakon. Ovo je loše zakonsko rješenje jer se direktno tiče demografije, direktno. Dakle, neki su se iznenadili, ja sam o tome pisao pjesme davnih dana još kad se nije smjelo o bijeloj kugi. Govorio sam o tome kako nas je sve manje i manje. U Irskoj, u Njemačkoj. Ali u Hrvatskoj ne.

Nama nedostaje 700 000 ljudi. I o ovome razgovaramo, govorimo o budućnosti zemlje. Govorimo o budućnosti zemlje za koju HDZ kaže da će 2050 godine imati 3,2 milijuna stanovnika.

To je faktografija. Mi sad kronično nemamo dovoljno radne snage, ali problem su novci. Žao mi je što nisam bio u burnoj raspravi koja je sigurno bila na ovu temu do sada jer sam bio na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gdje smo razmatrali Izvješće o razminiravanju za prošlu godinu. 400 milijuna kuna smo potrošili za razminiravanje Hrvatske. Gdje su vam koalicijske partneri? Pa pitajte njih tko je sipao i sijao i kako i gdje mine da mi trošimo 400 milijuna kuna godišnje i da ćemo još u sljedeće 4 godine potrošiti milijardu i pol. Koliko možemo novaca uštedjeti i koliko bi mogli radnih mjesta otvoriti tih odgojiteljica koje rade za skromne i minimalne naknade jedan vrlo težak i odgovoran posao. Dakle, ja sam samo htio jer nisam neki veliki stručnjak za ovo područje, dapače ni moja sestra ni ja nismo išli u vrtić. Sad će to neki iskoristiti pa kazati je to se i vidi. Može biti, ali s druge strane ja bih rekao da nas naša pokojna majka nije loše odgojila. I ja smatram da roditelj je ta prva instanca i sigurno da je trajni pečat svemu onome što mi postajemo kroz proces obrazovanja. Pa evo poštovani državni tajniče recite ministru i svojima da klub Za pravednu Hrvatsku podržava ovih 8 strukovnih udruga. Mi podržavamo njihovu intenciju i intenciju svih onih dobronamjernih ljudi ovdje koji vam žele pomoći da napravite bolji zakon. I već su govorili kolege, pa ću vam ponoviti zašto vam se ne zove Zakon o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju? Šta je problem u riječi ranom? Kad svi znamo da to tako je i da je tako suvremena metodologija govori i nalaže u krajnjoj liniji. Hvala vam kolegice potpredsjednice. Uglavnom u čl. 24. predlagatelj navodi da poslove odgajatelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, a struka vam poručuje da to mogu radit i neke druge struke.

Razlozi koje navodi struka su prije svega manjak odgojitelja koje je moguće nadoknaditi omogućavanje stjecanja kvalifikacije za zvanje svim srodnim zanimanjima i o tome povedite računa. Druga stvar koju vam poručuje da je nesigurnost zaposlenja nešto što mlade ljude i obrazovanje ljude tjera od mogućnosti da rade kao odgajatelji. Istraživanje, često se pozivamo ovdje na istraživanja, mada i o tim istraživanjima bi imao štošta reći, ali pokazuju, pa im idemo vjerovati da čak 20% zaposlenih u dječjim vrtićima radi na ugovore na određene, pa tko će ostati u ovoj zemlji i raditi, a da nema barem siguran posao. I treća stvar na koju vam ukazuju je da velik broj odgajatelja zbog neadekvatnih uvjeta rada i niskim plaća posao traži i nalazi u drugim zanimanjima, nažalost i u drugim državama. Eto, znači ja bi na kraju samo rekao u ime Kluba Za pravednu Hrvatsku da smo mi ljudi koji su svjesni toga da je politika ideologija, to je ono što nas razlikuje, zato imamo desnu, lijevu stranu, imamo ovu sredinu. Politika je ideologija, niko od nas neće doći ovdje i kazati da je protiv toga da pomognemo našoj djeci, neće niko doći i kazati da je protiv toga da napredujemo, da nam raste gospodarstvo, niko, ali ideološki se razlikujemo i po tome nas birači moraju razlikovati. Moja zadnja poruka koju ću poručiti s ove govornice jer naravno da znam da sam neučinkovit i naravno da znam da neću moći promijeniti ništa i znamo mi to i u klubu, znate i vi svi skupa oporbenjaci je da je za sve potreban novac. Novac je dame i gospodo problem u Hrvatskoj zbog toga što je naš javni dug na razini na kojoj je, međutim tih 350-'60 milijardi kuna nije to nestalo, tih 350-'60 milijardi kuna se nalazi u džepovima podobnih i normalno je da vladajuća struktura ne može osigurati dovoljnu količinu novaca za sve ono za što bi se trebalo osigurati iz jednostavnog razloga što mora voditi računa o svojim uhljebima, mora voditi računa o silnoj vojsci glasača koji dobivaju novce samo iz jednog razloga, a to je kada dođu izbori da zaokruže ponovo status quo, a Hrvatskoj treba promjena, Hrvatskoj treba promjena svega od Izbornog zakona, pa nadalje. Kad se to dogodi onda ćemo s ove govornice moći govoriti kompetentno, onda ćemo govoriti drugačije i onda ćemo moći napraviti nešto za vas cijenjeni građani RH koji nas u ovom trenutku gledate. Hvala vam lijepa. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj Centra i GLAS-a, a govorit će poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, ja ću početi opet od rečenice koju smo čuli ovdje od poštovanog tajnika dakle da je neodgovorno ne prihvatiti izmjene ovog zakona jer ćemo je li propustiti iskorištavanje sredstava iz famoznog NPOO. Dakle, vrlo često ovdje za govornicom nam predlagatelji izmjena zakona i zakona prijete na neki način, e ako ne podržite ovaj zakon ostat ćemo bez pustih milijardi i vi ćete bit krivi što milijarde nisu došle u Hrvatsku. Međutim, je li taj NPOO uvijek opravdanje i za loše zakone i loše prijedloge koji nam dolaze ovdje u sabor. Hrvatska i Poljska su u 2019.g. bile jedine države članice EU u kojima je samo oko 3/5 djece u dobi od 3.g. do školske dobi primalo neku formalnu skrb, preciznije takvu je skrb u Hrvatskoj primalo 56,9% djece od 3.g. do školske dobi, te 61,3% djece iste dobne skupine u Poljskoj. Istodobno u Nizozemskoj, Francuskoj, Sloveniji, Švedskoj, Španjolskoj, Belgiji više od 95% djece u dobi od 3.g. do školske dobi bilo je uključeno u formalnu skrb odnosno rani i predškolski sustav odgoja i obrazovanja. Podaci Eurostata dalje isto pokazuju kako o 47,1% djece mlađe od 3.g. u Europi skrbe samo roditelji dok je u Hrvatskoj taj broj i taj udio 60,8% i među četiri smo zemlje s najvišim udjelom djece do 3.g. života o kojima brinu isključivo roditelji. Više udjele od Hrvatske imaju samo Slovačka, Latvija i Bugarska. I naravno evo kako bi ostvarili te visoke ciljeve širokog obuhvata djece ranim i predškolskim odgojem evo krenulo se u zakonodavne izmjene. Dok mi sada pričamo o ovim zakonodavnim izmjenama upravo nezadovoljna struka prosvjeduje evo tu ispred sabora, možete i čuti kako sviraju i zvižde, ima ih i u Rijeci, u Splitu, Osijeku, Puli i Čakovcu i zapravo mi je nevjerojatna činjenica evo pitala sam i u replici tajnika je li pogledao primjedbe te struke, je li pogledao amandmane koje su oni poslali i na sve klubove i mislim da je bilo čak i otvoreno pismo javnosti. Dakle, nevjerojatno mi je da nije postojala zainteresiranost da se ti amandmani pogledaju. Ali evo, evo nadam se da će se pogledati kao primjer i amandmana odnosno prijedlozi amandmana koje će evo sigurna sam svi i oporbeni klubovi predložiti.

Međutim, neće ni donijeti poboljšanja. I dalje dakle možemo očekivati odljev stručnog kadra i nezainteresiranost za rad u ovoj djelatnosti koja proizlazi iz nestabilnih uvjeta rada i plaća odnosno ako ne ulažeš u ljude ne možeš dobiti ni kvalitetu. Predškolski odgoj i obrazovanje kako smo evo već čuli financira se iz lokalnih proračuna. Možemo reći imate 556 različitih standarda uvjeta tog predškolskog odgoja i obrazovanja, različitih uvjeta i plaća odgajatelja, ostalih radnika vrtića kao i ekonomska cijena vrtića sve ovisi zapravo o razini odnosno snazi pojedinog lokalnog proračuna. U nekim jedinicama lokalne samouprave čak do 30, 40% proračuna otpada na financiranje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ovim zakonskim izmjenama država uvodi nekakav model prema kojem će osigurati sredstva za fiskalnu održivost vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. Međutim, mjerila i kriteriji na temelju kojih će se ta sredstva osigurati propisat će se uredbom Vlade koja bi trebala biti donesena evo u roku od 9 mjeseci od stupanja zakonskih izmjena na snagu. U slučaju dakle nedostatka novca u nekom lokalnom proračunu neće se smanjivati plaće zaposlenih u vrtićima, niti broj zaposlenih ili pretrpavati vrtićke grupe. Međutim, to je ono što bi rekli papir sve trpi i hoće li to tako izgledati ili će kriteriji je li po starom dobrom običaju biti politički, pa će se sredstva dijeliti ovisno o stranačkoj pripadnosti. Dakle, ako je neki načelnik ili gradonačelnik iz HDZ-a dobit će sredstva, ako je netko iz neke druge stranke onda neće dobiti sredstva. Dakle ne bi bilo prvi put da nam se to događa, a često se zapravo i pozivate i vi sami na vertikalu. Imate evo i sada novog kandidata za gradonačelnika u Splitu kojemu je prva rečenica bila: „Naravno da ne možete ništa bez veze sa centralom“ Eto, no dobro evo upozoravam nešto što je praksa na koju smo svi navikli i nije ništa čudno, građanima ništa čudno nije da će se tako i raditi. Prije mjesec dana dakle osim ovih prosvjeda koji su danas evo u nekoliko najvećih gradova prije mjesec dana ste imali prosvjede koji su možda bili nezamijećeni u javnosti u 53 grada u Hrvatskoj u organizaciji dakle Udruge Sidro, četiri strukovne udruge, četiri najveća sindikata održani su bili prosvjedi i roditelja i odgojitelja u predškolskim ustanovama koji su protestirali zbog izmjena ovoga zakona. A ovdje ću sada, već sam pročitala jednom u slobodnom govoru, ali evo ću sada iskoristiti priliku pa ću ga pročitati i ovdje otvoreno pismo koje su Saboru i Vladi uputili znanstvenici i stručnjaci u sustavu ranog i predškolskog odgoja njih 22 kojim izražavaju svoje neslaganje takvim odnosom prema struci i znanosti u kojem se institut javnog savjetovanja koristi kao pokriće za donošenje propisa koji za cjelokupnu djelatnost predstavlja korak nazad. Pitala sam, dakle ovo je pismo izašlo negdje u doba oko prvog čitanja zakona, pisala sam evo nedavno, jučer, prekjučer ove znanstvenike je li na popisu, je li se išta promijenilo, je li njihove primjedbe i dalje stoje nakon ovog drugog čitanja je li se što promijenili. Mogu slobodno iznijeti ovdje sve što su naveli tada. Dakle oni, evo citiram, kažu: „Odgovorno tvrdimo da Prijedlog zakonskih rješenja nije u skladu s temeljnim europskim dokumentima kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a kojima se RPO određuje kao pravo svakog djeteta na pristup kvalitetnom RPO-u i ulozi koju ima u postavljanju čvrstih temelja za cjeloživotno učenje te dobrobit i razvoj djeteta. Europski parlament pozvao je države članice da poboljšaju kvalitetu i omoguće širu dostupnost ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja te da pristupe rješavanju problema nedostatne infrastrukture kojom se nude kvalitetne i dostupne usluge RPO-u. Republika Hrvatska reagirala je na poziv donošenjem Prijedloga zakona u kojem problem dostupnosti rješava snižavanjem dostignute kvalitete nacionalnog sustava iako je znano da samo visoko kvalitetne usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja funkcioniraju kao razvojna pretpostavka. Takvu ocjenu temeljimo“ citiram dalje dakle njihovo pismo „na usporednoj analizi predloženih zakonskih rješenja s ključnim europskim dokumentima, posebno s načelima okvira za kvalitetu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Ni u jednoj od pet dimenzija kvalitete, pristupu, osoblju, kurikulumu, praćenju i vrednovanju te upravljanju i financiranju novo zakonsko rješenje nije donijelo bolja rješenja od postojećih. Dapače, mnoga od predloženih lošija su u odnosu na aktualne propise, narušavaju postojeću kvalitetu, nisu usmjerena na dobrobit djece, a posredno i dugoročno ni društva u cjelini. Ističemo odredbe koje su osobito zabrinjavajuće. Intervencije u proces izmjena državnog pedagoškog standarda dokumenta kojeg donosi Sabor temeljem odluke nadležnog ministra opravdana je bojazan da će se ukupnost uvjeta rada dječjih vrtića posebno u pogledu mjerila za broj djece u odgojno obrazovnim skupinama koristiti kao alat za veći obuhvat djece povećavanjem njihovog broja bez obzira na prostorne i kadrovske uvjete. Odredbe vezane za kurikulum nestručne su suštinski, terminološki te unazađuju aktualni službeni dokument. Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. I treće odredbe vezane za mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme i učitelja primarnog obrazovanja i mogućnost stjecanja kvalifikacije sveučilišnog prvostupnika temeljem dodatnih kompetencija obrazloženje predlagatelja da se radi o osiguravanju potrebnih stručnih kadrova pokazuje duboko nepoznavanje, omalovažavanje odgojiteljske profesije. Dakle evo iz tog razloga mi znanstvenici stručnjaci kaže se u pismu koji djelujemo u ovom dijelu odgojno-obrazovnog sustava ne podržavamo donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona. Kao što sam rekla udruge, struka podnijeli su niz amandmana. Mi ćemo ih ovdje kroz klub isto tako predložiti, vjerujem i ostali klubovi. Evo nadam se zaista da će neke od amandmana predlagatelj prihvatiti. Dobar dan svima. Sljedeći na redu je Klub zastupnika Domovinskog pokreta u ime kojega će govoriti kolega Davor Dretar, izvolite zastupniče.

Koliko je dječji vrtić bitan pokazuje i činjenica da je ušao u jednu hrvatsku frazu. Kada negdje pročitamo da je netko nešto zamračio, da je negdje nestao nekakav novac onda se često u stvari iznimno često u medijskom prostoru može pročitati ili čuti pitanje koliko smo vrtića za to mogli sagraditi. Dakle svi smo svjesni, javnost je svjesna a siguran sam i mi ovdje koliko je dječji vrtić važan, pa onda izvucimo iz toga pouku i pouku iz ovih ljudi koji stoje ovdje vani na kiši i ne samo ovdje u Zagrebu nego i po cijeloj Hrvatskoj i stajali su i prije i stajat će i još. Ovo je izuzetno važan zakon rano i predškolsko obrazovanje i odgoj izuzetno su bitni u jednoj ranoj formativnoj fazi osobe.

Jedna od tema nalazi se ovdje u članku 16. tj. važećega zakona gdje se ističe odredba o obvezi usklađivanja radnog vremena vrtića sa potrebama djece i zaposlenih roditelja. Kako bi se ispravno odgovorilo na iste nužno je naravno utemeljeno i argumentirano prilagoditi radno vrijeme predškolskih ustanova u suradnji sa zaposlenim roditeljima i temeljem dokumentacije koje su isti ti roditelji suglasni predstaviti vrtiću kao i dopustiti mogućnost provjere radnog statusa ali sa uvažavanjem mogućih kratkotrajnih promjena vrtić može i naravno treba prilagoditi radno vrijeme. Još jednom dobra odluka ali pitam vas imaju li vrtići za to radnog kapaciteta, imaju li dovoljno ljudi da mogu raditi u jednoj, dvije smjene. Mogu li te odgajateljice i odgajatelji izdržati taj pritisak. Potrebno je dalje definirati način, uvjete i zahtjeve pri upisu djece u vrtić koji neće dovoditi do razlika ovisno o mjestu rođenja djeteta već će unificirano djeci omogućiti jednake uvjete pri upisu u predškolske ustanove. Nasloniti ovo pitanje na akte koje samostalno donosi osnivač vrtića otvara mogućnost velikih razlika u postupanju prema djeci i roditeljima, odnosno evidentno potiče diskriminaciju. 2022. godina je, stvarno moramo povesti računa o tome da se i upisi u vrtiće mogu provoditi elektroničkim putem. Budući da je takav način upisa sve češći i ministarstvo je već najavilo uspostavu e-vrtića predlažemo da se u razdoblju od iduće dvije godine elektronički upisi omoguće u svim područjima Republike Hrvatske i da se to naravno jasno definira zakonom. Prijedlog je da članak 20. stavak 8. ovoga zakona glasi: „Upisi u dječje vrtiće mogu se provoditi elektroničkim putem“ U razdoblju od dvije godine od stupanja ovog zakona na snagu mora se uspostaviti Nacionalni upisnik djece predškolske dobi i omogućiti elektronički upisi u predškolske ustanove na području cijele RH. Slijedi nam naravno točka o kojoj su govorili apsolutno svi. Članak 24. stavak 4. konačnog prijedloga predlagatelj navodi da poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij i to itd. itd. uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja. Ovdje se apsolutno slažemo, suglasni smo sa dopisom strukovnih i ostalih u druga da se treba usprotiviti ovakvom odnosu prema stručnjacima ranog, predškolskog odgoja i obrazovanja i prema zvanju prvostupnika i magistra istog. Manjak odgojitelja moguće je nadoknaditi omogućavanjem stjecanja kvalifikacije za zvanje odgojitelja svim srodnim zanimanjima, no to nikako ne bi trebalo ograničiti samo na učitelje po posebnom programu za kojega kako sam i u replici naglasio u ovome trenutku nije posve jasno kako će izgledati i što to točno podrazumijeva. Naravno da treba apsolutno, budući da postoji manjak odgojitelja na tržištu rada biti suglasan sa privremenim zapošljavanjem srodnih zanimanja na mjestu odgojitelja kao nestručnih zamjena u slučaju da se na natječaj ne jave odgojitelji. Isključivo taj bi period trebalo ograničiti na dvije godine. Puno su svi ovdje govorili i o financiranju dječjih vrtića, dakle postoji velika podloga za neravnopravnost, a ona se prvenstveno ogleda, razumije se u financijskom stanju određene jedinice lokalne samouprave, dakle općine ili grada. Teret financiranja jest na njima, vrlo su izrazite i prisutne velike razlike. S ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti za svako dijete u Hrvatskoj zaustavljena diskriminacija prema mjestu rođenja, življenja i rada nužne su značajne promjene. U tom smislu prije svega potrebno je definirati jedinstvenu metodologiju za izračun ekonomske cijene vrtića. Također nesporno je kako mnoge manje jedinice lokalne samouprave iz svojih ograničenih proračunskih sredstava nisu i neće biti u mogućnosti osigurati dovoljna sredstva za financiranje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te sam ovdje apsolutno suglasan sa mnogim zastupnicima i zastupnicama koji su rekli da je nužno sufinanciranje ili kompletno financiranje od strane države. Završno možemo još dodati da nažalost uvjeti rada onemogućavaju primjenu svih kompetencija i znanja koje odgojitelji imaju i mogu dati djeci predškolske dobi. Činjenica je kako su jedina sredstva koja se osiguravaju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno iz državnog proračuna otprilike 25 kuna za svako dijete polaznika programa predškole. Takav odnos države prema ovoj prvoj i neizmjerno važnoj stepenici institucionalnog odgoja i obrazovanja je neprihvatljiv. Nastavno na uređivanje s propisima koji uređuju organizaciju rada osnovnih škola te činjenicu da su plaće zaposlenih u osnovnim školama osigurana iz sredstava državnog proračuna treba ići u smjeru i misliti kako bi svi odgojno obrazovni radnici odnosno svi zaposleni u dječjim vrtićima jednako kao i zaposleni u školama morali biti i jednako tako jednako važni Ministarstvu znanosti i obrazovanja. I da sad baš ne prolazimo kroz sve ove stavke, činjenica jest i ovi prosvjedi dovoljno govore i današnja rasprava ovdje u Hrvatskome saboru dovoljno govori o tome da je ovaj zakon problematičan. Da imamo problem, kada ga generirano budimo iskreni odnosno kada ga pojednostavimo budimo iskreni nitko ne bi želi biti u poziciji niti gospodina državnog tajnika, niti svih ljudi koji bi trebali pisati jedan ovakav zakon jer nalaze se u popriličnom škripcu. Nedostaje nam vrtića, imamo puno djece, nedostaje nam stručno educiranog kadra. I što nam onda to sve govori? Da smo taoci desetljeća i desetljeća krivih politika. O tome smo govorili desetke i desetke puta i očigledno morat ćemo ponovo. Moramo postaviti pitanje imamo li u Hrvatskoj uopće dovoljan broj adekvatno obrazovanih osoba za provođenje zakona kako trenutno izgleda i naravno kada bude izglasana ovdje u Hrvatskome saboru. Koji bi uopće bio motiv jednog učitelja u školi da odluči poći raditi u vrtić i dvije godine se prekvalificirati u odgajatelja o tome možemo naravno samo spekulirati. U svakome slučaju zakon koji je izveo ljude na ulice i to ne samo danas nego i u proteklih nekoliko tjedana i mjeseci, a bojim se da će ih i još više izvoditi na ulice, nije dobar i naravno gotovo ga je nemoguće podržati pa će to vjerujem tako i završiti.

Izvolite kolegice. Dobar dan. Prije svega pozdrav radnicima i radnicama, odgajateljicama i odgojiteljima koji u ovom trenutku stoje na kiši na Markovom trgu i slušaju ovu raspravu nadajući se nekim pozitivnim rješenjima za svoje probleme ali i probleme djece i probleme roditelja koji su pali na njihova pleća. Prije svega želim reći da se njih naziva često djelatnicima, oni su radnici, često ih se od milja naziva tetama, ali one su odgajateljice, one se bave odgojem i obrazovanjem, vrlo važnim sektorom, segmentom društva. Zato će naša primjedbe i naši amandmani slijediti njihove prijedloge koje su nam poslale tisuće odgojitelja i drugih zaposlenih u dječjim vrtićima u RH okupljenih u inicijativu koju čine organizacije udruga SIDRO, 4 najveća sindikata SOMK, SRPOOH, SOOH, SIKD i 4 strukovne udruge odgojitelja iz Vukovara, Dubrovnika, Čakovca i Zagreba, ali u ime više od 20.000 roditelja koji peticijom zaustavljanje najavljenih izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Jučer je na tom istom Markovom trgu bio prosvjed asistenata u nastavi. Poteškoćama znači koje suočavaju se s njima, ne samo roditelji i sva djeca već i pomoćnici koji se nalaze u vrlo neugodnoj poziciji prekarnih radnih uvjeta. Vrlo su slični problemi i jednih i drugih i svakog dana u dan vidimo ljude, radnike, radnice koji zapravo iz tog odgojno obrazovnog sektora prosvjeduju na Markovom trgu i upozoravaju nas na svoj teški status. Vrlo često je riječ o prekarnim radnicima. Hrvatska je na samom vrhu po prekarnom radu u Europi. Vrlo često sada sam razgovarala i sa odgojiteljicama i Markovom trgu, vrlo često se zbiva da i u toj odgojnoj skupini često znači imaju radnice koje dolaze samo na zamjenu, to je ono što moramo mijenjati u jednom drugom zakonu, to je Zakon o radu da se ne dozvoljava da jedan radnik zapravo mijenja opetovano radnika koji je na bolovanju ili na, radnice koja je na porodiljnom, a da zapravo nikad ne bude ili vrlo dugo ne bude zaposlen i time se srozava sam karakter struke i dostojanstvo struke. Osim što se srozava s onim što je ovdje toliko puta zapravo rečeno, a to je da se dozvoljava da se ne poštuje kvalifikacija znači zaposlenih u dječjim vrtićima odnosno odgajateljice i odgojitelja. Uistinu je riječ o degradaciji struke jer znam da je i državni tajnik ovdje rekao nije to usporedivo sa zdravstvenim sustavom, ali vjerujte da je riječ o vrlo kompleksnoj, mislim i sami znate pretpostavljam da vam ja to ne moram tumačiti da je riječ o kompleksom sektoru koji nije možda kirurški posao, ali ga se uistinu ne smije zanemarivati. Djeca u toj dobi dosežu ili suočavaju se pa možda i sa prvim situacijama nejednakog, znači nejednakih uvjeta životnih što su već mnogi podsjetili, pa i na ovom zakonu imamo prilike to vidjeti u različitim sredinama.

Jer pazite na njihova pleća padaju, one činjenice sa kojima se mi ovdje često ne želimo suočiti a to je siromaštvo, dakle da smo mi jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi i da uistinu se to onda prelama i na one koji su najosjetljiviji. Znači jučer smo imali pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama, danas imamo odgojiteljice koje uistinu ne rade u radnim uvjetima koji su normalni i koji su povoljni. Sve su mi rekle, dakle dok sam pričala sa njima vani. Znači to je radni uvjeti su nemogući. Znači mi na fakultetu ako radimo sa studentima i ako nas je manje to se neće osjetiti na taj način, nego odgojiteljice kada ih je manjak, odnosno kad je jedna odgojiteljica, a ne dvije u radnoj skupini. To su uvjeti u kojima se uistinu samo produbljuju i socijalne razlike i nemogućnost postizanja odgojno-obrazovnih ciljeva, a onda zapravo i ta vertikala koja počinje, počinje od tog trenutka. U tom smislu bih postavila još jedno pitanje nečeg što nije ovdje postavljeno a što smo mi u Radničkoj fronti više puta postavljali kao pitanje predškola uistinu jest prvi stupanj tog obrazovanja, odgoja i obrazovanja. Znači 2014. je program predškole uveden kao obavezan. Ako je program predškole obavezan postavlja se pitanje zašto on nije besplatan? To je jednako kao da kažete da je prvi razred osnovne škole, znači program koji se plaća.

Ono što se tiče samog zakona i na što ćemo mi ovdje neke amandmane podnijeti uglavnom će biti vezano uz radne uvjete odgojitelja i odgojiteljica. Koncentrirat ćemo se na te amandmane. Svakako ćemo se fokusirati na ono što su svi spomenuli, a to je diskriminacija odgojitelja. Naglasit ćemo da nigdje ne postoji takva vrsta prekvalifikacije na svijetu, da postoji ono što su odgojitelji i odgojiteljice naglašavali razlike u sadržaju. Zato je problem, znači u tome da razredna nastava, odnosno učitelji razredne nastave postanu odgojitelji. Razlike u sadržaju, pristupu i primjeni stečenih znanja dvaju studija onog razredne nastave i predškole mislim toliko su velike razlike da je zapravo vrlo teško usporediti ta dva stručna kadra. Jasno je da Ministarstvo znanosti se pokušava na ovaj način riješiti dva problema, a jedan je znači višak odgojitelja, manjak odgojitelja i višak učitelja. Ali mi moramo postaviti pitanje zašto postoji manjak odgojitelja. Zašto je to zanimanje postalo tako nepopularno. Imam nekoliko prijatelja i prijateljica koje su u toj struci koji uistinu svoje posao doživljavaju napornim i teškim, jer su uvjeti u kojima oni te poslove obavljaju vrlo često na granici, uistinu na granici normalnih. I kad kažemo da su na granici normalnih opet ću reći kada profesor na fakultetu predaje i ima problema sa nekim logističkim znači stvarima onda to izgleda na jedan način dramatično, a bogami kad imate malu djecu od 4 do 6 godina pa nemate tu logistiku onda to izgleda možda često kao u Saboru reći ću. To ide nama na štetu u svakom slučaju, nama na dušu. Tako da ćemo na to svakako reagirati. Ono što je struka ovdje rekla, a što bi bilo stvarno rješenje problema, je uistinu naglašavanje i inzistiranje na tome da jedan odgojitelj nikada ne smije biti sam u skupini i da se treba propisati zapošljavanje dva odgojitelja u svakoj smjeni, u svakoj odgojnoj skupini dva čovjeka na svaku smjenu. To je minimum da bi se njihov posao smatrao dostojanstvenim i da bi oni mogli obavljati svoj posao na pravi način. Svakako ovdje treba naglasiti da je ono što je i ovim zakonom bilo ciljano stvoriti, je mogućnost povećavanja obuhvata djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja. I tu mogu reći da sam taj obuhvat odgoja širi obuhvat djece u sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja treba uistinu bit cilj iako se to nekad kosi pa i ovim našim raspravama sa nekim reći ću tradicionalnim vrijednostima sad ono skraćeno da ne idem u elaboraciju, za to nemam vremena. Ali uistinu znači prva i primarna socijalizacija djece mora biti imperativ na čemu ćemo inzistirati i u našim amandmanima. Ovime smo završili sa izlaganjima u ime klubova. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeća na redu je uvažena zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Počet ću sa onim što nas zapravo najviše muči, a to je kakvi će biti plodovi ove naše današnje rasprave. Ima li volje u nadležnim tijelima s obzirom na broj pristiglih amandmana za koje znate da će se o njima sutra raspravljati, da nešto od toga uvažite. Vi imate priliku i odgovoriti meni nakon moje pojedinačne rasprave i bilo kojem drugom saborskom zastupniku jer to je ono što nas ovdje zanima. Ova govornica ne služi zato da bi mi isključivo govorili o problemima s kojima se susrećemo nego da vidimo mogu li naša rješenja naići na pozitivan odjek, a rješenja koja je većina oporbe ponudila su rješenja koja zagovara struka, dakle uspjeh ove rasprave bi bio u tome da iznenadimo da na kraju imamo barem jedan dio prihvaćenih amandmana koji su i stručni, a doći će iz velikog dijela oporbe i to je ono za što se mi danas ovdje borimo. Nadam se da ne govorimo u prazno i da ćete imati sluha za sve ove vrlo vrlo konkretne prijedloge inače ne znam ima li smisla ukazivati samo na probleme. Sutra kada ćemo imati raspravu o amandmanima i zato ovo danas naglašavam riječ je o jednoj formi u kojoj se u praksi ništa ne mijenja jer ćete vi tada samo govoriti da ih prihvaćate ili odbijate, ali danas još uvijek ima prostora za pomak i ja se nadam da ovdje zajedno možemo pronaći rješenje koje će biti bolje jer naš ključni cilj ostvariti kriterije i obuhvatiti veći broj djece predškolskim odgojem i obrazovanjem neće biti postignut ovakvim zakonskim izmjenama. Mi ćemo i dalje imati odgajatelje koji opravdano bježe iz sustava nakon 10 do 15.g. rada zato što ne mogu izdržati pritisak i stres koji im donosi način na koji danas obavljaju svoj posao. Nećemo to promijeniti ni ako uvedemo nestručni kadar ako prekvalificiravamo isključivo učitelje da kao privremeno rješenje popune ovu rupu u nedostatku odgajatelja, ali si možemo dozvoliti da imamo treću osobu, jedan tip njegovatelja, ne stručnu osobu koja će uz odgajatelja biti prisutna i koja će obavljati neke druge poslove, pomagati i biti ispomoć dok sam odgajatelj je uvijek tu uz našu djecu jer ja ne znam koji broj roditelja čak koji imaju djecu u vrtićima uopće svjestan kako to doista izgleda u praksi. Ponovit ću, djecu čuvaju anđeli dok se druga djeca premataju. Što drugo misliti, prava je sreća da nema više teških situacija i nesreća na tim radnim mjestima s obzirom na opasnosti koje su svakodnevno izloženi naši najmlađi članovi društva, a jednako tako i odgajatelji. Bilo je onih slučajeva kada su išetala djeca iz vrtićkog prostora i na kraju bi onda sami odgajatelji dobili opomene pred otkaz bez obzira što su prethodno upozoravali da nisu ostvareni svi sigurnosni uvjeti, da ne postoje prikladne brave da bi se tu djecu zadržalo u okviru ograđenog prostora, a to se uvijek sve događa kada je kasno. Uz čl. 13. o kojem sam već govorila da treba propisati da se mora zaposliti komunikacijske posrednike za djecu s teškoćama u razvoju i da to treba osigurati država, država ne može oprati ruke i ostaviti sve JLS jer ono što se ističe već u samom prijedlogu zakona taj disbalans, različit obuhvat, dramatično različit u različitim krajevima Hrvatske djeca koja uopće idu u vrtić od 30 do 75% pokazuje da država nije provela dovoljnu brigu da bi ustanovila jednake uvjete za sve građane RH u smislu toga da mogu pristupiti dječjim vrtićima.

Tko je treći odgojitelj, tko je ta osoba koja se uvodi odjednom u zakonskom prijedlogu, a nigdje drugdje nije detaljno opisana ili normirana nego samo treba služiti da otprilike zvuči kao da imamo neko rješenje premda u praksi ne možemo tu osobu adekvatno platiti niti uvesti u sustav jer ranije nije prepoznata kao funkcija u bilo kojem drugom dokumentu koji je pripadan ovom zakonskom rješenju i na koji se ona odnosi. Hvala lijepa. Imate par replika, prva na redu je uvaženi kolega Troskot, izvolite. Poštovana potpredsjednice HS, uvažena kolegice Selak Raspudić, dobro ste primijetili da će, da je ovaj zakon samo formalnost i da to neće apsolutno ništa promijenit na terenu iz razloga što se prije svega u Gradu Zagrebu, ali i u ostalim dijelovima Hrvatske sustavno krše standardi i sustavno se krše pa mogu reći i ustavna prava naše djece iz razloga što zakon propisuje da bi trebalo bit 5 m2 po djetetu, međutim ono šta pokazuju primjeri vrtića u Zagrebu jest primjerice da Ljevakovićevoj ulici u Gornjoj Dubravi su djeca svega na 1 do 1,5 m2 u Gornjoj Dubravi, dakle točno imate dakle vrtić gdje su djeca svega na metar i pol kvadratni.

Odgovor. Svi znaju da se ne poštuje državni pedagoški standard i tako je godinama i svi zatvaraju oči pred tim problemom dok on ne eskalira u smislu neke nezgode. Još gore mi uopće nemamo, a uvijek se govorilo o kriterijima, kriterije za upise u vrtić. Ako ćemo sada doista imati e-upise onda očekujem da netko raspiše jasne kriterije, ali ne na način kako oni postoje sada gdje se kaže načelno će oni koji imati više djece, samohrane majke itd. dobivati dodatne bodove nego kako će se uspostaviti ta rang lista, pa jesu li mjesta u vrtićima jedina mjesta gdje vi ne znate zašto vaše dijete nije tamo upalo, piše popis ko je prošao, ko nije prošao nije prošao, pa vi tražite objašnjenje. Gdje je bodovna lista, koliko vrijedi koji kriterij, u kojoj su oni međusobno koliziji, to je ono što treba biti jasno i transparentno da ne bi bilo ono što je sada praksa i što ćemo svi opet potvrditi, a to je da se djeca i u vrtić upisuju preko veze. Slijedeća replika kolegica Ban Vlahek, izvolite. Uvažena kolegice spominjali ste članak 13. ovog Prijedloga zakona u kojem se navodi mogućnost rada trećeg odgojitelja pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju ili stručnog komunikacijskog posrednika, njegove kvalifikacije kao i način financiranja iz proračuna jedinica lokalne i regionalne područne samouprave. Budući da škole imaju već iskustva s uvođenjem asistenata u nastavu te razrađene uvjete koje mogu ispuniti i moraju, možete li se složiti samnom da se sličan model uvede i za pomoćnike u vrtiću? Moje je mišljenje da će to financiranje opteretiti proračun jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, pa bi za financiranje bilo dobro primijeniti model kao i za škole preko EU fondova. Kako se program predškole propisuje kao obvezatan pomoćnici bi trebali biti osigurani i za djecu s teškoćama u razvoju u starijim skupinama u vrtićima u kojima su djeca u godini dana pred polazak u školu i koji imaju program predškole integriran u redovni program, kao i djeca koji su polaznici programa predškole u trajanju od 250 sati. Slažem se s vama kolegice Ban Vlahek da se taj problem mora riješiti i da se mora riješiti na sustavnoj razini. Doista je licemjerno u zakonu propisivati mogućnost i to zato s objašnjenjem da država ne bi preuzela odgovornost a da se ne bi opteretile jedinice lokalne samouprave, jer ćemo dovesti djecu koja po svim konvencijama i po našem Ustavu imaju zajamčena jednaka prava u neravnopravan položaj. I onda ćete imati, karikiram u Zagrebu doista komunikacijskog stručnjaka u jednom dobro opremljenom vrtiću, a možda u nekom manjem mjestu u Dalmatinskoj zagori nema šanse da će to dijete dobiti adekvatnu skrb. E pa netko se za to mora pobrinuti. I to su prava djeca koja prethodne zakonima koja proizlaze iz Ustava i svih tih konvencija i moraju ih poštivati. Dakle, nema može se. Mora se. Izvolite. Hvala vam potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Kolegice Marija Selak Raspudić kakav je to sustav koji je omogućio da odgajateljice u vrtiću imaju različite plaće? Kakav je to sustav koji je omogućio da dijete u Lici manje vrijedi od djeteta u Umagu? Jer dijete u Umagu ne plaća svoj vrtić. Govorila je i potpredsjednica Sabora kolegica Glasovac o tome.

Od 720, da, da dakle redovna je cijena. Kako je moguće da onda u mojoj Rijeci prošle godine 400 djece nije moglo ostvariti pravo na upis u vrtiće? Kakav je to sustav na državnoj razini, na lokalnoj samoupravi koji je to omogućio da živimo u takvoj Hrvatskoj? U kojem mi paradoksu živimo kolega Miletić da s jedne strane imamo nevjerojatnu komparativnu prednost u odnosu na ostatak Europe, a to je visoko obrazovani kadar koji se brine za našu djecu i nismo to iskoristili da se promoviramo putem toga, nego se u Hrvatskoj održavaju radionice kako treba izgledati kvalitetan kadar u predškolskom odgoju i obrazovanju. A s druge strane taj kadar radi u takvim uvjetima da sam na kraju bježi iz tih institucija i od poziva, ne samo zanimanja, nego poziva za koji se obrazovao i to je naš najveći problem. Dakle, uopće ne postoje kriteriji putem kojih se upisuje i pola tih naših odgajatelja u nastavku na ovo i kvadratne metre, i broj djece kojima se moraju baviti i broj djece koji je upisan mora moliti roditelje za osnovni materijal kojim će animirati djece. Biste li mogli ovaj mjesec, to se zove suradnja s roditeljima, biste li mogli ovaj mjesec kupiti, malo donijeti recimo paket papira i tome slično, jel' to normalno? Izvolite. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Selak Raspudić dotakli ste se u svom izlaganju jedne teme koja je izuzetno važna, pa evo i kolega Miletić je nešto govorio o tome i nadovezat ću se. Znači, a to je ta nekakva diskriminacija među djecom koja kreće već od predškolskih ustanova i koja ne mora nužno čak biti vezana ni za stupanj razvijenosti nekog kraja, općine ili grada, već više ovisi o lokalnim čelnicima. Navest ću vam jedan primjer koji to zorno potvrđuje. U Gradu Belišću npr. u Osječko-baranjskoj županiji vrtić je besplatan za svu djecu, a nedavno smo imali prilike čitati u medijima kako u općini Konavle koja je turistički vrlo atraktivna i vjerojatno ima visoke prihode se režu plaće tetama u vrtiću, odgajateljicama i diže se cijena vrtića.

Ja sam kriva, nisam vas na vrijeme prekinula. Odgovor na repliku izvolite. Ako je država propisala ne pravo i ne mogućnost, nego obavezu da barem u jednom dijelu ovom zadnjem predškolskog odgoja odnosno obrazovanja djeca moraju pohađati vrtiće kako onda ta ista država može reći da nije njezin problem pod kojim uvjetima i kriterijima će djeca ići u te ustanove i da će biti različito tretirana? Ako je obaveza onda se ne tiče samo jedinica lokalne samouprave, nego vrijedi za cijelu Republiku Hrvatsku i kriteriji moraju biti jednaki i za upise, i za nabavljanje materijala, za sve materijalne uvjete uključujući i broj djece po odgajatelju itd. Dakle, potpuno je nevjerojatno da imamo nešto što je propisano kao obavezu kao što će i ovaj obuhvat biti obvezniji, a da država može reći da nije njezin problem na koji način je to uređeno pa onda jedna jedinica je darežljiva, druga škrta i tko zna kako treća i ostale funkcioniraju. Hvala lijepa. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjednice Sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Premda smo u predizborno vrijeme slušali o demografskoj politici kao ključnom segmentu, nakon izbora svi planovi i programi nestali su iz javnog diskursa. Samo na objavu natječaja NPO-a smo za obrazovanje čekali smo gotovo godinu dana. Hrvatska je na samome dnu po broju pokrivenosti djece predškolskim odgojem u odnosu na druge zemlje EU koja nam je i nametnula sada obvezu da do kraja godine uključimo 95% djece predškolske dobi u vrtiće. Prema zadnjim statističkim podacima udio trogodišnjaka obuhvaćeni predškolskim odgojem u EU Hrvatska ima 56% dok je na prvome mjestu Francuska sa 99,50% Prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja i sporta trenutno u Hrvatskoj je 76 općina i gradova koji uopće nemaju organiziranog vrtićkog smještaja djece. Zbog nedostatnih prebukiranih vrtića svake godine liste čekanja čeka 5000 djece predškolske dobi. Problem koji postoji u sustavu predškolskoga odgoja i obrazovanja nije od jučer. To je problem koji se kotrlja već zadnjih 20 godina, ali se postavlja pitanje šta je HDZ-ova Vlada radila do sada? Šta se čekalo da se tek sada objavi javni poziv kada je već voda odavno prelila čašu. Puna su nam usta demografije. Njihov predizborni program se temeljio na demografskoj revitalizaciji, a mi danas niti imamo strateški dokument, niti imamo viziju. Zato imamo veliki val iseljavanja. Teško se ljudi odlučuju ostati u Hrvatskoj ako niti dijete ne mogu upisati u vrtić, ne mogu se zaposliti. Također se teško odlučuju za proširenje obitelji i zato pripadamo među najstarije europske nacije. Demografska i pronatalitetna politika nacionalno je pitanje i ono što bi država trebala poduzeti kako bi se smanjio taj negativni trend je poboljšanje usluge za djecu predškolske dobi, smanjenje troškova školovanja za djecu, pravednija davanja za djecu, povećanje rodiljne i roditeljske naknade, smanjenje nezaposlenosti. Ovakav konačni prijedlog zakona ne mijenja radne uvjete, ne zaustavlja diskriminaciju djece odgojitelja, roditelja, ne pruža jednakost djece sa teškoćama u razvoju. Darovita djeca nisu niti spomenuta. Što se tiče financiranja tu je kaos, a o nedostatku stručnog kadra nestručni i jeftini kadar. S obzirom da se od prvoga do zadnjega članka ne postiže cilj koji bi ovaj zakon trebao i predstavljati, a to je jednako dostupan, kvalitetan i siguran vrtić za svu djecu pod jednakim uvjetima što i dokazuje niz podnesenih amandmana od svih nas oporbenih klubova zakon treba iznova pisati i stoga ćemo mi podnijeti zaključak za treće čitanje. Hajmo na replike. Prva replika kolegica Ban Vlahek, izvolite. Uvažena kolegice spomenuli ste čekanje. Evo punih 9 godina čekamo i Pravilnik o vrsti stručne spreme koji je propisan u članku 27. stavak 3. ovog zakona. Dakle, Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona. Naime, tako je propisano zakonom. Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju iz 2013. godine bilo je propisano i donošenje navedenog Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu toga zakona, ali on do današnjeg dana još uvijek nije donesen. Smatrate li da će se isto ovo dogoditi u ovom istom Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju? Što se tiče zakona postoji i DPS koji se ne poštuje. Ja sam već iznijela u svom slobodnom govoru kao i u ime kluba koliko zapravo treba biti propisano djece u skupinama, koliko odgajatelja na određenu skupinu djece. To se ništa ne poštuje. Znači to treba prvo iskristalizirati, trebamo se prvo osvijestiti. A što se tiče ovog Konačnog prijedloga zakona on je loš od početka do kraja. I vjerujem da kad se uoče, Vlada kad uoči sve moguće amandmane koje ćemo mi podnijeti, da će doći svijesti, da će doći k sebi, da će ipak ići u treće čitanje inače ćemo za godinu dana morati ponovno ići u novu izmjenu. Poštovana kolegice, smatrate li da nije diskriminirajuće prema struci odgajatelja da pod izlikom da ih nema dovoljno nastavnici razredne nastave, odnosno učitelji mogu uz prekvalifikaciju raditi u vrtićima dok nije s druge strane uvedena mjera reciprociteta, odnosno da odgajatelji nisu u mogućnosti u onim sredinama gdje nema dovoljno nastavnika razredne nastave uz prekvalifikaciju raditi u osnovnim školama. Sve odluke se donose na razini lokalne samouprave što znači da i broj zaposlenih kao i njihova plaća ovisi isključivo o čelniku jedinice lokalne samouprave. Smatram da bi po meni smatram da bi oni trebali ući u državni proračun i financirati se iz državnog proračuna. Što se tiče ovog nedostatka odgojitelja sami su si krivi, ne mislim na odgojitelje, nego mislim na Vladu što je dovela do ovakve situacije nedostatak stručnog kadra. A prijedlog sa kojim ćemo mi ići koji se nadam da će struka da će Vlada i podržati je ta da, ali pod uvjet da pravo prvenstva ipak imaju odgojitelji. Znači ukoliko se na natječaj jave odgojitelji da oni imaju pravo prvenstva, a ne učitelji. Sljedeća replika kolegica Murganić, izvolite. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice, poštovana kolegice. Evo ja sam reagirala sa ovom replikom na vašu rečenicu što je HDZ-ova vlada činila do sada vjerojatno u raspravi ste aludirali na izgradnju vrtića do sada. Prema 2010. godini smo imali rok prema Barcelonskoj i Lisabonskoj strategiji da imamo najmanje 60% predškolaca do tri godine, dakle ovih malenih u vrtićima, odnosno u institucijama, a 90% do šest godina. Mi smo bili tada daleko ispod tog prosjeka.

Odgovor na repliku. Vi ste napravili s ovim javnim pozivom da će tek se to sve realizirati 2026. do 2027. godine. Budimo svjesni da 1.9. nova generacija vrtićanaca i jasličara kreće. Gdje će oni do tada? Znači na godišnjoj razini ispod crte je 5 tisuća djece, a u Osijeku, ja ću vam sada reći u Osijeku je službeno 200 djece, a neslužbeno je 800. I onda što ćemo raditi do tada do 2026.-27. Budimo kao što smo i do sada radili u Osijeku uzimali domarske stanove, uzimali dvorane i prenamijenjivali ćemo ih za dnevne boravke. To nije rješenje, to nije rješenje. Vama je ovo, drugi, treći mandat. Nemojte da vam moram dati opomenu zbog dobacivanja iz klupe. Izvolite. Poštovana kolegice, govorili ste o postocima koje smo si mi s jedne strane zadali koliko bi zapravo djece trebalo biti obuhvaćeno predškolskim odgojem i obrazovanjem i koliko smo zapravo daleko od najrazvijenijih zemalja Europske unije.

Međutim, ono što je problem to je evo recimo kod mene u Međimurju da je jako mali postotak romske nacionalne manjine uključen u predškolski odgoj i obrazovanje svega 31% Nije mi baš bio ovaj obećavajući odgovor državnog tajnika kada sam ga pitala gdje je zapravo problem, koliko mora tu participirati država, a koliko jedinice lokalne samouprave jer jedinice lokalne i regionalne samouprave ovisno od regije do regije participiraju što besplatnim prijevozom, besplatnom prehranom itd.

Ja sam već iznijela u ime kluba koji su naši kratkoročni, kratkoročne mjere Kluba Socijaldemokrata, a to je da osim da se otvori veći broj vrtića i osigura nesmetan rad predškolskih ustanova tijekom ljetnih praznika i sada da ne nabrajam i dalje što se tiče, samo malo sada ne mogu tu naći baš točno, uglavnom treba se uvesti nekakva jedinstvena cijena ovisno o broju djece i da se što, zapravo bi se trebale jedinice lokalne samouprave uključiti u to i pod obvezno financirati da svako dijete ima pravo na vrtić. Hvala. Nemate više replika. Možete na mjesto. Bolje da ih ima, nego da ih nema. Izvolite kolega. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Najgore što se nekom dokumentu može dogoditi da ga osporava struka. To se upravo događa sa ovim Konačnim prijedlogom zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Naime, velik dio struke smatra da jednostavno ovaj Konačni prijedlog zakona nije dobro rješenje, da je on dva koraka unazad. Pa tako među Sekcija predškolskih pedagoga Grada Zagreba i pridruženih članica koja obuhvaća još 10-tak drugih hrvatskih županija, Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi Hrvatskog psihološkog društva, Sekcija predškolskih logopeda Hrvatskog logopedskog društva, Sekcija edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska psihološka komora plus na desetke doktora znanosti s područja pedagogije, psihologije odnosno rada sa djecom predškolske dobi svi oni smatraju da ovaj Konačni prijedlog zakona ima niz manjkavosti. I onda se trebate zapitati je li ipak treba mišljenje struke ponekad uvažiti ili ići glavom kroz zid? Naime, samo neke od tih manjkavosti su sljedeće gdje su mi upravo odgajateljice poslale nekoliko primjedbi. Znači, visoko kvalificirane osobe kao što je sam tajnik rekao možda imamo i najkvalificiranije odgajateljice u Europskoj uniji koji smatraju sljedeće – da što se tiče samih financiranja dječjih vrtića samo da su prvenstveno osnovne jedinice lokalne samouprave osnivači, da treba naći modus da ta ekonomska cijena bude ujednačena a ne da jedno dijete u jednoj općini plaća 500 kuna, u drugoj odnosno roditelji 900, u jednom gradu tisuću i 300, a u nekim gradovima besplatno. Ako smo svi po Ustavu jednaki onda bi trebali biti jednaki i po ovome, a ne ovisno o tome u kojem gradu ili pak općini netko živi što znači da bi od onih općina i gradova koji su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku gdje je već slabija demografska slika država trebala sufinancirati tu razliku u cijeni ukoliko općine to ne mogu, ili pak prebaciti jednostavno sve na županije i da svi imaju jednake uvjete prilikom upisa u vrtić u smislu ekonomske cijene. Osim toga jedna od manjkavosti je upravo ta koja se pravda sa nedostatkom odgajatelja, a to je da učitelji razredne nastave odnosno primarne mogu uz prekvalifikaciju raditi sa djecom predškolske dobi, a niti uveden reciprocitet nije to omogućeno odgajateljima. Imamo manjka i doktora već godinama, pa nije došao prijedlog da se stomatolozi ili veterinari mogu prekvalificirati i raditi u ambulantama opće prakse ili pak biti specijalisti. Na žalost informacije koje imamo pokazuju na zabrinjavajuću činjenicu kako mnogi odgajatelji rade na zamjenama uz kratke ugovore o radu, a neki čak po 10 i više godinama na ugovore na određeno što nije u skladu sa Zakonom o radu. Upravo ta neizvjesnost ponukala je mnoge odgajatelje na druga radna mjesta, pa i na odlazak iz države. No tu nije kraj. I pripravnici znaju skupljati kratkim zamjenama svoj pripravnički staž mjesec po mjesec kako bi sakupili potrebitih 12 mjeseci i stekli pravo na polaganje stručnog ispita. Pitamo se ako je država propisala obvezu pripravničkog staža onda mora naći i način kako isti osigurati. Ovakvim pristupom teško ćemo privući, a kamoli zadržati stručan kadar u predškolskim ustanovama.

Hvala lijepo. Kolega Pavliček naravno da je jedna značajna tema i trebalo bi možda razmišljati o trećem čitanju i dobro je da je državni tajnik ovdje. Ali možda značaj ove teme trebao je biti ministar, a ne, ne pojaviti se. Ovo je ključna demografska mjera i znači osigurati svakom djetetu da ima pravo mogućnost da ima dječji vrtić. Gdje god nemamo tu mogućnost to će se raseliti, iseliti i zbog toga imamo 2/3 Hrvatske prazne.

To se smanjilo. Međutim, ključno pitanje se postavlja.

Samo iz jednog razloga što ih ima 20 za razliku od 555 jedinica lokalne samouprave i prevelika je razlika u razvijenosti. Ovo što sam upravo rekao i što ste rekli žalosno je da država pere ruke što se tiče demografske politike.

Jel' onda je ta demografska politika neujednačena i onda ide na uštrb upravo djece. Ona treba biti jednaka u cijeloj državi, a o njoj mora brinuti resorno ministarstvo. To samo pokazuje koliko je pojedincima stalo do demografije, a ona je uistinu rak rana hrvatskog društva. Hvala. Izvolite. Poštovani kolega već u nekoliko navrata kritizirate i ovu mogućnost da učitelji mogu uz određenu prekvalifikaciju raditi u predškolskim ustanovama. Dakle moje je pitanje da li je bolje da je nezaposlen, a želi raditi sa djecom, želi se čak i prekvalificirati odnosno dodatno obrazovati i u isto vrijeme je bolje da nemamo dovoljno kadrova u vrtićima, ili je ovo ipak dobro rješenje tim više što ovakvih situacija imamo npr. inženjeri elektrotehnike i strojarstva sa pedagoškim predmetima položenima predaju u školi ili recimo konobari također u strukovnim školama. Dakle, imamo takve prakse. Omogućili smo, zalažemo se za promjenu poziva onakvog zanimanja onako kako uvjetuje tržište rada. Čak negdje u svijetu jako se ističe kako je krasno što ljude mogu se prekvalificirati pa mijenjati naime svakih 5 godina radna mjesta i štošta, svašta. Evo nisam nikada kritizirao samo da bi kritizirao. S druge strane uvedite reciprocitet, omogućite i njima da i oni mogu onda predavati i prekvalificirati se za predavanje u razrednoj nastavi. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. U ovom silnom tekstu kaže se i piše da je potrebno ili je očigledno vrlo teško definirati jedinstvenu metodologiju za izračun ekonomske cijene vrtića.

Odgovor na repliku. Pa mislim da se ukoliko ima volje može se odrediti cijena vrtića. Znamo u prosjeku koliko tko od roditelja plaća određenoj jedinici lokalne samouprave i točno se može utvrditi koja je to ekonomska cijena vrtića. Ali ono što je jako bitno što ne smije stvarati preveliku razliku među djecom. Znači primjerice u Vukovaru ćete platiti 500 kuna po djetetu, dok ćete u Belišću platiti 0 kuna. Dok ćete u nekom drugom gradu platiti tisuću i 200 kuna i još čekati godinama hoće li vaše dijete dobiti uopće mogućnost upisa u vrtić. Tu je bitno da država intervenira jer svi moraju tu imati jednaka prava i tu se opet vraćamo na tu demografiju s kojom se mora pozabaviti državna vlast, a ne to prepustiti načelnicima općina, gradonačelnicima jer je to jednostavno neizvedivo. Hvala. Poštovani kolega Pavliček dosta se govori kako se izgradilo puno vrtića u zadnje vrijeme i to je činjenica. Sredstvima EU fondova smo izgradili dosta vrtića. Ali gdje smo mi njih izgradili? Izgradili smo ih u općinama ili što bi mi rekli ovako u Slavoniji po selima. Pa tako u Vladimirevcima ima mjesta u vrtiću, a u Valpovu nema mjesta i ne upišu se sva djeca. U Jelisavcu ima mjesta u vrtiću, a u Našicama i ove godine 30-ero djece se nije moglo upisati u vrtić. I činjenica je da mi, evo sad smo se konačno osvijestili da nas je 10% manje, evo popis stanovništva je to i ovo što mi cijelo vrijeme govorimo da su slavonska sela prazna, da su ljudi otišli, sad smo konačno osvijetlili i sad imamo lijepo prazne vrtiće i tamo gdje nema djece i odgajatelja imamo zgradu, a tamo gdje ima i djece i odgajatelja nema vrtića i nema zgrade. niko neće osporit da se je uložilo u infrastrukturu, ali je nepojmljivo da mi unatoč padu broja stanovnika i dalje znači imamo nedostatak mjesta u vrtićima u određenim dijelovima Hrvatske s druge pak strane brojni vrtićki objekti nam zjape doslovce prazni, ništa bolja situacija nije ni sa osnovnim školama. To je nažalost samo nedostatak strategije međuresornog među resorima jer mi jednostavno u većini slučajeva nemamo strategiju nego sve radi ad hoc i onda dolazimo u ovakvu situaciju da u Gradu Zagrebu ne možete upisat djecu i da danas ovi iz Možemo! mogu bit sretni jer gdje bi sa 5.000 djece gdje bi ih upisala, a s druge imate na stotine objekata u Slavoniji koji doslovce zjape prazni. I posljednja replika na vaše izlaganje kolega Milanović Litre, Poštovani kolega Pavliček, evo govorili ste o razlikama ekonomskima od općine do općine, grada do grada. Kada se tiče obrazovanja i predškolskog i školskoj u Hrvatskoj postoji još jedna segregacija odnosno auto segregacija ja bi reko po nacionalnoj razini. Vi kao profesor i kao osoba koja dolazi iz Vukovara sigurno tome možete tome svjedočiti. Mi smo danas svjedoci auto segregacije Srpske nacionalne manjine u Vukovaru i gradovima koji su ajmo reć više od 30% pod nacionalnim manjinama jel, zanima me do kada i kolko može hrvatska kultura i hrvatsko društvo trpiti takvu auto segregaciju u kojoj se djeca odvajaju od najranije dobi, di se pokazuje razlika između onoga ko je Hrvat i onoga ko je Srbin.

Sukladno državnom pedagoškom standardu kako osnovnih, tako i srednjih škola, tako i predškolskog odgoja, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo obrazovanja na svom jeziku i pismu A, B ili C model. No vrlo je upitno koliko su takvi modeli posebice model A koji se najviše koristi u istočnoj Slavoniji dobri za budućnost jedne sredine. Evo u Vukovaru imate dva odvojena vrtića, u istoj zgradi vrtić Vukovar 1, vrtić Vukovar 2. Ja imam dvoje djece u vrtićkoj dobi, onda ulazite lijepo u tu zgradu i mi idemo na jednu stranu, mi Hrvati, pripadnici srpske zajednice idu na drugu stranu, ulazimo kroz ista vrata u istom holu, ali djeca se odvajaju i onda imate ogromno dječje igralište gdje postoji neka nevidljiva crta, na jednoj strani su Hrvati, a na drugoj strani Srbi od prve godine pa nadalje, ali kako mnogi žele reći to su prava nacionalnih manjina. Pa mogli smo imati multikulturalnu školu u Vukovaru, ali neki nisu htjeli. Ok, pa ne bi bilo segregacije i odvajanja. Slijedeća rasprava uvažena zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite kolegice.

No svaki puta kada u nekoj općini ili gradu zaškripi prve su nekako na udaru upravo odgajateljice u vrtićima, njihove plaće se smanjuju i režu, a evo imamo i zadnji primjer u Konavlima od prije par dana gdje upravo su našli način kako nešto uštediti tako da će odgajateljicama smanjiti plaće. Zašto su oni baš prvi na udaru teško je reći, ali iskreno ne moramo se čuditi zašto ih nema dovoljno. Pa tako ovim prijedlogom zakona predlaže se da na mjesto odgajatelja u vrtićima se zaposle učitelji razredne nastave. Što će oni raditi npr. u jaslicama sa djecom starom godinu dana gdje im trebaju ipak neka druga znanja i neke druge vještine. Njih ne treba učiniti ni čitati, ni pisati, teško je reći, ali ministarstvo je smislilo kako će oni ta znanja i vještine steći kroz prekvalifikaciju i to najbržu moguću. Pa tako odgajatelj nakon studija mora 12 mjeseci biti pripravnik u svom zvanju, zatim nakon toga mora položiti stručni ispit, nakon toga godinama uobičajeno rade na kraćim ili dužim zamjenama i u principu svi ćemo mi podržati taj sustav jer ipak oni su zaduženi za našu djecu i po meni je to jako dobro, ali sada kroz ovaj zakonski prijedlog za učitelje se predviđa zapošljavanje, kraći program prekvalifikacije koji traje 2.g. i nema obveze pripravništva, nema polaganja stručnog ispita, a učitelj nakon toga je stekao kompetencije odgajatelja i može raditi, nastaviti raditi kao odgajatelj, pa se postavlja jedno legitimno pitanje zašto bi itko više studirao za odgajatelja, brže će postat odgajatelj ako završi za učitelja razredne nastave, malo se prekvalificira i to je to, nema stručnog ispita, nema pripravništva, a na kraju ima doslovno dva zvanja, ima čovjek dva fakulteta, pa što bi onda studirao 5.g. za odgajatelja, završi za razrednu nastavu, odmah se zaposli kao odgajatelj, nakon 2.g. se prekvalificira i čovjek ima dvije struke, ima dva fakulteta. Nemojmo podcijeniti naše maturante, oni su vrlo, vrlo praktični i nogama na zemlji i kad vide da nešto mogu napraviti brže oni će ići na to. To je definitivno tako. Isto tako već je bilo govora o državnom pedagoškom standardu koji se i danas nažalost ne poštuje, a temeljno je pitanje što će se dogoditi kada više ne bude propisan zakonom nego podzakonskim aktom. Obuhvati djece koja pohađaju vrtiće bi se trebao dići na nekih 95%, sada je na nekih 55% i vjerojatno i to je jedan od razloga zašto se javljaju vrlo čudne i neprikladne ideje poput ove u Zagrebu gdje će se prenamijeniti mjesni odbori u vrtiće. Čuli smo jučer u emisiji Otvoreno da su građene čak od azbestnih ploča. Znači neadekvatni prostori u kojima će naša djeca boraviti, a još manje će se poštivati propisani standardi. Navest ću vam samo jedan primjer koji je uistinu na, vrlo ekstreman. Znači u Krapinsko-zagorskoj županiji imamo primjer da u jaslicama je u grupi 36 djece, oni imaju ukupno 42 m2 na raspolaganju i sa njima je samo jedan odgajatelj. To su jaslice, to su djeca koja nose pelene. Kako taj odgajatelj sve to skupa stigne teško je reći, a državni pedagoški standard kaže da ih treba biti između 8 i 12. Hvala lijepa. Idemo na replike, prva replika kolega Pavliček. Izvolite. Evo kolegica Puljak je malo prije onako usput prozvala rekla, što vi stalno spominjete Jugoslaviju evo mislim da sam sad u prolazu jedanput spomenuo od kako sam ovdje u Hrvatskom saboru, ali netko i neki još uvijek žale … [[Govornik se ne razumije.]] za tom državom, ali o tom potom, ajmo se mi vratiti meritumu. Kolegice Vučemilović zanima me je li ovim prijedlogom zakona degradirana struka odgajatelja? Bi li vi vašem djetetu preporučili da upiše za odgajatelja s obzirom na ovakve zakonske prijedloge? Odgovor na repliku, izvolite. Hvala lijepa kolega Pavliček, ja iskreno mislim da biti odgajatelj je poziv, ne profesija nego poziv i cijenim jako rad svih, ma ne samo u predškolskom obrazovanju znači u vrtićima nego isto tako i u školama, to su zahtjevni poslovi koje ni u kom slučaju omalovažavati. Ovo što ja ističem to je čisto praktično viđenje onoga što bi se moglo dogoditi. Treba otvoreno reći, očigledno imamo viška učitelja razredne nastave, svi mi koji imamo djecu koja pohađaju osnovnu školu znamo da su razredna odjeljenja 17, 18, 19 kad prebace 20 to je već veliki razred, u moje vrijeme evo u toj bivšoj Jugoslaviji nas je bilo 33 u razredu. Demografija nam je takva kakva je, dok se ne suočimo sa tim problemom nalazit ćemo ovakva rješenja i mislim da ona nisu najsretnija. Hvala, slijedeća replika kolega Dretar. Poštovana zastupnice Vučemilović dva kratka pitanja. Prvo, da vas pitam jesmo li drastično odnosno gotovo pa nepopravljivo pogriješili u svim ovim godinama donoseći odrednice Hrvatskog kvalifikacijskog okvira jer vidimo da nam ovdje drastično nedostaju ovako visoko obrazovani kadrovi izuzetno bitni, rekao sam već u govoru za djecu u onim, u najranijoj formativnoj dobi. I drugo je li možda genijalno rješenje ovakvog jednog problema ono tj. onaj smjer u kojem idemo, a to je depopulacija i raseljavanje Hrvata pa više nećemo imati problema sa prekobrojnom djecom? Pa hvala lijepa kolega Dretar. Na ta dva kratka pitanja vam teško mogu dati dva kratka odgovora i mislim da mi minuta neće biti dovoljno. Teško ćete naći liječnika koji će otići raditi negdje u zdravstvenu ustanovu, ja često spominjem tu Donju Motičinu, ali tamo imamo dom zdravlja, imamo ambulantu gdje već godinama nemamo, nemamo liječnika. Znači mi dosta ulažemo u zgrade, dosta ulažemo i izgradili smo mi puno vrtića, to nije sporno samo imamo vrtiće tamo gdje više nema djece i teško ćete vi naći sada odgajatelja koji će iz Zagreba otići radit u Vladimirovce i evo taj Jelisavac koji sam spomenula. To jednostavno, ljudi vole živjet u većim mjestima, pogotovo kad su mlađi.

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolegice Vučemiliović, da ja ću početi sa ovom vašom zadnjom rečenicom, teško ćete naći nekoga. Gledajte onaj tko želi i hoće raditi, komu je stalo on će i otići za svoje radno mjesto. Pa i ja sam jedan primjer koji je otišao na otok, al da nisam možda ni znao plivati, pa sam zarađivao svoj kruh. Ono što ovdje želim istaknuti Članak 11. ovoga prijedloga zakona koji kaže da učitelji primarnog obrazovanja kroz prekvalifikaciju od 2 godine mogu steći pravo da rade u dječjem vrtiću. A mi zapravo i sad imamo u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja odgajatelje koji imaju 2 godine obrazovanja. Dakle, učitelji primarnog obrazovanja, odgajatelji oni imaju 60% zajedničkih kolegija koje uče na fakultetu i mi sad od toga [[Upadica: Vrijeme.]] pravimo dramu. Hvala lijepa kolega Šimičeviću, ma ja se slažem s vama da su to slični studiji jel, razlika je u onih 40% koji nisu zanemarivi. Ono na što sam ja htjela ukazati u svojoj pojedinačnoj raspravi to je da oni koji završe za odgajatelja imaju jednostavno po važećem sustavu i zakonima puno rigorozniji put dok uopće znači kroz, moraju proć pripravništvo, stručni ispit jel dok ovi to ne moraju. To je nešto što bi ipak možda trebalo vidjeti i izjednačiti jer na neki način čini mi se da mi diskriminiramo one koji su odabrali poziv odgajatelja već nakon mature. Slažem se s vama da je slično, nije isto, nije, ali ono što se događa nakon završenog fakulteta je uistinu drugačije i o tome bi možda trebalo povesti računa, a evo ja sam isto kao i vi otišla u tu manju sredinu znači slažem se s vama ko hoće radit to će napravit. I još jedna replika kolega Milanović Litre, izvolite vi ste na redu. Poštovana kolegice Vučemilović, imali smo tematsku sjednicu na Odboru za obitelj, mlade i sport na temu demografije, vi kao predsjednica ste ju sazvali, bila je vrlo informativna ja vjerujem većini ovaj zastupnika, a spomenuli ste ovdje prenamjenu mjesnih odbora u dječje vrtiće naravno što svi znamo da ne može biti dobra odluka što Grada Zagreba što na razini države, a od strane države politike oko demografije nema, a dokaz toga je i ovaj zakon koji zapravo je gašenje požara. Kako vidite da će ovo zapravo poboljšati demografsku sliku u kontekstu Hrvata u Hrvatskoj? Hvala kolega Milanović Litre, iskreno da mi sada, znači cijela demografska politika je na razini JLS i ako pogledate malo imate na stranicama Središnjeg ureda za demografiju popis svih mjera koje sve općine i gradovi u RH provode i tu su ogromne razloge, ogromne, od toga da ne znam negdje se isplaćuje 50.000 kuna za treće dijete, negdje ništa, negdje ovako, negdje onako. Jedina prava demografska mjera bi bila da su vrtići besplatni za sve u cijeloj Hrvatskoj, jedina prava demografska mjera, sve ostalo su nekakva privremena rješenja koja vrlo često postanu trajna rješenja i to je ona najveća opasnost što mi privremeno idemo da nekim vatrogasnim mjerama idemo gasit neki požar koji nam je iskrsnuo i onda na kraju zaboravimo na to i to postane trajno rješenje. Kolegice Vučemilović, svima je ja mislim poznat, poznati su razmjeri, razmjeri ja bih rekao tragične potkapacitiranosti, trenutne potkapacitiranosti Grada Zagreba u vrtićkim kapacitetima.

Ta politika je moralno i financijski bankrotirala. Tu politiku je zamijenila nova gradska uprava koja interventno mora omogućiti svoj djeci Grada Zagreba pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja. Što ovog momenta možemo učiniti dok se punom parom novi vrtići grade je prenamijeniti gradske prostore i osigurati koliko toliko normalne uvjete za predškolski odgoj i obrazovanje.

Hvala lijepa. Kolega Bakiću, to je jučer izjavljeno u jednoj, ja sam samo ponovila ono što su svi čuli, na nacionalnoj televiziji, znači da su to montažni objekti. E sad ako to nije istina vi trebate znači tu osobu koja je to izjavila ovaj upozoriti da ne širi lažne informacije, evo ja stvarno i ja sam znači rekla odakle mi je taj izvor, nije da sam ga ja isisala iz malog prsta uostalom ja ne živim u Zagrebu, ovaj i iskreno mislim da vam je visoki upravni sud učinio veliku uslugu jer nemate, znači i ove godine u Gradu Zagrebu velik broj djece nije mogao se upisati jer nema dovoljno mjesta u vrtićima, da je mjera roditelj odgajatelj ukinuta za one koji imaju ta stečena prava vi bi imali ogroman problem, znači 5000 djece, već sad imate problem da vam još 5000 djece dođe gdje bi ih vi smjestili to uistinu nitko ne zna. Nemate više replika. Idemo na slijedeću pojedinačnu raspravu, uvažena kolegica Udović izvolite. Zahvaljujem.

Molim vas kolegice i kolege dozvolite kolegici da ima pravo na svoju pojedinačnu raspravu u miru. Hvala. Demografija, obitelj, mlade i socijalnu politiku kolegica zastupnica Nada Murganić izdala je zaista lijepu i sveobuhvatnu publikaciju pod naslovom „Analiza pristupačnosti kvalitete, kapaciteta i financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u RH“ i nju je financirao UNICEF i zato joj veliko hvala jer je zapravo iz nje vidljivo gdje smo mi bili do te 2018., na temelju dostupnih podataka mi znamo gdje smo danas, ali isto tako sa sigurnošću ću reći da zapravo nećemo do 2030.g. doći do onoga do čega bismo trebali doći i na što nas obvezuju do sada usvojene strategije. Naime, evo nakon 4.g. možemo konstatirati da ovim zakonskim prijedlogom i kašnjenjem natječaja za izgradnju vrtića po NPOO-u za skoro pola godine ova vlada neće ostvariti krajnje ciljeve do '26. odnosno '30. godine, a one su pravo svakog djeteta na rani i predškolski odgoj i obrazovanje jer je trenutno obuhvaćenost djece predškolskim programima izuzetno niska i znatno ispod barcelonskih ciljeva, a to je minimum 90% u dobi od 3 godine do polaska u školu odnosno Strategija Europa 2020 gdje se dodaje dodatni cilj, a to je 95% u dobi između 4 godine i polaska u osnovnu školu. Neće se riješiti rastuće regionalne nejednakosti glede obuhvaćenosti djece te prostorne dostupnosti. Trenutni sustav će i dalje ostati ne priuštiv velikom broju roditelja i sustav će i dalje ostati nepristupačan djeci nezaposlenih roditelja te djeci iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa. Zašto to mogu reći? Zato jer se ovim zakonom ne rješava jasna i ujednačena metodologija za izračun subvencija odnosno ona će i dalje ovisiti isključivo o fiskalnoj snazi lokalnih proračuna, a isto tako i politikama čelnika u djelu predškolskog odgoja. Mi smo izabrali politiku da čak 1/3 proračuna ulažemo u predškolski odgoj, neki drugi čelnik to ne čini. Ne propisuju se ulaganja središnje države tj. njezino financiranje rada vrtića već se ostavlja mogućnost reguliranja istog uredbom vlade i o financiranju će se odlučivati svake proračunske godine. Zapravo ne možemo uopće govoriti o dugoročnoj održivosti jer se može dogoditi da proračunom nisu osigurana sredstva i uopće se neće predvidjeti sredstva za financiranje predškolskog odgoja. Zato što nisu zakonom propisana. I evo potpuno pogrešno predlagač u prijedlogu zakona predlaže da se sredstva za završetak izgradnje vrtića po NPO-u dodjeljuju prema vrijednosti indeksa razvijenosti. To je samo onima koji su ispodprosječno rangirani iako je demografski pokazatelj zapravo samo dio indeksa i oni koji su razvijeni zapravo imaju veći broj radno aktivnog stanovništva, imaju veći broj djece u obuhvatu predškolskog odgoja, ali isto tako i potrebe za novim kapacitetima kao i veća izdvajanja za subvencije ekonomske cijene pa je zapravo jedino logično da svi oni koji zadovolje kriterije za financiranje izgradnja, izgradnje vrtića po NPO-u budu i praćeni od strane države. U posljednjih 8 godina vlada je propustila stipendirati, povećati kvote i aktivno se uključiti u obrazovanje nedostajaćeg stručnog kadra, odgojitelja, radnih terapeuta, logopeda, psihologa. Dakle, do 2030. trebati će nam 9.000 odgojitelja, a isto tako za popunjavanje ovih 22.500 predviđenih mjesta treba nam zapravo onda do '26. na tržištu rada biti dostupno 2.000 odgojitelja. Složit ćete se teško, teško da će se to moći realizirati i čak i ovom mjerom da učitelji razredne nastave mogu privremeno uskočiti na 2 godine. Evo, zahvaljujem. Hvala vama. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Udović, pa prošlo je eto skoro godinu dana od kada je predstavljen NPO i tek smo sada eto objavili javni poziv za vrtiće. Evo zahvaljujem kolegice, točno je natječaj kasni skoro pola godine. Natječaj je otvoren od 3. svibnja do 4. srpnja, dodjela sredstava će se vršiti kako kaže natječaj maksimalno u roku od 120 dana od zatvaranja poziva. Tek negdje u mjesecu studenom ove godine ćemo zapravo znati tko je prošao. Činjenica je da mi sada imamo preko 520 općina i gradova koji imaju u obuhvatu manje od 90% djece onda znate koliko je potencijalno prijava s obzirom da se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave samo sa, samo sa zemljištem odnosno lokacijom za izgradnju dječjeg vrtića. I tek u proračunima zapravo '23 će jedinice lokalne samouprave planirati sredstva, dok se provedu postupci nabave itd., sama realizacija je vrlo upitna do sredine '26. godine. Slijedeća replika kolegica Opačak Bilić, izvolite. Poštovana kolegice Udović evo upravo u ovom trenutku ispred ulaznih vrata i sabora i vlade imamo prosvjed odgojitelja koji su nezadovoljni predloženim izmjenama ovog zakona i to je jasno s obzirom da između 2 čitanja predlagatelj nije poslušao niti njihov glas tj. glas odgojitelja, niti glas roditelja. Paralelno tome slušamo o demografskoj politici kao ključnom segmentu i programu ove vlade koja evo djeluje već 6 godina, a vi ste evo spomenuli izdanu publikaciju iz koje se može vidjeti gdje smo bili 2018. i možemo vidjeti koliki je zapravo pomak u postotku djece koja pohađaju vrtić. On je naime i dalje na niskoj razini tj. gotovo najnižoj u EU i ja vas pitam evo kako to komentirate i kako komentirate zapravo premalo sluha od strane vladajućih za prosvjednike koji su evo upravo sada na Markovom trgu. Izvolite odgovor. Evo zahvaljujem na pitanju, zapravo predlagač uopće nije uvažio struku. Struka je ona koja je ukazala na niz nelogičnosti, a ja bih rekla da ovaj zakon je zapravo zakon koji se bavi samo kozmetičkim promjenama. Mi nismo ušli u suštinu. Ovaj zakon neće dovesti do toga da se mi približimo ciljevima da do 2030. godine imamo čak preko 90% upisane djece od treće godine do polaska u školu i zaista je nedopustivo da se ignoriraju i struka i zastupnici, evo vidjeli smo koliko je već amandmana dospjelo i zaista Klub Socijaldemokrata će tražiti treće čitanje ovog zakona. Hvala. I posljednja replika na vaše izlaganje, uvažena kolegica Marijana Puljak. Izvolite.

Zahvaljujem na pitanju. Pa prva je opasnost zato što ovaj zakon ne propisuje to kao obavezu, znači uredba kaže da će se utvrditi kriteriji i da će se proračunom i svake godine osiguravati sredstva. Prvo je upitno da li će se sredstva uopće osigurati i to je vrlo promjenjiva kategorija, a i kriterij i mjerila nam sada nisu poznata, dakle uvijek postoji opasnost od zapravo donošenja nekakvih mjerila i kriterija koji neće obuhvatiti svih koji trebaju biti obuhvaćeni, a moramo, evo moramo se sjetiti kako se u Poljskoj zapravo situacija sa izgradnjom vrtića. Oni su isto puno novaca uložili kao što planira i RH, oni su neke objekte jednostavno morali zatvoriti jer nisu osigurali ovo o čemu ste vi i o čemu sam ja govorila, a to je održivost znači programa predškolskog odgoja. Hvala, možete na mjesto. Slijedeća pojedinačna rasprava je ona kolegice Nade Murganić, izvolite. Evo ja ću na neki način jer me inspirirala prethodna kolegica iz prethodne rasprave ipak podsjetiti se na ovu publikaciju, knjižicu koju smo ovaj dali štampati. Cilj nam je bio da se zaista na jednoj znanstvenoj osnovi snimi stanje pristupačnosti naše djece u ustanovama i institucijama predškolskog odgoja i obrazovanja čisto da jednostavno podvučemo crtu gdje smo mi to do sada. A zašto to sada želim naglasiti? Zato što se postavlja vrlo često pitanje šta je ova vlada radila i šta je ova vlada razmišljala, pa ja bih htjela samo reći da ako smo mi već tada imali obavezu da 2010.g. imamo 60% jasličke dobi, djece jasličke dobi u vrtićima i 90% vrtićke, dakle ovi stariji od 3 do 6.g., a tada smo bili ispod 30 odnosno 60, pa bi ja sada kritičare pitala što su vlade do tada radile, pa bi onda nama već neki objekti bili napravljeni i bili sigurni u funkciji. Dakle nakon toga krenulo se je u investiranje, prije svega u izgradnju vrtića i od 2017. pa do sada imamo uloženih 2 milijarde kuna u izgrađenih 498 vrtića, a različite adaptacije, ulaganja, konstrukcije, rekonstrukcije, povećanje u stvari, povećavanja u stvari materijalnog položaja postojećih vrtića 739. Naravno da ćemo uvijek reći da to nije dovoljno da ne bi mislili da sam i ja s time zadovoljna, s time sam se zaista bavila i kao roditelju i sada kao baki itekako mi je stalo da sva djeca dobe ono što mi mislimo svi da trebaju, a to je da za njihov cjelovit razvoj je važno da imaju dobar predškolski odgoj i obrazovanje, isto tako da je za roditelje itekako dobro da djeca ne samo da su čuvana nego da su odgajana i obrazovana u predškolskim ustanovama, ali s druge strane da se roditeljima omogući nesmetani rad na njihovim radnim mjestima odnosno da se uskladi obiteljski i profesionalni život, pogotovo majki s obzirom da znamo da žene vrlo često budu te koje ostaju kod kuće i s obzirom da znamo da je ravnopravniji pristup tržištu rada za sve nas itekako značajan. Ono što je isto tako važno što je vlada osim ovog značajnog ulaganja u adaptacije i izgradnje vrtića, ponovit ću, jedan od najvećih ulaganja bila je 2018.g. kada se je 300 milijuna kuna uložilo i ugovorilo 52 potpuno nova objekta i kasnije se sa time nastavilo, naravno da se od ovog, velike financijske omotnice od 1,22 milijardi jako puno očekuje. Imamo svi mi iste strahove i zebnje da li će nam biti jedinice odnosno prijavitelji sposobni, da li će biti održivost, naravno da će se to i voditi računa i kroz sredstava iz državnog proračuna i Ministarstvo znanosti i obrazovanja će to sve skupa jasno pratiti jer nam nije cilj da gradimo objekte koji će biti onda ili poluzavršeni ili da ne kažem stavljeni u funkciju. RH se zalaže naravno za ravnomjeran regionalni razvoj, to nije jednostavan proces, međutim i prošla vlada i ova vlada sa financijskim injekcijama pomaže jedinicama lokalne i područne samouprave u financiranju po djetetu za smještaj u vrtiću, naravno do sada je bio taj kriterij indeks razvijenosti međutim u najavi je da se sufinanciranje od 500 kuna po djetetu proširi i na svako dijete. Kada govorimo o tome da sve treba biti centralizirano morali bi vodit računa da jedinice lokalne i područne samouprave imaju svoja prava i imaju svoje obaveze, da je u jednoj od većih i prvih, prvih reformi ministra poreznih reformi koje je uveo ministar Marić 2017.g. su značajna sredstva. Prva je bila reforma da se oslobodilo jedinicama lokalne i područne dvije milijarde kuna i naravno da je njihova procjena kako će uložiti, da li su u vrtiće ili u nešto drugo to je na njima, to ih trebaju na to podsjećati njihovi

Cijenjena kolegice, evo zasigurno kako je ovdje naglašeno od dosta sugovornika u sabornici, ovo je velikim djelom demografska mjera. Znamo da ste dosta upućeni kroz svoj dosadašnji rad upravo u demografiju i ovaj kontekst 1,2 milijardi kuna koje spominjemo, koji uskoro očekuju natječaje zasigurno ja bih rekao jedan povijesni način i vid vrednovanja ovog demografskog problema. Kako dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije koja broji 55 općina i gradova, a i sami ste ovdje spomenuli određenu opreznost da ne kažem skeptičnost da li će sve lokalne jedinice posebno one manje koje nisu kapacitirane uspjeti kvalitetno se prijaviti i povući sredstva, što mislite o suportu kako regionalnih razvojnih agencija tako [[Upadica: Hvala.]] struktura i resornih ministarstava kako [[Upadica: Izvolite.]] bi došli do Hvala lijepa. Naravno da je to nešto o čemu trebamo svi skupa voditi računa. Ja evo znam da ima puno jedinica lokalnih koje imaju već i pripremljenu dokumentaciju i naravno da su i to prijavile na taj naš nacionalni NPO i o tome treba svakako voditi računa. Pa evo već dosta dugo radimo na povlačenju sredstava iz europskih fondova. Tu su se već usavršili i pojedini čelnici, ima i konzultanata na raspolaganju i svakako da imaju gotovo sve županije i regionalne agencije koje se sa svime time bave. To je odgovornost i ovaj vlade koja je raspisala natječaj međutim ja ne volimo da se samo odgovornost fokusira na jednu osobu. Slijedeća replika kolega Habijan, izvolite.

Međutim, mene više zanima vaš stav i ta jedna dvostruka mjerila i kriteriji zapravo dolaze od strane oporbe koji ovdje dakle imaju jedan stav, a primjerice recimo u Gradu Zagrebu ukinuta je mjera dakle „roditelj odgojitelj“ 2.500 djece u lipnju dolazi vjerojatno na upis, gdje će oni biti smješteni, dakle da li će se tu poštivati državni pedagoški standardi.

Ja i svi mi, vjerujem mi imamo iskreno mišljenje i želju da nam sva djeca pohađaju predškolske ustanove. I mislim da to treba omogućiti svakom djetetu u RH, a pogotovo u Gradu Zagrebu. Ja ću reći nešto osobno i ja to nisam tajila, moja je jedina zamjerka ovoj mjeri bila „roditelj odgajatelj“ činjenica da dijete tu se onda isključuje mogućnost upisa u vrtić i pohađanje u vrtić. Dijete je time kažnjeno, a mjera je Grad Zagreb se za nju opredijelio, mi imamo jako puno i socijalnih i demografskih mjera koje su različite lokalne jedinice prilagodile prije svega interesima svojih građana, političkim ciljevima s jedne strane i naravno financijskim mogućnostima. Hvala vam lijepo poštovana potpredsjednice sabora. Uvažena kolegice Murganić ja ću se referirati na onaj dio vaše rasprave u kojoj ste govorili o potrebi sufinanciranja rada dječjih vrtića iz državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave. Ja ću podsjetiti na pilot projekt Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku upravo kad ste vi bili ministrica. Vi ste započeli pilot projekt sufinanciranja rada jedinicama lokalne samouprave sa 500 kuna po djetetu, prva do četvrta kategorija indeksa razvijenosti. Isti taj projekt sam ja nastavila i u svom mandatu potpisala u prvom valu 79, u drugom valu 84 ugovora sa 84 i 79 općina u našoj zemlji, a nakon nas je državna tajnica Josić isti projekt nastavila.

Hvala lijepa. Evo ovo je po meni isto tako jedna mjera koja je usmjerena na dijete odnosno na roditelja. Roditelju je omogućeno da financijski lakše podnese troškove smještaja vrtića. Mi znamo da su cijene vrtića različite, da ne mogu biti ujednačene. Ja mislim koliko nisam ekonomista, ali toliko sam u svom životu radila vjerojatno iz svog osobnog iskustva jel da cijena života u Zagrebu ili u nekakvom mjestu nije ista i zato sam za to da država intervenira i pomaže onim jedinicama lokalne i područne samouprave i uprave koje zaista nemaju dovoljno sredstava i to za one standarde, a to je prije svega prava koja su usmjerena i potrebe prema djeci, prema siromašnim građanima, a ne da to bude univerzalno i da onda oni koji mogu financirati sebi oslobađaju sredstva za nekakve druge možda ne tako za građane značajne projekte. Slijedeća replika kolegica Grba Bujević. Kolegice Murganić ima kod nas u Karlovačkoj županiji jedna mala općina to je Tounj. U tom Tounju ima otprilike 1.200 ljudi ali imamo puno predškolske djece pa je 2019. godine naša županija odlučila da višak prostora u školi pretvori u, po standardu naravno, pretvori u predškolski odgoj koji je, tako je nastala Tounjska spužvica koja sada ima 19-ero djece, a također se radi i program male škole. To je jedan primjer dobre prakse gdje su cjeloviti, osigurani su cjeloviti uvjeti za djecu, za njihov odgoj, osigurana je socijalizacija djece, osigurano je i ono o čemu smo govorili da su majke stavljene na tržište rada. To ja mislim da je jedan jako dobar primjer prakse kako se to može staviti pod jednu upravu, škola je upravitelj tih ustanova. Nemamo dodatnih ravnatelja, nemamo dodatnog administrativnog osoblja, a zapravo smo djeci omogućili da se zaista o njima brine onako kao što svi to želimo. Poštovana zastupnice, kolegice vi ste već u svojoj replici sve rekli što u stvari taj sada projekt i program omogućava upravo na našoj županiji. Ja kad slušam kako se ovdje govori da u nekim vrtićima nema toaletnog papira pa roditelje se traži za ovo, za ono. Ja zaista, meni je žao da postoje takovi vrtići, mi nemamo takovih iskustava i mislim da je to sinergija brige i skrbi lokalnih čelnika. Na Karlovačkoj županiji se mogućnost koja je u promjeni zakona, odgoju i obrazovanju omogućila da prostor škola, osnovnih škola koji znamo i sami da su to sada velike i neiskorištene prostorije, dio se pranamijeni i opremi za predškolce. Djeca onda nakon završetka predškolskog idu u školu, ostaju u tim svojim malim školama jer da su išli u vrtić u veliki grad, onda bi oni vjerojatno išli zajedno sa svojim kolegama iz vrtića u škole u tim velikim, većim mjestima. I mislim da je to [[Upadica Reiner: Hvala.]] ona mjera koja omogućava opstanak u manjim sredinama.

Dakle, kako dolazimo iz grada Karlovca i vi i ja se sjećamo toga da smo još prije više od desetak godina počeli na izgradnji novih vrtića i to prije svega sredstvima iz proračuna grada. Već smo tada uvidjeli da je u stvari to nužno i osigurati u stvari boravak najmlađih u dječjim vrtićima. Naravno da mnoge sredine nisu ni danas u situaciji da to same realiziraju, ali zato se i kroz ova program ministarstvo je zaista i sredstvima iz EU tu puno napravilo i u prošlom mandatu i mislim da će se taj proces nastaviti. Ono što je isto tako sigurno da je tu ostavljeno jedinicama lokalne samouprave i mogućnost sufinanciranja cijene vrtića i privatnim dječjim vrtićima što je također jedno rješenje, pa vas molim vaše mišljenje oko toga. Jasno da ovisi sve o domišljatosti lokalnih čelnika, njihovim prioritetima i moram reći isto tako i o njihovim financijskim mogućnostima. Ali tamo gdje postoje zaista se može iskoristiti pogotovo ako postoji sinergija između sredstava koja dolaze s državne razine, pa i europskih sredstava. Mi smo isto tako iskoristili i velika većina naših gradova i onu mjeru iz Europskog socijalnog fonda, da se zaposle dodatni kadrovi, da se uvedu dodatni programi u vrtićima gdje je isto tako povećana jedna kvaliteta rada u vrtićima. Kada se već govori sada o ovim nekim mjerama i mogućnostima teško je nama, meni osobno poslušati evo šta se radilo, nije se baš ništa radilo. Poštovana kolegice Murganić u svojoj raspravi spomenuli ste mogućnost osiguravanja sredstava u državnome proračunu kao i niz benefita koje bi ovaj zakon trebao donijeti. Kao lokalni čelnik ono što osobito je također bitno za nas, da u ruralnim naseljima možemo sada u osnovnim školama organizirati sukladno ovome novome zakonu predškolski odgoj i obrazovanje.

Naravno da bi zakon mogli i valorizirati i testirati trebamo imati i institucije, odnosno vrtiće gdje će se on provoditi bez obzira na kritike, bez obzira na struku. Ja struku poštujem, međutim neki puta moramo i prihvatiti nekakve realne mogućnosti, a to je da po meni je zaista dobro da postoji mogućnost prekvalifikacije rada i rada učitelja razredne nastave u predškolskim ustanovama pogotovo ako to oni žele i vide u tome svoju karijeru. Mislim da tu ne treba imati tako velikih zazora.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Murganić, pa mislim da nema nikoga ovdje u sabornici koji ne odaje priznanje odgajateljima koji rade u vrtićima i odgajaju zapravo našu djecu. To je temelj da bi oni mogli kasnije postati odgovorni i zreli ljudi kroz cijelu vertikalu obrazovanja. Spomenuli smo ovdje jedinice lokalne samouprave. Znači vidjeli smo razliku od 70% do 30% uključenosti. Ja vas pitam postoji li odgovornost čelnika jedinica lokalne samouprave? Ako oni su već prihvatili uvjete da imaju jedinice lokalne samouprave, zašto oni ne ispunjavaju te uvjete. Znači da ne smijemo prebacivati odgovornost na nekog drugog, nego da uzima onaj tko ima i odgovornost za to. Hvala lijepo. Jasno da evo ja ću reći iskreno i jako kratko, ako ima mogućnosti onda ima odgovornost zašto to ne čini, ako nema opravdane mogućnosti onda je na njemu da učini sve i da traži pomoć, zna se ili od nadležne jedinice lokalne ili od države da se osigura sve što je potrebno za normalan život svojih sugrađana i naravno tu odgovornost kao i za sve nas političare prozvat će ih građani. Ali treba prihvatiti odgovornost i potruditi se jer neke mogućnosti zaista postoje. Poštovana kolegice Murganić, vi ste doista kroz svoj rad uključeni u demografska pitanja, a čuli smo evo jutros u iznošenju stajališta vašeg kluba da držite kako je mjera roditelj odgojitelj iznimno dobra i demografska mjera i u smislu rasterećenja ustanova za rani odgoj djece, pa me zanima evo planirate li s obzirom na izneseni stav vašeg kluba, da li je to evo najava da će možda i Vlada RH na razini države da li ona možda planira provoditi ovakvu mjeru te koliko zapravo vidite potencionalnu nadogradnju sustava skrbi o djeci kroz jačanje uloge dadilja Pa evo ja sam zaista i već je to ovdje spomenuto pratila i postoji na koncu ja mislim i jedna platforma u ministarstvu gdje su sukus odnosno stavljeni svi podaci koje se sve socijalne ili demografske mjere različito se nazivaju na svim razinama jedinica lokalne i područne samouprave primjenjuju u različitim sredinama i tu ima zaista vrlo različitih mjera, ima različitih iznosa. I ja sam uvijek i kada se razgovaralo o ovoj mjeri zastupala stav da sve što je usmjereno na jačanje obitelji usmjereno na poboljšanje materijalnog položaja statusa obitelji da ja to zaista mogu podržavati. Mislim da tu možemo imati svi zajedno konsenzus, ta mjera ima po meni jedini problem to što on ne omogućava zaista da dijete ravnopravno bude uključeno u rani i predškolski odgoj.

Poslovnik je povrijeđen to je čl. 238. dakle omalovažavaju se ostali saborski zastupnici na način da nas gospođa Murganić uvjerava u nešto što je protivno zdravoj pameti.

Poštovana kolegice. Evo prije 10 godina možemo kazati da je bilo viška odgajatelja zato jer nije bilo dovoljno izgrađenih vrtića, sad kad se ulaže u vrtiće od 2017. i naravno da je pomanjkanje i da se treba nešto promijeniti i u sustavu obrazovanja da bi se moglo zaposliti jer vidimo da vlada planira negdje oko 16.000 novih radnih mjesta. E ono što mene interesira je i ova nejednakost odnosno jedinice koje su bolje razvijene znači one imaju upisa djece do 75% ove koje nisu imaju do 30%. ja dolazim iz Varaždinske županije i mogu reći i nedavno se i u mojoj općini otvorio vrtić koji je stvarno za jednu malu i za jednu ruralnu sredinu znači jako puno.

Evo ja ću sada pokušat odgovoriti u okviru svoje pameti, a ne van svoje pameti tako da vam kažem da je bilo jako puno upravo kritika na mjeru 7.4.1. zašto se veliki vrtići, skupi vrtići, vrtići po standardima koštaju, pogotovo u sadašnjim uvjetima građevinskih cijena grade upravo ajmo mi reći kako je rekla kolegica Vučemilović u seoskim naseljima, dapače baš tamo treba jer ovo što smo govorili za karlovačku općinu upravo je vrtić, pa škola, pa onda recimo pošta, pa ne znam trgovine, bankomati, ljekarne i tako to omogućava da nam građani ostaju u tim sredinama.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je jedan zanimljiv zakon vidimo iz rasprave, ali mislim da izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju su nužne. Smatram ih pozitivnim barem u iskoraku prema cjelovitom uređenju sustava predškolskog odgoja u RH. I ako se određeni dijelovi koji su sad predviđeni zakonom već provode u praksi ovo uređenjem zakonom bilo je nužno i neophodno ponajviše zbog toga što više neće ostavljati dvojbe prilikom postupanja u određenim situacijama. Jedan od primjera prethodno navedenoga su treći odgojitelji koji su u praksi se veoma često i pojavljivali, ali njegovo pojavljivanje odnosno postojanje kao takvo nije bilo propisano zakonom dok sada ovaj konačni prijedlog u svom čl. 13. propisuje kada se on može pojaviti u odgojno obrazovnom predškolskom procesu te koje kompetencije treba imati osoba koja se uključuje u sustav. Daljnji primjer je provođenje inicijalnog razgovora s roditeljima i djetetom prije upisa u dječji vrtić koji se isto u nekim vrtićima provodi već duže vrijeme iako nije bio određen niti jednim propisom dok se u drugim vrtićima upravo zbog prethodno navedene činjenice nepostojanja zakonske odredbe nije provodio. Ove izmjene nužne su i zbog ujednačavanja postupanja u svim dječjim vrtićima, te uređenja određenih pitanja jednako u svim vrtićima bez obzira na geografski položaj. Isto tako jasno uređenje pitanja koje se odnosi na mandat ravnatelja, bilo je potrebno odnosno jasno definirana mogućnost povratka na prethodno radno mjesto na koji način i pod kojim uvjetima. U praksi je veoma često bilo nedoumica oko navedenih pitanja. Posebnu pozornost treba posvetiti provedbi postupka upisa u dječje vrtiće. Naime, u komunikaciji sa zaposlenicima dječjih vrtića dobila sam informaciju o različitim načinima provedbe postupka upisa. Iako je zakonom propisano postupanje temeljem Zakona o općem upravnom postupku vrtićima su dostavljene smjernice koje pobliže objašnjavaju postupak. Prema navedenim smjernicama nije potrebno donositi pojedinačna rješenja o upisu, ali podnositeljima zahtjeva treba omogućiti sva prava koja proizlaze iz Zakona o općem upravnom postupku. U međuvremenu stupile su na snagu i odredbe kojima se uređuje zaštita osobnih podataka iako postoje brojne mogućnosti objave podataka o primljenim ili odbijenim zahtjevima za upis, inicijali, šifre itd. ili dostave pojedinačnog rješenja roditelju dolazimo ponovno do nejednakog postupanja unutar istog sustava. Smatram da bi trebalo odrediti smjernice za provođenje upisa i postupka upisa temeljem kojeg bi se postupak provodio na isti način na području cijele RH. Dječji vrtići i osnivači imaju obvezu organizirati program predškole, ali isto tako moraju vodit računa o interesima i potrebama djece i roditelja na svom području. Zbog toga je potrebno određeno sufinanciranje iz državnog proračuna cijelog sustava predškolskog odgoja i to neovisno o sufinanciranju programa predškole u iznosu od 20 kuna mjesečno po djetetu uključenom u obvezni program predškole koji se provodi u godini prije polaska u osnovnu školu kako bi se barem u manjem dijelu rasteretilo osnivače i to one koji su fiskalno potkapacitirani. To isto dovodi do ujednačavanja kvalitete unutar sustava. U ovim konačnim izmjenama i čl. 24. st. 2. određuje kako će se u državnom proračunu osigurati sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji je osnivač jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada RH. Naime fiskalnom politikom ove vlade mnoge općine i gradovi su povećali svoj fiskalni kapacitet i zasigurno je dio tih sredstva otišao prema sustavu predškolskog odgoja barem u primjeru mog grada. Povećanjem broja upisane djece rastu i financijske potrebe, ekonomske cijene vrtića, kao i participacije roditelja su u velikom nesrazmjeru i potrebno je osigurati sredstva iz državnog proračuna za fiskalnu održivost. Provođenje programa nije moguće bez odgojitelja, a uz financiranje njihovih plaća tu su i ostali troškovi koji nastaju poslovanjem. Osnivači imaju obvezu osigurati sve što je nužno i potrebno za kvalitetno provođenje programa, te bi se uz pomoć državnog proračuna razlike trebale u kvaliteti smanjiti.

Uvažena kolegice Blažević, vi ste kao gradonačelnica Pakraca sigurno bili u prilici koristiti razne fondove koji su se za takve namjene koristili, bili ste u prilici organizirati to, bili ste u prilici napraviti nešto, kakvo je stanje stvarno u Pakracu sa vašim predškolskim odgojem odnosno sa dječjim vrtićima i kako vidite ovu priliku i da li ćete ju moć iskoristiti koja je sad pred nama vezana uz NPOO, a i dječje vrtiće? Evo mi smo imali priliku i prijaviti se na mjeru 7.4.1., međutim nisam to napravila zato jel u tom trenutku sam smatrala da gradski proračun nije sposoban, sada ćemo se prijaviti, evo u utorak će se otvoriti sustav i prijavit ćemo se s obzirom da smo nekakve projekte uspjeli završiti. Međutim ono što mene veseli mi već 3.g. provodimo program produženog boravka dakle pomoću europskih fondova, nije sve u infrastrukturi, treba jako puno ulagati u predškolski odgoj i u djecu naravno i u odgojitelje koji to provode. Dakle pokušavamo i moraju lokalni čelnici i čelnice brinuti izuzetno o tom sustavu zato jer je to temelj i nama i našoj zajednici i cijelom našem društvu.

Uvažena kolegica, evo uz čl. 3. ovim člankom dopunjuje se čl. 14. zakona na način da se propisuje obveza predstavničkog tijela županije Grada Zagreba da usklađenu mrežu dječjih vrtića dostavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje, te se propisuje nadležnom ministru nadležnog za obrazovanje da donese odluke o mreži dječjih vrtića RH.

Ja smatram naravno da sva djeca trebaju biti obuhvaćena predškolskim odgojem i upravo ova mreža dječjih vrtića može dovesti do toga. Dakle, mogu pojedine općine ili čak gradovi imati tu suradnju, pa djeca koja nisu, gdje u kojoj općini nema organizirani predškolski odgoj pomoću te mreže mogu pohađati dječji vrtić u prvoj bližoj općini i to je dobra stvar u stvari ta suradnja isto između predškolskih ustanova, a odnosi se na to da se predškola može organizirati u osnovnim školama to su srodne djelatnosti i treba iskoristiti i taj kapacitet infrastrukturni koje osnovne škole imaju da se osigura predškolski odgoj svima. Hvala vam lijepa. Vi ste se u svojoj raspravi dotakli čl. 24. prijedloga ovog zakona u kome ste naglasili važnost osiguravanja sredstava iz državnog proračuna koja su neophodna za završetak investicija koje su financirane iz projekata EU upravo u jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave, dakle radi se o izgradnji vrtića. A isto tako na važnost ste se osvrnuli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića čiji su osnivači jedinice lokalne odnosno područne i regionalne samouprave na temelju naravno kriterija koje će se odrediti koje će se propisati uredbom vlade. Vi ste gradonačelnica grada Pakraca dugi niz godina, kako gledate na ove odredbe upravo i na činjenicu da se zakonom omogućuje izdvajanje sredstava iz državnog proračuna za pomoć jedinicama lokalne samouprave?

Razlike su i u ekonomskoj cijeni što je normalno, razlike su u participaciji roditelja. Pojedine jedinice lokalne samouprave nemaju dovoljno fiskalnog kapaciteta da sve isfinanciraju tako da ako želimo ovo što smo si zacrtali u nacionalnoj strategiji do 2030.g. ostvariti zasigurno je potrebna fiskalna pomoć države odnosno iz državnog proračuna na neki način financirati predškolski odgoj. Danas je to uvodno bilo istaknuto da se ide prema tome, što smatram isto da je dobro da ta predškola postane na neki način nulti razred pa će i taj dio kad država preuzme ona financira osnovno obrazovanje značajno olakšati financijski dio jedinicama lokalne samouprave. Cilj ovog zakona je što više djece uključiti u predškolski odgoj, a naravno i povećati standarde za svu djecu u dječjim vrtićima, ali evo kolegica Bedeković jednim dijelom se dotaknula upravo ono što sam vas ja htjela pitati, ali to najviše zasigurno zanima naše čelnike jedinica lokalne i područne samouprave, a to su sredstva iz državnog proračuna za završetak investicija, ali i rad u onim područjima sa najlošijim indeksom razvijenosti. Koliko će to pomoći našim lokalnim čelnicima za fiskalnu održivost dječjih vrtića, vi kao evo lokalna čelnica zasigurno to najbolje znate. Tu bi se trebalo isto napraviti naravno određene kategorizaciju i odrediti fiskalne kapacitete odnosno stupanj razvijenosti pojedinih gradova i općina. Ali svi težimo tome da nemamo liste čekanja da djeca mogu zaći u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, ali još jednom bih napomenula oprezno treba biti oprezan kod pojedinih ulaganja. Poštovana kolegice Blažević. Evo vi ste gradonačelnica grada Pakraca spominjali ste prije u svom ako se ne varam odgovoru na repliku i produženi boravak koji funkcionira u vašem gradu. No zanima me da li vi imate problema s nedostatkom odgajatelja u dječjim vrtićima i što mislite o tome da se omogući da s djecom umjesto odgajatelja može raditi učitelj, naravno uz obvezu dodatnih kvalifikacija o kojima smo već danas govorili u raspravi? Da imamo problem sa odgajateljima, nema ih dovoljno u zadnje vrijeme mi smo morali otvarati dodatne skupine i stvarno se pokušavamo držati državnog pedagoškog standarda koji određuje koji je broj djece od jaslica po pojedinim onda vrtićkim skupinama i to nam predstavlja opterećenje. Rade i studenti, nestručna zastupljenost je velika. Smatra da ovaj dio je dobar, on ne umanjuje, ne diskriminira odgojitelje koje ja izuzetno stvarno cijenim odgajali su na kraju krajeva moja djeca su išla u vrtić znam kakav je njihov posao i treba naglasiti da oni dobivaju mogućnost zapošljavanja u dječjem vrtiću ukoliko nema odgojitelja na tom određenom području odnosno ne javi se na javni natječaj.

Sada će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo. Državni tajniče, kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o vrlo bitnoj temi i apsolutno moramo u ovome trenutku kazati da je ovo možda jedan od najznačajnijih demografskih mjera i poštivanje ustava da svako dijete ima isto pravo na cijelom teritoriju RH. I vjerujte mi da zbog nemogućnosti dječjega vrtića gdje roditelji koji su zaposleni mogu ostaviti svoje dite da brojni odlaze iz tih sredina, tih naših poglavito ruralnih područja.

Ja samo mogu kazati da je najbitnije ulagati u mlade. Ja dolazim iz Sinja iz Cetinskog kraja i Dalmatinske Zagore, polovica Sinja koji je najperspektivniji. I ako je išta interes, onda je interes ulagati u mlade. Daleko je jeftiniji život nego u Splitu, samo naravno što je uvijek problem županija, infrastruktura, taj problem primjera županija je preuzela obrazovanje, školstvo ali ona ne ulaže u školstvo koliko bi trebala, pa ja kao lokalni čelnik nadstandard moram davati srednjim školama da bi nešto omogućio.

Svi studenti koji ne ostvaruju pravo po bilo drugoj osnovi imaju stipendiju 800 kuna, samo je dovoljno da je upisao novu godinu akademsku. Što se tiče vrtića, vrtić sam odmah digao sa 950 kuna na 1450 kuna subvencioniranja da smanjimo roditeljima. Svako drugo dijete besplatno. Što se tiče toga u gradu Sinju i sve te mjere za mlade, da naše obitelji ostanu jer u Splitu je 5000 eura kvadrat, a u Sinju je jer živi i bivši dožupan sad kolega zastupnik u gradu Sinju i zna da su takve mjere. Znači svaki student. Srednjoškolci besplatan prijevoz svim studentima. Projekat koji mogu kandidirati za EU fondove.

U roku 20 dana sam pronašao zemlju, napravio projekt i kandidirao ga. Međutim, nije prošao. Volio bih da mi kolega Brčić to replicira. Ali mi je drago da sad spominje kad je riješen problem i kad su z bog Sinjske alke morali potpisati aglomeraciju, inače ne bi nikad potpisao.

Međutim, meni je vrlo bitno da ja sam evo crkva se gradila to sam spomenuo u Brnazama, sv. Nikole. Ja samo suradnju u dijelu crkve grad Sinj je definira sa provincijom Presvetog Otkupitelja i sad je taj vrtić u visokoj izgradnji. Tu ćemo riješiti u crkvi 80 djece, ja se toga ne stidim jer to pripada zajednici, zajednica je ulagala novac u taj dio. I tako možemo riješiti probleme, a ne riješiti probleme da kad čujem da se kandidira nekakav projekt u Splitsko-dalmatinskoj županiji eee tu nije gradonačelnik Bulj naš neće to dobiti taj projekt koji imamo natječaj. Tako će vjerojatno ne vjerujem da će bit tako i na razini ministarstva. I da ćete izaći u susret poglavito kod tih dozvola 600 djece, ustanova da ustanova mora imati 600 djece. Pa mi moramo izaći u susret. I to je problem, to je ogroman problem. Zato još jednom najbitnija su ulaganja u mlade, to je najbitnije i na tome tribamo raditi. Ravnomjeran razvoj jedino možemo i Ustav poštivati ako svaki djelatnik, svaka teta da ima i u Sinju i u Gospiću i u Zagrebu istu plaću. A tko to može? Može država zato što 40% jedinica lokalne samouprave nema financijskih kapaciteta, nema da organizira za jedno dijete vrtić. Poštovani uvaženi kolega, zanima me kakva je situacija bila po pitanju predškolskog odgoja u Sinju kada ste preuzeli vlast i šta ste napravili s obzirom da, čulo se, do Zagreba se čulo da djeca jednostavno nemaju vrtiće dole u Sinju.

Odmah sam stupio u pregovore kako sam rekao sa provincijom Presvetog Otkupitelja gdje smo riješili sada i u visokoj fazi je izgradnje vrtić gdje ćemo 80 djece riješiti jaslične i predškolske.

Sad ćemo naravno i kandidirati taj projekat i kandidirali smo, ali nije u prvoj, nije imao dovoljno bodova zato što su bila ograničena sredstva. I što je najbitnije donio sam odluku da svako dijete koje nije upisano, a lokalna samouprava je kriva, njihovi roditelji imaju tisuću kuna mjesečnu naknadu.

Poštovani kolega Bulj imamo često evo i u gradu Zagrebu nekakvu priču da se uštedama od ove mjere roditelj odgojitelj za koju je sad vrlo upitno bila zakonita odluka, to ćemo vidjeti da će se tu iznaći nekakva sredstva za gradnju novih vrtića. I zapravo stvara se određeni narativ kao da se vrtić gradi preko noći. Mi ćemo napraviti određene vrtiće i to ćemo napraviti preko noći. U Zagrebu je veliki problem tih kapaciteta i zapravo se krše pedagoški standardi, jer se rješava pitanje tog manjka mjesta u vrtiću time da se povećava broj djece na određene kvadrate koji su propisani pedagoškim standardima i onda se tako rješava ta problem, a zapravo se vrtići ne grade. Ali vi ste dokazali ono za što sam ja mislio da je nemoguće zapravo u vrlo kratkom roku ste uspjeli izgraditi vrtić i time riješiti pitanje vrtićkih kapaciteta, a onu djecu koja se nisu upisala u vrtić tu ste dali određena novčana sredstva. Pa evo malo prokomentirajte tu situaciju u Zagrebu i u Sinju. Ja ne znam kako ih može završiti odmah, jel? Ja sam naravno sa crkvom riješio taj problem tj. sa provincijom Presvetog Otkupitelja u dijelu crkvene tj. zgrade ja sam riješio taj dio i ta zgrada je sad pred kraj, to je jedan projekat, grad Sinj ulaže nešto više od 3 miliona kuna naravno uz sve obaveze koje grad preuzima i to je, to je pametno gospodarenje i ta crkva da pripada zajednici da se uključe i djeca i to je vrlo bitno. Što se tiče ovoga projekta, odmah smo napravili projekat, ali ja ne vidim te projekta ni gradonačelnika Splita Puljka, ni nisam ih vidio, 3 puta su rekli da, i ja imam taj projekat kojega sam napravio i kandidirao to šta nije prošao u toj fazi jer je bio 50 i nešto po bodovima to je nebitno. Ja sam vrlo kratko kao gradonačelnik, ali vjerujte mi da sam razočaran kao gradonačelnik kad sam vidio da nemamo niti jedan projekat što se tiče dječjih vrtića.

Uvaženi kolega Bulj ovdje smo dosta slušali o nadležnosti jedinica lokalne samouprave u odnosu na nadležnost državne vlasti oko toga kako trebaju funkcionirati dječji vrtići u RH. Možete li mi vi objasniti iz vlastitog primjera što vama nedostaje, a što smatrate da je odgovornost državne vlasti u odnosu na jedinicu lokalne samouprave jer mi imamo situaciju u kojoj je predškolsko obrazovanje obavezno, a istodobno državu se ne tiče da osigura jednake uvjete za svu djecu u svim vrtićima u RH. I kada sam eksplicitno pitala za djecu s poteškoćama u razvoju oni su rekli da se to može njima osigurati komunikacijski stručnjak, ali ne treba, ne žele to nametati jedinicama lokalne samouprave, a sami se za to neće pobrinuti. 40% jedinica lokalne samouprave u RH nema mogućnosti osigurati financije za jedno dijete i žalosno je šta tete u nerazvijenim područjima koje rade u vrtiću imaju puno manju plaću nego u razvijenim dijelovima gradova. I tu država treba regulirati i preuzeti tu obavezu jer ne može teta u vrtiću ne znam u Dalmatinskoj zagori, Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji nebitno ili bilo gdje imati manju plaću nego na drugom mjestu. Zbog čega? Jel to nepravda? Znači 40% jedinica lokalne samouprave nema mogućnosti, financijskih kapaciteta. To su druge države riješile da su, da su decentralizirali sredstva izravno na područja koja nisu bila, razvijenije države koja nisu bila u mogućnosti osigurati dječje vrtiće. I to je najjača demografska mjera da svako dijete ima istu mogućnost, bilo u Zagrebu, bilo u Sinju, bilo u Gospiću, bilo u Gorskom kotaru nebitno ili Zagorju. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Bulj, evo pa iskreno nisam ni mislio replicirati ali kako ste me u dva navrata ovdje prozvali ipak ne bi bilo viteški da jel tako da ne stupim u jednu komunikaciju. Drago mi je najprije, evo rekli ste da se zalažete za ravnomjeran razvoj grada Sinja, evo pa sretan sam što ste prihvatili jednu proklamaciju Splitsko-dalmatinske županije koja upravo godinama kao jedan smjerokaz djelovanja proklamira ravnomjeran razvoj svakog djela županije. Kada je riječ o Brnazama i eventualno korištenje pastoralnog centra za vrtić, evo drago mi je i što smo mi tu također, pa i moja malenkost dok sam bio zamjenik župana financijski se uključili i nije mi nikakav problem priznati sve ono što se dobro učini posebno kada se radi [[Upadica: Hvala.]] o ovim temama koje ne bi trebale biti politički manifestirane [[Upadica: Hvala, hvala vam lijepa.]] pa tako i po pitanju [[Upadica: Hvala.]] vrtića Vi kolega Brčiću kako sad Sinjanin, građanin grada Sinja morate znati da naša djeca studenti imaju benefite, evo znate i produženi boravak, ja pristajem niko, niti jedan grad ne daje tolike iznose koliko grad Sinj, a što je obaveza županije koja daje svoju obavezu.

Izvolite.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

I sad mi ćemo ovdje danas raspravljat, donosit ćemo određene amandmane, a dovoljno nam je otići možda 5 km od Hrvatskog sabora u Gornju Dubravu u Vrtić Poletarac, Ljevakovićeva na tri adrese Zvonimira Ljevakovića 32, 28, ponavljam Zvonimira Ljevakovića 32, 28 i vidjet ćete da naša djeca dakle su na metar kvadratni, da spavaju na strunjačama i da se vrtić nalazi u kotlovnici u zgradi koja je stara 40.g. i da ne samo šta imaju smiješne uvjete za njihov rast, rast i razvoj, nego šta ako grune ta kotlovnica pa ćemo onda imat dakle našu djecu na duši, pa di je ministarstvo ovdje koje bi trebalo tako nešto prekontrolirat. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Tako je, znači je osnivač, ali s druge strane dakle to je problem koji mi trebamo i ovdje ministarstvu iznijet i osnivaču gdje predstavnici ovdje sjede jer vrtić „Poletarac“ je najbolji primjer gdje vi imate i narkomanske šprice koje stoje uz sam vrtić gdje se djeca ne mogu igrati. Evo to su neki od problema. Nadalje, znate li koliko gradovi i općine u prosjeku u Hrvatskoj po sindikatima odvajaju za ishranu djeteta u cjelokupnom programu vrtića, 10 kuna. Pa ko može, možete vi meni objasnit koja su to tri obroka koja djeca mogu pojest za 10 kuna? Znate li da mlijeko vide jednom ili dva puta na mjesec i to razrijeđeno vodom?

Znate li da odgojitelji provedu radeći za istog poslodavca iste poslove na ugovoru na određeno u prosjeku od 4 do 10.g. Znate li da je sve veći broj tih visokoobrazovanih stručnjaka magistara ranog i predškolskog odgoja koji si ne mogu priuštiti rad na ugovore na određeno, rad na kratkim zamjenama po različitim ustanovama s velikom neizvjesnošću zbog čega odlaze iz struke i zapošljavaju se u drugim djelatnostima ili odlaze iz zemlje u druge države gdje su cijenjeni i rade u pristojnim uvjetima? Znate li da naši pripravnici imaju obvezu obaviti 12 mjeseci pripravničkog staža, ali da zapravo služe niti manje niti više nego jeftina radna snaga na povremenim zamjenama bez mentora, bez sustavnog plana zapošljavanja prikupljajući mjesec po mjesec staža na raznim mjestima da bi prikupili tih nužnih 12 mjeseci i ostvarili pravo pristupa polaganju stručnog ispita i sve naravno na račun naše djece? Znate li da se takav trud tih 12 mjeseci pripravničkog stažiranja osim što se čeka uopće mogućnost stažiranja u pravilu do ostvarenja uvjeta za izlazak na ispit rastegne i do 2 i 3.g., zar je čudno onda da nedostaje odgojitelja? Što se tiče odgajateljica važno je reć da neke rade i do 10 do 12 sati na dan i to je veliki i psihički i fizički napor koji se vidi onda kasnije na uzimanju bolovanja. E to je cijena i to je realnost na terenu, a mi se možemo ovdje skupljat i u polupraznoj sabornici donosit određene zakone dok naša djeca pate na metar kvadratni. Uvaženi kolega Troskot, osvrnuli ste se i na položaj naših odgajatelja, doista osoba koje su sustavno zanemarivane, umjesto da povećamo kvote za upise što je jedino dugoročno rješenje i stvorimo preduvjete da se ljudi doista žele i baviti tim poslom mi ovdje pokušavamo stvoriti neke požarne mjere gdje ćemo privremeno zapošljavati učitelji koji će se pak prekvalificiravati upitno po kojim kriterijima, a sve samo da bismo silom bez stvorenih uvjeta zadovoljili briselske standarde, pod štetu naše djece i pod štetu naših odgajatelja. Kako komentirate u tom smislu i trenutnu situaciju koja je prisutna u većini vrtića gdje su ti odgajatelja stavljeni u položaj da doslovce moraju moliti roditelje za potrošni materijal da bi imali čime animirati djecu i ostvariti program koji im je zadan unutar dječjih vrtića, eto do te mjere se moraju ponižavat i sebe i roditelje koji možda nemaju materijalne sredstva da to omoguće svojoj djeci. U pravu ste uvažena kolegice Selak Raspudić, položaj naših odgajatelja i odgajateljica je izrazito težak, osim što rade duge sate nemaju pravo na zamjene, uzimaju bolovanja s obzirom da ne mogu izdržat taj fizički i psihički napor, imaju odgovornost za 25-ero do 35-ero djece one same ili oni sami dok je europski standard možda 8 do 10 djeca po, po toj kategoriji djeteta, dakle to su iznimno teški uvjeti zbog čega se jako malo ljudi danas će se odvažit ić studirat predškolski odgoj i ostat u Hrvatskoj radit u ovim uvjetima koje, koje imaju. U 12.g. otkada je donesen prvi zakon zapravo o poštivanju standarda u predškolskom odgoju dakle to se nije promijenilo na terenu i nažalost dakle svake godine osnivač vrši još veći pritisak upravo na te odgajateljice da još više djece upisuju spomenuli ste prazne sabornice, ja sam i gradonačelnik kao i druge kolege, pa sam došao raspravljati iz Sinja 400 km baš o ovome zakonu da razmijenimo mišljenja i probleme, znači nisam došao ovdje samo sjediti, tako da bi samo kratko rekao da je činjenica da se država mora uključiti što se tiče jednakosti primanja plaća i nagrada i onoga svega što pripada našim tetama nebitno u kojem dijelu RH i jednakost svakog diteta na cijelom teritoriju RH, što je nemoguće ako se država ne uključi.

Pošto dolazite kao predstavnik jedne od jedinica lokalne samouprave htio bih vam reći da postoji jako primjera diljem Hrvatske gdje su nažalost naša djeca žrtve, žrtve doslovno tog jednog političkog ratovanja na državnoj, županijskoj i na lokalnoj razini. Primjerice, ako niste, ako lokalna jedinica nije ista stranka kao što je vladajuća, vi možete planirat u vašem budžetu za lokalnu jedinicu vrtić primjerice da ćete izgraditi konkretno u Sinju, ali vam na županijskoj razini za taj novac koji ste planirali županija može uvaliti županijski most ili recimo neku županijsku cestu koja godinama nije bila obnavljana i vi onda novac koji je bio namijenjen za izgradnju možda vrtića, vi morate ići u tom trenutku obnavljat ili županijski most ili županijsku cestu. Poštovani kolega Troskot, kada sam replicirao kolegi Bulju čuo sam nekakve reakcije ovdje od kolega iz kluba zeleno-lijevog bloka, ali ne znam zašto. Dakle, rekao sam istina, a istina je takva da smo mi vrlo vjerojatno ovu mjeru „Roditelj-odgojitelj“ u Zagrebu imali ne zato što je bivšem gradonačelniku bilo stalo do demografske obnove nego zato što je bio svjestan jednog problema nedostatka vrtićkih mjesta. A oni su išli u smjeru ukidanja te mjere bez da su prvotno riješili ovaj problem i govore o tome kao da se preko noći može riješiti problem nedostatka tih mjesta i kao da se preko noći grade vrtići, gotovo brže nego što se rade djeca.

Ukoliko će zakonska odredba bit nezakonita, imat ćemo gradonačelnika koji donosi nezakonite odluke, ukoliko će bit zakonita u tom trenutku ćemo imati veliki pritisak na sustav predškolskog odgoja u Gradu Zagrebu iz razloga što je to negdje oko 6.000 vrtićke djece na vrtićke kapacitete koje u Gradu Zagrebu ne postoje.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.

Ono što svi znamo, a to je da vladajući nikako da shvate da vrtići nisu čuvališta nego odgojno obrazovne ustanove. Međutim, ja ću tu sad ponoviti ono što sam rekla u replici za početak, a to je da je jasna intencija resornog ministarstva i vladajućih bila da se ukine DPS, Državni pedagoški standard koji moramo biti iskreni se niti do sada ne poštuje što zbog toga što jedinice lokalne samouprave zbog tereta financijskog koji im je stavljen na leđa ne mogu to ispoštovati, dakle ne mogu ispoštovati da imaju zaposlenog odgojitelja na 8 do 12 djece, a s druge strane niti resorno ministarstvo baš nije briga za poštivanje DPS-a kada jednostavno nisu niti tražili da se napravi analiza provedenog DPS-a, a niti traže da se ispoštuje ono što je zakonska obaveza, a to je podnošenje godišnjeg izvješća o DPS-u HS-u. No krenimo redom, ovo je već četvrti prijedlog izmjena zakona koji zapravo nema niti previše veze s tekstom kojeg je izradila radna skupina i ne predstavlja i nema temelje u glasu struke. Mislim da je to potpuno jasno iz toga što ako pogledate rezultate javnog savjetovanja prije prvog čitanja, vladajući su dobili 306 kritika, ne pohvala, sugestija nego ni manje ni više nego 306 kritika koje moramo reći 99% nisu uzeli u obzir. S druge strane danas u našim odgojno obrazovnim ustanovama u sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja materijalni, kadrovski i sigurnosni uvjeti su zapravo katastrofalni. Ono što je dobro, to je ono što počiva na entuzijazmu, volji, zalaganju i trudu djelatnika u tom sustavu kao i samim osnivačima jedinicama lokalne samouprave koje se trude koliko god to mogu iz svojih proračuna osigurati što bolje uvjete za kvalitetu odgojno obrazovnog procesa naše djece. Moram reći da mi je zaista alarmantno kako su naši odgojitelji među najobrazovanijima u sustavu cijele EU, ali i u svijetu, a paralelno imaju najniže plaće. Dakle, ne samo u EU nego i u ostatku svijeta naši odgojitelji danas imaju najniže plaće. S druge strane ovim izmjenama zakona želi se na jedan katastrofalan način riješiti problem suficita učitelja razredne nastave. Mi danas, ne znam koliko ste upućeni, ali imamo problematiku deficita odgojitelja, danas je deficit otprilike 3.000, a u dugoročnoj percepciji imamo problematiku da će nam nedostajati otprilike 7.000 odgojitelja, a imamo veliki suficit učitelja razredne nastave.

Ajmo riješiti problem, evo učitelji razredne nastave postanite svi odgojitelji nakon prekvalifikacije koja ne postoji kao takva nigdje u svijetu. Nigdje u sustavu nećete nać omogućavanje ovakve prekvalifikacije. S druge strane degradiraju se i srodna zanimanja edukacijskih rehabilitatora, psihologa i svih ostalih koji bi mogli i trebali raditi u sustavu, jedino će se učiteljima razredne nastave tako nešto omogućiti. Da se razumijemo, mi smatramo kao što je rečeno i u ime kluba da takva mjera može biti privremena, da učiteljima razredne nastave treba pomoći na taj način, ali i cijelom sustavu ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, ali nikako ne trajna i smatramo da ni sami učitelji razredne nastave ne žele raditi u tome jer se za to naprosto nisu niti obrazovali. S druge strane ono što smatramo jako bitnima su dvije stvari, napokon odrediti minimalnu ekonomsku cijenu vrtića, ali ne na način da će vladajući prigodno uzeti onu najmanju iz najnerazvijenijih krajeva Hrvatske nego onu realnu koja je potrebna za osigurati kvalitetu odgojno obrazovnog procesa. I ono što smatramo drugom najvažnijom stvari, a to je napokon, ponavljam napokon jer se to već desetljećima ne radi, ujednačiti plaće odgojiteljima i to opet kao po principu ove ekonomske cijene. Ne nemojte uzeti plaću iz siromašnih krajeva u Slavoniji, Dalmatinskoj zagori gdje odgojitelji imaju sramotnih 3,5, 4.000 kune koji su za današnje troškove života možemo reći mizerni nego omogućite im dostojanstven život da si mogu pokrivati troškove mjesečnog života. Kolega RAdolović, ponukali ste me na repliku rečenicom da naši odgojitelji imaju jako niske plaće ako ih uspoređujemo sa EU, što je djelomično točno, ali ako uzmemo u obzir da su jedni od najobrazovanijih u svijetu onda ovaj dio gdje njihove plaće zapravo kako gdje su, negdje su one 4.000 kuna, negdje su one 8, 9.000 kuna. I sad ono pitanje koja ja postavljam sebi i vama je, jesmo li pogriješili kada smo išli ka potpunoj decentralizaciji u smislu da osnivači pojedinačno pregovaraju sa radnicima, zaposlenicima gradskih vrtića i ugovaraju te plaće gdje su one ugovorene bolje čak i neka druga prava negdje lošije u odnosu na one sustave koji se financiraju iz državnog proračuna, to su osnovno i srednje školstvo i gdje se sva prava ujednačavaju granskim kolektivnim ugovorima? Pa ja ću uvijek bit za decentralizaciju sustava, međutim naravno mislim da su oni ovdje u podređenom položaju, posebice zbog toga što ste naveli da se danas osnovno i srednje školstvo financiraju iz državnog proračuna i mislim da bi nekako trebali doći ka tom sustavu. Naravno to bi ostavilo uz nekakvu, možemo reć da ostavimo uteg jedinicama lokalne i osnivačima da oni za ono što ih se oslobodi da se tereti lokalni proračun moraju podignuti razinu kvalitete programa u odgojno obrazovnim ustanovama, ali svakako mislim da je ovo počelo bit preveliko opterećenje posebice za one slabije razvijene krajeve i da to tako neće moći još daleko se gurati. Evo vidjeli smo da vladajući kažu da se može zaposliti, pazite treći odgojitelj, uopće ne znam šta znači ta formulacija, umjesto pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i osobno smatram da se to treba financirati i mora osigurati [[Upadica Reiner: Hvala.]] iz državnog proračuna. napraviti jednu kratku stanku, molili su me iz informatičke službe, pa ćemo zastati do 16,